Poštovane kolegice i kolege, nastavljamo s dnevnim redom, nadam se da nakon masona, udbaša, vitezova ćemo se vratiti na temu ove današnje rasprave. Slijedeći klub koji se javio za sudjelovanje u raspravi o popisu stanovništva je Klub zastupnika HNS-a, u njihovo ime govorit će zastupnik Stjepan Čuraj, izvolite.

Kada govorimo gdje smo bili to je presjek na dan potpisivanja sve onoga što nas je dovelo na taj dan, što se tiče svih statističkih pokazatelja koji se mogu staviti u 3 jedinice, stanovništvo, kućanstva, stanove odnosno broj, prostorni raspored stanovništva i osnovnim demografskim, obrazovnim, migracijskim, ekonomskim i drugim obilježjama, kao, obilježjima kao i obilježjima samih kućanstava i stanova, to je smisao. Kako do toga dođemo, prije smo išli, popisivali nešto što nam je bio glavni izvor informacija. Mi danas, ja se usuđujem reći, gotovo 90% tih informacija već imamo. Kada gledamo institucije MUP-a povezanih sa uredima državne uprave u raznim kategorijama na, prije svega matičnom evidencijom, kada gledamo poreznu upravu, kada gledamo obrazovne ustanove, pa kada gledamo i jedinice lokalnih samouprava onda dobijemo 90% podataka koje mi zapravo tražimo ovim popisom i onda se naravno postavlja pitanje da li nam je taj popis zbilja u današnjem svijetu informatike potreban jer ja vjerujem da se nacionalna pripadnost koja se izjavljuje također u određenim dokumentima ne može mijenjat, ali možemo nać drugi model da se to izjasni kao i vjerska. Mi, a prevedeno, podaci o našim primanjima vodi porezna, podaci u našem obrazovnom sustavu su evidentirani temeljem javnih isprava i sustava repozitorija Ministarstva znanosti i obrazovanja, podaci o našem vlasništvu također porezna preko OIB-a, podaci o broju članova kućanstva, prebivalištu, boravištu, MUP i matične evidencije, vjenčani, razvedeni, privremeno odsutni, dakle jedinice lokalne samouprave, naknade socijalne, naknade komunalne itd. itd. Pa kad govorimo o nekom e-gruntovnici, katastru i svemu dalje, mi dobivamo zapravo samo potrebu da kompiliramo sve podatke koje već postoje. Zato smatram da je ovo relikt, ono što je dobro, što se i taj relikt ide u korak s tehnologijom jer omogućavanje, ono što sam reko i u replici, mogućnosti da se samostalno upišete kroz sustav e-građanina je upravo to. 77 podataka i raznih isprava se sada može dobiti preko tog sustava, ovo će biti 78.

Ako znamo kolko imamo maloljetnih, kolko imamo punoljetnih građana onda vidimo da je zapravo cilj one promidžbe i načina kako da uštedimo novac prije svega i vrijeme jer je ovdje predviđeno da će se od 1. travnja iduće godine do 7. svibnja provoditi potpis, popis, a od toga od 1. do 10. travnja će biti upravo ovaj elektronički. Znači jedan prvi korak i nije promidžba ljudi da znaju da to mogu nego povećanje broja korisnika e, sustava e-građanin, to bi trebao biti prvi korak da dignemo tih 800 000 na preko milijun. Da ja sam tu predložio da se vidi u vidu da li porezne olakšice, na neki način da se stimulira korištenje općenito tih sustava jer su ekonomičniji, efikasniji, pregledniji, … [[Govornik se ne razumije]] kažem efikasnije mislimo daleko brži, da te isprave, potvrdu o nekažnjavanju, razno razne, 77 ih danas ima iz porezne, razno raznih potvrda o stanju duga itd., dobivate kao vjerodostojnu dokumentaciju i možete ju nositi u bilo koja tijela iako danas nažalost jedno državno tijelo traži potvrdu od drugog državnog tijela što je nonsens. Što je nonsens?

Ono što sam problematiziro je kada neko ispuni koji je negdje prijavljen dalje, nominalno prebivalište mu je u jednom kućanstvu, boravište negdje dalje, pa on ispuni e-prijavu, a njega ova osoba ko kad mu dođe popisivač, roditelj e imam ja sina koji je to, to, to i to ili obrnuta situacija. Tu samo treba vidjet kako će se gledati i usporediti koji će biti, ja mislim da oni podaci koji se ovjeravaju u e-Građani imaju i onu identifikaciju i razinu sigurnosti i da to treba biti prioritetni, ali tu treba samo provedbeno malo obratiti pozornost. Ali gledano mi danas bi trebali imati točno podatak o svemu, apsolutno o svemu. Vi na temelju recimo samo kada se nekoj jedinici lokalne samouprave na temelju prireza imate podatke o tome gdje ko živi, Porezna to ima jel različite su stope za različite gradove i to se mora znati i navesti. Danas ne može se isplatiti plaća redovnim putem mimo obrasca o jedinstvenoj obradi podataka, za ove druge sive ekonomije to neću ni spominjat.

I zato kažem da ja vjerujem da je ovo relikt i da je ovo nadam se zadnji popis stanovništva u RH na ovakav način. Jer mi nešto danas popišemo sutra je već nešto drugo, to više nije kao nekada prije sto godina kada se radilo jel danas ljudi unutar godinu dana mijenjaju gradove, mijenjaju radna mjesta, mijenjaju struke, mijenjaju što god, mobilnost je puno veća, napredak je to omogućio, pogotovo članstvo u EU i dosta je upitno da li presjek jednog dana ili tih mjesec dana popisivanja … na jedan dan će nam zbilja dati stvarni podatak, a ostalo drugih godinu dana dok to budemo analizirali se sve može promijeniti u nekim odrednicama, pa uključujući i prebivališta ili boravišta i broja stanovništva na određenom prostoru, pa i ekonomskih primanja, svega onoga da sada tu ne govorim što nam to znači.

Dobre politike, loše politike, eksterni utjecaji, ratovi, bilo što drugo sve ono što utječe na pojedinca pa onda i na narod kao u cjelini i sve ono di mi želimo biti, koje trendove želimo, kako ih ispraviti, na koji način, broj obrazovna struktura, pismenosti, prosječne plaće, broja djece, kretanja, migracija štogod, izuzetno, izuzetno važni podaci. Ali utoliko što su važni ne trebamo biti zacementirani u jednom djeliću trenutka u vremenu od 10 godina. Nama danas podaci i ne danas nego u zadnjih pet godina iz 2011. gotovo ništa više ne znače, ne vrijede jel se puno toga promijenilo. A prema njima neke stvari ipak odlučujemo, prema njima oni su nam osnovni parametri za neke bitne stvari u državi i jedinicama lokalne samouprave ako govorimo o pripadnosti određenoj nacionalnoj manjini i pravima nacionalnih manjina do određenih prava, glasova, broja glasova itd., itd. i svega onoga što se vuče iz broja stanovnika na određenom teritoriju, pa i svega ostalog drugog. Zato vjerujem da ono što ćemo raditi sljedeće godine od 1. travnja do 7. svibnja će biti zadnji put na takav način, ali to ne znači i apsolutno da treba olako shvatiti taj popis. Treba informirati građane, treba ih uputiti i iskoristiti taj povod da što više ljudi uključimo u sustav e-Građani, da što više ljudi dobivaju pute e-maila i određenih kanala elektronske komunikacije, obavijesti od državnih tijela da su građani što više uključeni, a sve to sa zajedničkim nazivnikom efikasnija i ekonomičnija državna uprava.

Ja vjerujem da jednim pametnim načinom mi možemo ne samo umanjiti taj trošak koji nije mali, ali na razdoblje od 10 godina to je zanemarivo u odnosu na sve ono što nam treba i koje su tu milijarde i stotine milijardi prihoda. Ali ono što je bitnije imati jedan sustav objedinjenih podataka praćenja na dnevnoj razini ili tjednoj ili mjesečno da se statistička izvješća na mjesečnoj razini praćenja kretanja stanovništva, starosti stanovništva, obrazovanosti stanovništava, migracija, ekonomskim i svim ostalim drugim pokazateljima jel te sve podatke mi imamo. Mi ih danas u ovom trenutku imamo i objavljujemo na ovaj ili na onaj način, samo treba naći model načina kako to sve okupiti u jedan sustav koji bi bio onda mjesečni pokazatelj za ono što je nama najviše bitno da vidimo gdje idemo, kakve promjene se događaju i koji su efekti našega među ostalog rada ovdje i zakona koje donosimo. Za sudjelovanje u raspravi javio se Klub zastupnika HSU-SNAGA-Nezavisnih zastupnika i Nove politike u njihovo ime govorit će zastupnik Žagar koji je podijelio svoje izlaganje sa zastupnikom Orepićem. Hvala potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi državni tajniče, ravnateljice sa suradnicima, kolegice i kolege. Nekoliko riječi vezano uz ovaj zakonski prijedlog. Bit ću nešto kritičniji, naravno ne odnosi se samo na danas prisutne ljude koji brane ovaj zakon jer mislim da ovaj zakon nemamo niti izbora drugoga nego ga prihvatiti u Hrvatskom saboru jer se popis mora napraviti to je naša obveza, a s obzirom da Europska komisija traži na godišnjoj razini izvještavanje, to je itekako važno napraviti. Ali postoji jedan bitan problem u hrvatskom društvu koji se ne rješava sustavno i prošle su već godine i godine i mogli bi čak koristiti jednu riječ koja, dozvolite mi pomalo je gruba, da je ovo već jednostavno postalo sramota. Naime, evo samo neki primjeri. U Švedskoj kroz registar stanovništva su uspjeli pratiti 95% imigracija i 91% emigracija, u Norveškoj točnost prebivališta u registru stanovništva je 97%, znači sa 97% sigurnosti znaju gdje je tko i kada u Norveškoj. Mi u RH ne znamo tko je gdje i kada. Mi ovisimo o Republici Njemačkoj da dobijemo podatke o tome koliko je naših građana otišlo na rad u Republiku Njemačku, takve podatke mi ne možemo sami prikupiti. Primjer da Danska ima milijun stanovnika više od Hrvatske i ima, slušajte dobro 500.000 socijalnih stanova, mi ne možemo na temelju ovih podataka, pa ja čak sumnjam i na temelju podataka koje će idući popis napraviti, nećemo moći napraviti aktivnu politiku stambenog zbrinjavanja. Sve što je ono u RH rađeno i kroz poticajne mjere s pravom ljudi kažu da su te poticajne mjere išle prema bankama, a ne prema građanima, prema bankama slušajte me dobro. Kada pogledamo stanove i POS-a vidimo iz zadnje afere koliko je tih stanova prodano. Suština cijele priče je u sljedećem, moramo znati podatke o svemu što se događa u RH. Mi se danas, dozvolite mi ovako da se izrazim slikovito, mi se ponašamo kao ljudi koji kisele kupus i računalom stave umjesto kamera stave računalo da pritišće taj kupus. Oko milijardu kuna smo do sad, zapravo sve skupa će biti milijardu kuna koje ćemo utrošiti za razvoj digitalnog društva. Kud smo se pomakli? Kolega Čuraj je prije govorio o različitim sustavima koji postoje u različitim bazama podataka, mi to ne možemo objediniti i ne možemo zajedno obuhvatiti. A u RH postoje mladi obrazovni ljudi, od ovih 150 milijuna 160 koliko u ove tri godine izdvojite milijun kuna, raspišite natječaj dobit ćete sutra 100 mladih ljudi koji ovaj posao mogu napraviti u tri dana o tome se ovdje radi. RH mora nešto učiniti, mi se svi skupa moramo uozbiljiti, na ovaj način nećemo to riješiti. Informatička tehnologija kao tehnologija visoke razine je dostupna, ona je danas dostupna i do nje se može doći. Mi ne možemo praviti automobile koji će biti konkurentni na svjetskom tržištu, ne možemo praviti ni zrakoplove ili avione jel nažalost još ih nismo uspjeli kupiti, ali informatičku tehnologiju možemo primjenjivati. Danas postoje softverska rješenja, hardverska rješenja, postoje opet naglašavam mladi obrazovni ljudi koji mogu objediniti te podatke da nam se ne događa ono što se događa neki sad, jučer, prekjučer u Tvrtkovoj ulici, ma nije meni to upitno, ministar danas kaže bit će mirovine pa ali kada vidite onu hrpu podataka, onu hrpu papira po hodnicima zapravo se zapitate pa što mi to radimo. Gospođu u katastru sam pitao dokle je stigao proces objedinjavanja katastra i gruntovnice rekla mi je nije još ni počeo. To su stvari o kojima rijetko razgovaramo, a neprestano nastojimo prikazati i stvoriti dojam u društvu kako eto mi idemo u smjeru informatizacije društva, digitalizacije kako su naši sustavi objedinjeni. Porezna uprava još koristi MS DOS sustav, nije problem u MS DOS sustavu, nemojte me krivo shvatiti, baza podataka je baza podataka, ali postoje danas i programski jezici i kažem opet stručni mladi ljudi da se objedine te stvari bi znali u svakom trenutku tko u RH živi i što posjeduje.

Možda smo mogli zaključiti da je Vodoopskrba infrastruktura je napravljena, da su se ljudi zbog toga mogli priključiti na vodu pa su onda izgradili te sustave. To su neki podaci koji će nam pomoći i u ovom popisu da te stvari bolje riješimo.

Ali ministar kaže da svega 750.000 građana koristi taj sustav, to je mali broj, sustav e-Građani. Jako je dobro da građani uzmu aktivnu ulogu i da se oni upišu. E sad ključna moja primjedba, 150 i preko 160 milijuna kuna, pa zamislite da sada tih 160 milijuna kuna pošaljemo našim jedinicama lokalne samouprave prema njima se i onako svakodnevno građani s pravom kažu ima ih previše što oni rade, svaka općina ili grad bi mogli u prosjeku dobiti 300.000 kuna. Za 300.000 kuna ja vam garantiram, ma ne da će popisati svoje stanove i ljude, oni će popisati i one ptice koje prelijeću općinu. Treba im dati posla i adekvatna sredstva i to će napraviti, to će bit podloga za registar stanovništva, to će biti podloga za komunalnu naknadu, to bi bila prava podloga državni tajniče kada je ministar Marić ovdje morao povuć, to je prava podloga za porez na nekretnine, kad imamo točne podatke. Ovako mi nemamo točne podatke niti ne znamo. Ono što možemo iz zadnjeg popisa isto zaključit da otprilike stanova imamo od '81. do 2011. jednak broj, ali je porastao broj kuća za odmor, porastao je broj nekakvih gospodarskih ili drugih objekata. Mi ćemo sada na ovom idućem popisu isto vidjet što će zapravo događa u RH što bi trebalo biti temelj za sve politike i stambenu politiku, pa onda na kraju i demografsku politiku. Ali ja duboko vjerujem dok se digitalizacija društva ne podigne na višu razinu, dok se doista s tim poslom aktivno ne uhvatimo u koštac. Ovi podaci neće ići u realnom vremenu, bit će uvijek kašnjenja i mi nećemo zapravo znati što će se događati. I možda ne znam, nisam bio na početku je li rečeno na koji način će se ovoga i zapravo kad će se početi uvoditi registri stanovništva da bi o tome znali nešto više. Kolega Orepić će nastaviti. Prije nego kolega Orepić nastavi želio bih pozdraviti učenike i učenice Gimnazije strukovne škole Bernardina Frankopana iz Ogulina koji su sada s nama na galeriji.

Poštovani predsjedavajući, državni tajniče sa suradnicima, ono što suštinski želim reći vama jeste da dinamika promjenjivosti podataka danas svima nama sama po sebi kaže da je ovaj popis i svaki budući popis na ovaj način besmislen.

Ja ću vam samo dati par nekakvih, ja vjerujem u brojeve i pokušavam te nekakve odnose pokazat. Znači nakon Domovinskog rata podijeljeno je 134.000 hrvatskih dokumenata ljudima koji su napustili hrvatsku državu, ali podijeljeno je i 250.000 minimalno dokumenata ljudima koji uopće nikada nisu živjeli u Hrvatskoj. I došli smo do broja pazite, to je znači nekih 384.000 ljudi koji ne bi trebali imati hrvatske dokumente, ne bi trebali biti popisani, a oni su ukalkulirani u ukupnu brojku stanovnika RH. Elementarni podatak, mi imamo negdje 4 miliona 147 tisuća zdravstveno osiguranih ljudi u RH, što jednostavno ne odgovara istini, što nije točno, što nije usklađeno sa brojem stanovnika u RH.

568.097 više je bilo birača, ljudi sa biračkim pravom nego punoljetnih osoba koji su popisani u popisu 2001. godine. Izbori 2011., pazite ovo koji su se proveli u travnju 2011. imali su 605.827 birača više od punoljetnih osoba u RH koji su popisani u travnju 2011., znači zapravo popis je bio u travnju, a izbori u 12. mjesecu. Nevjerojatne brojke koje nam ukazuju na čitav niz jasnih, tvrdih argumenata da nas usmjere da jednostavno ova 162 ili 4 miliona kuna koje ćemo baciti za ovaj popis ne bacimo nego da odgodimo ovaj proces popisa da se usmjerimo prema registru birača. Imamo vremena organizirat se kao društvo i kao država i da iduće godine napravimo, krenemo u proces stvaranja registra svih onih podataka koje podrazumijeva ovaj popis jer kao što je rekao kolega Ćuraj 90% tih podataka mi imamo. Kad na taj način pristupimo shvatit ćemo da doslovno ova, ja ću malo karikirati i reći odokativna metoda jednostavno se kosi sa zdravom pameću.

Doslovno. Jer ti podaci koje ćemo skupiti naglašavam već 1.6. iduće godine neće biti upotrebljivi za ništa, apsolutno za ništa. Imat će nekakve, imat ćemo nekakve dimenzije koje će biti u samom stvaranju tog popisa pune grešaka da jednostavno neće biti vjerodostojne, lagat ćemo sami sebe i tada kao što lažemo cijelo vrijeme, pogotovo kad se radi o popisu birača. U još jedan detalj, evo sad u ovom trenutku, nitko u RH ne zna koliko imamo državljana RH. Zastrašujuća stvar, 21. stoljeće, informatika, digitalizacija, tijela kao što su MUP, Državni zavod za statistiku, Ministarstvo uprave, Državno izborno povjerenstvo, svi ti ljudi koji bi trebali davat isti broj stanovnika, koji bi trebali davati isti broj popisa birača, daju evo u ovom trenutku otiđite dobit ćete 4 različita podatka. I sad ovo uopće ne želim pripisivat nikakvoj politici. Želim reći da ovaj i ovakvi problemi koji su pitanje elementarne organizacije društva, koji su pitanje zdrave logike, koji su pitanje zdrave pameti, hajmo ljudi prestat lagat sebi. Hajmo se dogovoriti svi skupa i reći od iduće godine ćemo svi u svakom trenutku znati koliko u ovoj državi ima stanovnika, hajmo reći mi imamo toliko zdravstvenih osiguranika, mi imamo toliko punoljetnih osoba. Pa jesmo li mi svjesni da u trenutku imamo 14 gradova odnosno općina u kojima imamo više stanovnika nego broja birača odnosno broja birača od broja stanovnika, nevjerojatno.

Molim vas, pozivam vas u ime našeg kluba da povučete ovaj zakon, pozivam vas da svi skupa kao društvo krenemo i organiziramo se da iduće godine krenemo u proces stvaranja registra birača, imamo vremena, imamo novaca i da na taj način ovaj banalni problem i na ovom banalnom problemu kažemo da mi kao jedna ukupno političko, političko tijelo RH se možemo složit. Nadam se da možemo i nadam se da je svima u interesu da znamo koliko imamo stanovnika. Evo, nadam se da smo kao društvo došli do te faze razvoja da je to zajednički interes i da to može biti rezultat jednog političkog konsenzusa u ovom trenutku. Hvala lijepo. Klub zastupnika Hrvatskih suverenista i nezavisnih zastupnika Željka Glasnovića i Zlatka Hasanbegovića, prijavio se za sudjelovanje u rasprave, u njihovo ime govorit će zastupnik Hrvoje Zekoanović. Poštovani dopredsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnicima, govorimo o popisu stanovništva, dakle popis stanovništva s njim se ustanovljava broj i struktura stanovništva neke države, regije ili čak i ovoga i kontinenta ili zajednice država kao što je EU. I to je jako važan zapravo dokument i to treba raditi, evo mi to radimo svakih 10.g. i to je jedno ustaljeno pravilo zapravo i u svijetu, svakih 10.g. I sama metodologija nije loša, nije loša, dakle to je metodološki dobro napravljeno s tim da ja moram ovdje reći imamo ipak drugačije pristupe u nekim državama, konkretno što se tiče nacionalnosti. Dakle, u nekim državama, npr. u Francuskoj svi su Francuzi, dakle poznaje se pojam francuske nacije. U RH bez obzira što ti živiš u RH, ti nisi Hrvat, ti si ili Srbin ili Rom, možeš biti naravno i Hrvat, ali u nekim državama ne. U Americi također imamo taj pojam, dakle da su svi zapravo Amerikanci bez obzira na svoje porijeklo. Možemo o tome malo razmisliti da se sutra i to uvede kao jedna kategorija i da i zakonom zapravo to definiramo, pa nećemo više imati niti pripadnike nacionalni manjina na ovaj način u saboru jer to je suludo da netko bez obzira na podršku birača glasača sudjeluje, znači participira u ovom zastupničkom domu, a svi oni koji misle da vrijede neka se kandidiraju na listi bilo koje stranke i neka pod jednakim uvjetima izađu na izbore i neka pod jednakim uvjetima dođu u HS. Ovo govorim, zašto je ovo logično, al ovdje moram se isto referirati na, ovdje izlaganje kolege svoga Milorada Pupovca koji je tu veleumno, dubokoumno, gotovo naricao ovdje s ove govornice, kao i obično, kao da moli Andreja Plenkovića za novac za svoje novosti npr., toliko je to bilo srcedrapateljno kao i uvijek, toliko ganutljivo da evo još sam pod dojmom njegovog izlaganja ovdje. I kad je istaknuo da je dobro i najbitnije da nema više ratova, super, nek sada srpska nacionalna manjina više nikad ne diže na oružje i neka ne napada svoju državu RH. I ono što sam rekao, stvarno mislim, bilo bi isto interesantno vidjeti i strukturu tih ljudi koji su sudjelovali u pobuni protiv RH, dakle postoji to pitanje, ajmo i to pitanje staviti, ako imamo i Registar hrvatskih branitelja, zašto ne bi imali i Registar četnika, zašto ne bi imali registar, oni koji su puškama pucali na svoje sunarodnjake, pardon svoje sugrađane Hrvate, ali i čak na svoje sunarodnjake i Srbi su branili, mnogi Srbi su branili svoju domovinu, ja bi to isto volio imati i tu stvar znači evidentiranu u popisu stanovništva.

Ja sam za to da RH bude jedna izborna jedinica, pa da svi oni koji imaju hrvatsko državljanstvo bez obzira gdje su, gdje žive, gdje ih je sudbina odvela, neka mogu glasovati za jednu jedinstvenu listu, to bi bilo evo po meni najbolje.

Na koncu imat ćemo, stvarno doslovno ćemo imat državu bez ljudi. I bez obzira što ovdje govorimo isključivo o popisu stanovništva kao znači jednom zakonskom rješenju koje nije loše, ovdje moram istaknuti da o tom najvećem problemu koji mi imamo kao država, a to je demografski problem, ova vlast, ova Vlada u kojoj imamo i otpatke iz SDP-a, u kojoj imamo, imamo HNS, imamo Milorada Pupovca, imamo Furia Radina i ekipicu, dakle nije napravila apsolutno ništa. Dakle, broj stanovnika u RH je sve manji stope fertiliteta su sve manje, stope nataliteta su sve manje, a čak imamo evo ga i povećan i konstantno visok mortalitet što na koncu uzrokuje pad broja stanovnika. Dakle, ponovit ću volio bi da se na jedan dobar način evidentiraju i stanovništvo Hrvatice i Hrvati koji žive i izvan države jer imaju pravo znači jer su državljani RH, ne znam kako ćete to napraviti da znamo točno koliko tih ljudi ima, a što se tiče nacionalnih manjina evo i tu sam ponudio rješenje. Pa da onda ako uvedeno to rješenje onda više nećemo imati ovaj jedan nekorektan izbor zastupnika u Hrvatski sabor da netko može biti izabran u sabor samo zbog toga što je pripadnik nekog naroda odnosno nacionalne manjine. Za sudjelovanje u raspravi prijavio se i Klub zastupnika SDP-a. U njihovo ime govorit će zastupnik Arsen Bauk. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Poštovane kolegice i kolege zastupnici, poštovani državni tajniče na prvoj stranici teksta ocjene stanja i pitanja koja se trebaju urediti zakonom i posljedice koje će donošenjem ovog zakona proisteći kaže se. Popisom, podaci koji se prikupljaju popisom nužni su za provedbu raznih gospodarskih, socijalnih, demografskih, razvojnih i drugih politika te znanstvenih istraživanja. Da budem iskren to je netočno, ono po čemu ćemo pamtit popis 2021. bit će i onaj po čemu smo pamtili popis 2011., koliko je manje Hrvata u Hrvatskoj i koliko je manje Srba u Vukovaru. To će biti samo dvije teme o kojima će se najviše raspravljati u ovom popisu. Kad kažem u ovom prvom Hrvata mislim na hrvatske državljane, a kad kažem ovo drugo pod Srbe mislim na pripadnike srpske nacionalne manjine da se definira. Naime, popisom se definiraju politička prava pripadnika nacionalnih manjina u Hrvatskoj i ova rasprava koju smo imali prilike vidjeti prije stanke u stvari pokazala na čemu će biti naglasak. Ovo ćemo primiti i broj kućanstava i standarde koje u njima ima, broj, ne znam što se sve tu definira, dakle i broj soba u stanu, kuhinja i kupaonica i zahod, vrste instalacija u stanu, vodovod, kanalizacija, električna energija, plinske instalacije, način grijanja stana, vrste energenata, klimatizacije itd., to je ono što će biti navedeno kao statistička činjenica. A ono što će biti navedeno kao politička činjenica je koliko ima kojih i kakvih u Hrvatskoj, koliko nas je manje nego prije 10 godina i tko ima pravo na uporabu jezika i pisma svoje nacionalne manjine s posebnim naglaskom naravno na ćirilicu na nekim mjestima. Ako država ne može osigurati točne podatke onda je bolje da popis i ne provodi, pa ćemo koristiti popis iz 2011. Stoga će i naša podrška ovome zakonu ovisiti i o stavu Kluba zastupnika nacionalnih manjina u ovom zakonu i sudbini njihovih amandmana. Čudi me da je Vlada za ovako osjetljivu temu u Hrvatskoj poslala predstavnike Ministarstva financija, to sam državnom tajniku i rekao kad sam ga vidio čudom sam se čudio što on radi po ovom zakonu, očekivao sam dakle ili nekoga iz MUP-a ili nekoga iz Ministarstva uprave. Ali dobro, ovoga pravo je Vlade da odredi predstavnika, barem je odredila predstavnika i predložila zakon za razliku od nekih drugih zakona. Naravno, ajmo najprije vidjeti što se, dakle koje se osobe popisuju.

Slušajući raspravu kolege Zekanovića i još jednom pročitajući ovaj stavak zarez je stavljen tako da se ne može sa 100%-tnom sigurnošću utvrditi da li se popisuju osobe koje su državljani RH svi ili se i na njih odnosi ovaj dio koji imaju prebivalište u RH. Tako da ovoga, tako da mi možda je tako pisalo i u prethodnom zakonu koji se odnosio na popis 2011., pa onda možda nije, onda se možda tumačenjem može zaključiti, ali pretpostavljam da je predlagatelj mislio i na državljane RH koji imaju prebivalište u RH jer se i zakon zove o popisu stanovništva itd. u RH. Drugo pitanje je, koji se, dakle što država želi utvrditi, koji se podaci prikupljaju popisom.

To se odnosi i na zastupljenost u predstavničkim tijelima jedinica lokalne samouprave i na zastupljenost u izvršnim tijela odnosno na pravo, pravo da bira da pripadnici nacionalnih manjina, ali i pripadnici hrvatskog naroda tamo gdje su, gdje su po broju manje zastupljeni od nekog drugog naroda. Dakle, ovaj popis uređuje i prava Hrvata i pravo na uporabu jezika i pisma. Kakve one mogu biti vidjeli smo u slučaju uporabe jezika i pisma srpske nacionalne manjine u Vukovaru. Dakle, imali smo prosvjede, jedno skupljanje potpisa za referendum i nekoliko pravosudnih postupaka sa različitim završetkom. I nekoliko odluka Ustavnog suda, gdje je Ustavni sud pokušao, to mu je doduše, nije u potpunosti uspjelo, mislim da bi bilo bolje i imat malo oštrije stavove, ali to je možda moj, moj samo stav po ovome pitanju. Prema tome, popisu stanovništva treba pristupiti ozbiljno, sustavno da se ne ostave ni najmanje sumnje u ispravnost rezultata popisa stanovništva, tim više što smo recimo, za popis koji je bio 2011. g. imali popisna povjerenstva, primjerice, u Vukovarsko-srijemskoj županiji je bio župan g. Galić iz HDZ-a pa su onda nakon što su objavljeni rezultati kolege iz HDZ-a osporavali točnost tog popisa. Na ovim prostorima, a pod time mislim na prostor Hrvatske i susjednih zemalja i susjednih zemalja susjednim zemljama, popis stanovništva nije samo statistička operacija. U BiH još dan danas nisu definirali koji su rezultati popisa stanovništva, zadnjega, ja mislim da je bio 2013. ili kad je već bio jer Federacija ima jednu metodologiju, a Republika Srpska ima drugu i svako naravno gleda onu metodologiju koja za određene političke ciljeve više odgovara. Zbog toga nadam se da će popis stanovništva u RH 2021. g. biti završen, obavljen i rezultati objavljeni u skladu sa zakonom i da nakon tih, objave tih rezultata nećemo imati dodatnih pitanja, upita i sumnji kakvima smo već skloni u svemu što ima internacionalni ili višenacionalni predznak u RH i u tom smislu stav Kluba SDP-a ovisit će o stavu Vlade o amandmanima Kluba nacionalnih manjina. U njihovo ime govorit će zastupnik Ivan Lovrinović. Poštovani predstavnici Ministarstva financija i ostali. Kolegice i kolege, poštovani građani. Mogu ovdje sa sigurnošću reći da skoro nijedna statistika u Hrvatskoj nije ispravna i one su manje-više sve problematične, one su sve manje-više problematične. Npr. podaci o javnom dugu nisu točni. Mi iz stranke Promijenimo Hrvatsku ne volimo pričati napamet. Ako nešto kažemo, onda trebamo i uvijek dajemo argumente. Kažu da je on 298 milijardi kuna, to je službeno. Međutim, pojavi se u proteklih mjesec dana podatak da 9 milijardi kuna ima nenaplativih potraživanja odnosno dugova bolnica, zdravstvenog sustava. Evo, to nije uključeno u javni dug. Dug Zagrebačkog holdinga i ostalih znači trgovačkih društava u vlasništvu lokalne samouprave, također, nije u tom javnom dugu. Ovdje je danas riječ o pripremama, znači o popisu stanovništva, to je važan posao, na tome će statistika puno raditi, ali mi dakle, postavlja se pitanje, što ćemo mi od toga imati i hoće li ti podaci uopće biti točni? Maloprije je rekao jedan od kolega da nama ni broj zdravstvenih osiguranika u Hrvatskoj nije točan. Pa kako će onda taj zdravstveni sustav funkcionirati znači kad elementarno nisu popisi, odnosno baze podataka kad nije pripremljena kako treba. U zemlju u kojoj statistika nije točna, ako nije realna, tu u toj zemlji je nemoguće planirati. Nemoguće je voditi konzistentnu, smislenu i ekonomsku politiku i ukupnu politiku. Mi se zalažemo prema tome da se urede određena načela vezana za popis. Zašto? Jer to prije svega, kad govorimo ovdje u Saboru, govorimo o političkom sustavu, o izborima, o politici. O popisu stanovnika ovisi, na kraju krajeva, poslije, koliko će biti građana na popisu birača. Sada, dakle ne čekajući 2021. g. kada će bit novi popis stanovništva, mi smo primijetili, vidimo da je trenutno na biračkim popisima skoro birača koliko ima stanovnika u Hrvatskoj, pa ispada da i bebe glasuju. Znači ovo je jedna nevjerojatno velika manipulacija i ne možemo dakle, izborni sustav se temelju na tome. Na tome se temelji. Što je nama još u stranci Promijenimo Hrvatsku ne prihvatljivo, vidite?

Zašto? Jer tamo piše, uostalom, tako su formirane izborne jedinice. U izbornim jedinicama mora biti skoro isti, dakle najmanje razlike po broju glasača trebaju biti po zakonu. Međutim, zbog velikih migracija u proteklih nekoliko godina, te i taj odnos broja birača po pojedinim izbornim jedinicama je drastično narušen i prema tome, narušeno su zakonske odredbe po kojima se ne mogu izbori za parlament ove godine provesti. Međutim, vidite, poštovani građani, to nitko ne dogodi u pitanje. A mi znamo zašto. Jer izborni sustav, Izborni zakon, potpuno prilagođen strankama koje su dosad vodile Hrvatsku jer one imaju, znate one imaju namjeru do sudnjeg dana vladati Hrvatskom, znate, kao da nikad ništa neće proći i da ih ne zanima. Ono što najprije, što prvo moramo napraviti jest totalno transformirati ovaj Izborni zakon, izborni sustav, a ovdje riječ dakle o statističkoj aktivnosti, koja će se provoditi 2001. g. Mi i sada već imamo tzv. mobilne birače, vidite? Mobilne birače. Podijeljeno je dokumenata znači i našim sunarodnjacima koji žive u BiH, što nije, ja ne smatram to nekim velikim problemom. Ali onda možeš samo glasovati tamo. Znači to je 11. izborna jedinica, kao i u svim drugim zemljama svijeta. Međutim, mi imamo po potrebi, autobusi, tamo-vamo, auti, plaća se gorivo i tako. Pa pazite, to je taj klijentelizam, to je taj politički kriminal i ja sam uvjeren da nekoliko zastupnika od 151 zastupnika ovdje u Saboru, ja sad ne mogu reć toliko točno koliko, 4 do 6, tu negdje, sigurno je rezultat ovih prelazaka granice tamo i ovamo.

Tada bi slika izbora bila drugačija ali vidite dugo vremena me mučila jedna misao, pitanje, pa kako to da nitko to ne shvati u ovoj vlasti dok nisam ušao u politiku, sad sam dragi građani, zaključio da je ovo za njih najbolji sistem, nered, nepouzdani podaci, zašto, jer tu se najbolje snalaze. Prema tome mogu ih tumačit ovako ili onako. E pa, krajnje je vrijeme da se oprostimo sa takvom jednom praksom, da je napustimo, mi moramo okrenuti ploču ali dragi građani, sve je na vama, sve je na nama. Dakle, pozivam vas da na slijedećim izborima, kao prvo, rekao sam pozivam da se preispitaju uvjeti za održavanje parlamentarnih izbora u Hrvatskoj na jesen ove godine jer sam uvjeren i siguran uostalom, to je lako provjeriti, da je odnos broja birača po pojedinim izbornim jedinicama drastično narušen i prema zakonskim odredbama ne bi se smjeli održati izbori. Ako se oni budu znači nastojali, upregnuli sve da se to napravi, e onda poštovani građani, izađimo masovno na izbore i konačno okrenimo novu stranicu u Hrvatskoj, pozdravimo se sa lažnim statistikama, razgradimo i promijenimo ovakav izborni sustav koji je napravio da pogoduje i jednostavno mi iz stranke Promijenimo Hrvatsku vas pozivamo da to učinimo zajedno, da promijenimo. Ne može ovdje 2, 3 zastupnika ili 5 koji se trudimo boriti za vas, za interese građana od problema dugova, odnosa sa bankama, Narodnom bankom, Izbornog zakona itd., pa ne možemo mi, ovdje se petkom dižu ruke, znači 76 glasova sve rješava, sve rješava, moramo to shvatiti i pozivam vas da svoje rođake, prijatelje, rodbinu, to su naši ljudi, susjedi, prijatelji, da ih pokrenete da izađu, iskoriste svoje građansko pravo, ja vas uvjeravam, ne možemo ništa promijeniti dok to ne napravimo. Ako to ne napravimo, neće nam biti statistike točne, već sam naveo čitav niz primjera gdje su promašene statistike, ne znamo, nemamo pravo stanje stvari. Prema tome, dosta je bilo manipulacija, laži, iskrivljenih podataka, moramo se suočiti sa istinom, rekao sam određenim skupinama i strankama odgovara ovako beskoncepcijsko stanje, jedna anarhija, polukaos jer oni su gospodari takvog načina upravljanja državom. Slijedeće pojedinačno sudjelovanje u raspravi, prvi zastupnik koji se javio je zastupnik Đujić, izvolite. Pa popis stanovništva provodi se u biti svakih 10 g. i ovaj zakon je temelj da bi mogli provesti popis koji ide druge godine jer se usklađuje i sa nekim europskim propisima, direktivama Europske komisije ali i nekim novinama koje nemamo u odnosu na prijašnje godine. Ono što ja želim naglasit u ovom zakonu i ono što nam slijedi na slijedećem popisu stanovništva, to je ovaj kao najveća novina najavljen digitalni oblik, dakle bez popisivača i to je u skladu sa digitalizacijom i praćenjem modernih trendova u svijetu i to u svakom slučaju pozdravljam. Međutim, ono čega se ja, na što želim u biti ukazati u ovoj svojoj raspravi, a nešto o tome su govorili i kolege prije mene a to je da je popis stanovništva u biti statističko pitanje i da ćemo mi sad kroz popis stanovništva u biti popisivat ljude, popisivat ćemo stanove, popisivat ćemo kuće, imovinu koju imaju a s druge strane imamo cijeli niz popisa u državi koji su neuređeni, neusklađeni, koji se ne preklapaju jedni s drugima. Najveći problem je ovaj što su i kolege prije mene govorile a to je popis birača, dakle to je jedan problem koji država ne uspijeva riješiti već zadnjih 30 g. i evo, u mom gradu mi imamo nekakvih 300, 400 birača više nego što imamo stanovnika i to pokazuje da to nije dobro i to otvara onda prostor manipulaciji u određenim izbornim procesima i otvara sumnju kod naših građana. Druga stvar isto tako to otvara pitanje i preispitivanje izbornih zakona, dakle kada pričamo o glasanju ljudi koji ne žive u Hrvatskoj, onda npr. evo Izrael, Izrael koji nam je nekad uzor u nekim sredinama, oni imaju isto dijasporu koja glasa ali oni moraju glasat tako da taj dan izbora moraju stupit nogom na tlo Izraela, pa možda je i to nekakav model o kojem bi trebalo možda u budućnosti raspravljati ali u svakom slučaju, ne znam čemu provoditi popis stanovništva ako nam podaci koje tamo dobijemo nisu točni. Dakle ako nema kontrolnih mehanizama koji će onda vidjet kasnije da li je to što se tamo ustanovila ispravno ili nije, onda ne znam čemu uopće to provoditi.

Stoga evo, ja u biti što se tiče ovog samog zakona, nema nekih velikih zamjerki, pridružujem se ovome svemu što je rekao kolega Bauk prije mene u ime kluba zastupnika, dakle ovih političkih pitanja koje otvara ovaj zakon i koja će se izroditi kasnije iz toga ali evo apeliram na vas predstavnike Vlade ovdje iako evo, Ministarstvo financija, čuli smo sad ovdje, tu bi trebali biti ipak predstavnici možda Ministarstva uprave, ministarstva, pa ministarstva po meni i, i, i po unutarnjih poslova, Državnog zavoda za statistiku, znači to su sad te teme koje, koje su tamo, al ipak vi ste ipak predstavnici Vlade, evo apeliram na vas dajte se malo pozabavite svim popisima u RH da možda u neko dogledno vrijeme, danas pogotovo kad imamo tu digitalizaciju i, i ono mogućnosti kompjutorom da, da se ti popisi budu što točniji i da se preklope, posebno popis birača.

Zahvaljujem potpredsjedniče HS. Pa evo kolega Đujić, ja svakako smatram da trebamo provoditi naravno popis stanovništva, ne samo da utvrdimo broj stanovnika što je zacijelo najvažnija stvar koja se provodi kroz popis stanovništva nego nam i podaci koje dobivamo kroz popis stanovništva kasnije smatram mogu dobro služiti za kreiranje nekih razvojnih politika dugo, u dugoročnome smislu. Ali ono što je po meni sad u ovoj fazi najbitnije jest jedna dobra i kvalitetna priprema, ja sad tu pričam možda sa aspekta lokalnog čelnika da bi volio unaprijed znat sve one obaveze koje ću imati, gradove i općine koji u dobrom dijelu pružaju jednu tehničku podršku da se taj popis stanovništva obavi na jedan što kvalitetniji način, zato smatram da su trebali možda i gradovi i općine malo biti više uključene i u ove prijedloge o kojima sada ovdje raspravljamo jer jedino na taj način možemo ovaj taj popis napraviti u onome obimu i u onome jednome smislu kako bi on trebao zaista biti. Pa upravo tako kolega Vešligaj, dakle ja sam neke najave iz ovog zakona u medijima pročitao prošle godine, što znači da se o ovom zakonu sigurno priča dovoljno dugo i već nekih godinu dana i zato mi je žao recimo možda što ide po hitnom postupku, evo možda je o tome trebalo razmislit da ide u 2 čitanja jer u zadnje vrijeme stvarno dosta zakona u ovom visokom domu ide u 2 čitanja, ne vidim zašto i ovo nije moglo ić na taj način, pa da sad možda do, do ljeta raspravimo u, u, u 2 puta, pa da u tom periodu budu onda uključeni i gradovi i općine odnosno oni koji će bit i nosioci svega toga, evo možda i o tome mogu predstavnici Vlade razmislit, možda još nije kasno, pa da probamo ovoga organizirat eventualno i to treće čitanje, pa da, ako postoji nekakva potreba, ja vidim da vama je to čudno, ali mislim ima dovoljno još vremena, tako da svaka rasprava koja će donest do boljih rješenja u ovom zakonu je u svakom slučaju dobro došla. Za pojedinačno sudjelovanje u raspravi javio se također zastupnik Branko Bačić. Zahvaljujem g. potpredsjedniče, poštovani državni tajniče sa suradnicama. Gđa. Branka Juričev je jutros u ime kluba iznijela stav, Kluba zastupnika HDZ-a, ja ću nekolko riječi još dodatno reći o samom popisu stanovništva, a s obzirom da sam dva popisa stanovništva u RH 1991. i 2001. bio uključen i kao koordinator na području Dubrovačko-neretvanske županije. Dakle, popis stanovništva je pravno uređeno prikupljanje statističkih podataka o pojedincima i pojedinim pripadnicima stanovništva na određenom teritoriju bilo države, bilo na drugom području za kojega se definira iz Registra prostornih jedinica, područje za koje se vrši popis stanovništva. Popis stanovništva je podatak koji je, kojemu je, koji se bazira na određenom vremenskom, određenom datumu u ovi već duži niz popisa stanovništva, a to je 31. ožujka u 24 sata i taj je podataka relevantan za taj trenutak, a ne godinu dana prije, niti godinu dana kasnije. Stoga me malo i čudi ovo problematiziranje što je to Registar birača, što je to popis stanovništva, ima veliki broj i drugih evidencija u RH, imamo broj obveznika poreza na dohodak, imamo broj obveznika plaćanja mirovinskog ili zdravstvenog doprinosa, postoje druge brojne evidencije u RH koje su namjenske za određenu djelatnost. Popis stanovništva je, je evidencija koja se provodi svakih 10.g. u razvijenim državama, posebno kad je anomalije i odstupanja od tog, od, od tolikog vremenskoga razmaka od 10.g. za potrebe pojedinih država, ali to je sad manje važno i ono služi kao podloga za brojna druga, brojne druge politike u državi, bila su gospodarski, demografske, socijalne, razvojne, bilo koje druge politike koje se temelje na popisu stanovništva koji je jedina sustavno obrađena evidencija koju vodi Državni zavod za statistiku, a koja se temelji na znanstvenim, na znanstvenom pristupu, kako i na koji način obraditi podatke koje se prikupe na terenu, čije prikupljanje traje kao što smo vidjeli mjesec, mjesec i po dana u ovom slučaju sa ovim popisom stanovništva. I ta evidencija je nužna, ona nam koristi i nama ovdje u HS i drugim državnim tijelima i institucijama, pa i svima zainteresiranima da mogu na bilo koji način valjano pristupiti bilo kojoj aktivnosti kada provodi određena istraživanja ili analize ili kada pokušavaju naći programe, smjernice, kako i na koji način realizirati pojedine politike i zato je svakako registar stanovništva tu vrlo važan. Ono što je također potrebno spomenuti ovdje su navedena državna tijela u samome zakonu koja su, koja podupiru sam popis stanovništva. Ono što je posebno važno istaknuti to je da odgovornost za provedbu ovih, ovog procesa popisa stanovništva leži jasno i na županijskim, gradskim, općinskim nositeljima izvršne vlasti koji su u sustavu samo popisivanja stanovništva. Pored njih jasno i na sve one brojne, čini se oko 9.500 hrvatskih građana biti će uključeno ili kao popisivači ili kao instruktori, kao koordinatori, kontrolori koji će provjeravati da li sukladno zakonu provodi ovaj popis stanovništva. Važno je također istaknuti ulogu i poziciju Državne geodetske uprave koja vodi evidenciju prostornih jedinica i za i koje se evidencije koriste jasno za utvrđivanje i statičkih krugova i popisnih krugova. Popisni krug ako se ne varam čini otprilike jedno područje kojega može popisivač popisati u vremenu predviđenom Zakonom o popisu stanovništva, tako da ja sam dohvatio otprilike na nivou Hrvatske isti broj stanovnika kako bi mogao ispuniti zadaću koja proizlazi iz samoga Zakona o popisu stanovništva. Kada govorimo o popisu stanovništva i kada govorimo o registru birača, onda treba reći daje registar birača evidencija koja se dnevno mijenja. Ona čini registra hrvatskih državljana koji žive u RH i kojima je i hrvatski državljani koji su izvan RH, ali se točno u svakom trenutku zna pa primjerice to smo znali i sada prilikom ovog zadnjeg referenduma koji se odnosio na, na mirovinski sustav i dobnu granicu od 67 godina, točno se zna koliko u datom trenutku u RH ima birača koji su upisani u taj registra birača. Ne samo da se zna nego je dužna Vlada odnosno resorno ministarstvo na dan prikupljanja potpisa za pojedini referendum objaviti koliki je taj popis koliki je ukupan broj birača u RH. Mislim da je za posljednji podatak koji je prikupljen u 5. mjesecu kada se počelo prikupljati potpise za referendum oko mirovinske reforma bilo je negdje oko 3 milijuna i 874 tisuće birača. Ono što bih želio istaknuti, možda je to već bila sama rasprava, naime, kaže se o točnom podatku da je negdje u RH veći, veći popis birača nego što je broj stanovnika. Da to je moguće i to ne treba nikoga iznenaditi samo što na tom popisu birača treba znati koji su to birači koji žive i danas na području te jedinice lokalne samouprave i tu im je mjesto prebivališta i oni koji su upisani, a povremeno žive u toj jedinici lokalne samouprave, državljani su RH, žive negdje u inozemstvu i oni se u datom trenutku izdvajaju i kroz sam registar i točno se zna koliko je takvih birača koji ne žive na području jedinice lokalne samouprave. Inače i prije 30 godina, mislim da je to bio zadnji popis stanovništva 1991. godine kada su u popis stanovništva upisivani državljani RH koji su dugo vremena izbivali iz Hrvatske. I znalo se u tim popisima birača, u tim popisima stanovništva zateći ljude koji su 20 godina živjeli izvan Hrvatske ne znam u Južnoj Americi, Sjevernoj Americi, Australiji, Njemačkoj itd., prekooceanskim zemljama gdje su njihovi roditelji prilikom dolaska popisivača u pojedino kućanstvo popisivali su djecu ili braću ili sestre koji su već dugi niz godina otišli izvan Hrvatske. Prema ovom popisu stanovništva, to se vidi, vidi iz teksta zakona nemoguće je da se više takve stvari događaju već je u ovom popisu stanovništva moguće upisati građanina RH, državljanina RH koji je u Hrvatskoj ili koji izbiva iz RH manje od 12 mjeseci. Prema tome, na ovaj način ćemo imati jednu prilično točnu i trebali bi imati prilično točnu evidenciju na dan 31. ožujka iduće godine, kada ćemo moći sa sigurnošću znati koliko je doista u proteklih 10-tak godina promijenjen broj stanovnika u RH. Tad ćemo imati relevantan podatak koliko je doista, doista građana RH odselilo iz RH. Ovaj zakon je usklađen sa europskim zakonodavstvom kako bi se ti građani koji više od 12 mjeseci, građani RH izbivaju iz Hrvatske, a žive u nekoj drugoj europskoj državi popisivali uopće kao, u državama u kojima danas žive. Na taj način ne bi došlo do preklapanja broja stanovnika u Europi koji su hrvatski državljani, a trenutno žive više od godinu dana u nekoj drugoj europskoj državi. Na taj način bi se moglo i za Hrvatsku, a i za druge europske države znati otprilike točan broj stanovnika. Inače prema prijašnjim popisima stanovništva to nije bio slučaj. Moglo se dogoditi da su isti ljudi popisivani u dvije različite države. Ja vjerujem da ćemo na ovaj način, ovom metodologijom moći točno utvrditi koji je to broj stanovnika. To sam maloprije rekao kada sam tražio u ime Kluba zastupnika HDZ-a stanku, da kada govorimo o popisu stanovništva neizbježna tema koja se vezuje uz popis stanovništva jasno je i demografski prikaz RH. I ja sam i to i tada rekao da je ova Vlada jako puno napravila kada je u pitanju brojne demografske mjere koje idu za brigom za cjelokupnim hrvatskim, svim stanovnicima RH i da su brojne mjere koje su napravljene kako bi se i potaknuo natalitet, a kako bi se potaknuo i ostanak, a ne izlazak iz RH. Hvala lijepo. Kolega Bačić, evo ja isto podržavam zakon ali mislim da je operativno potrebno stvarno se dobro pripremiti da nam se ne događa neke nelogičnosti na terenu u samom popisivanju. Sjećam se 2011.g. imamo situaciju da, ne znam, da moja općina obuhvaća kroz svoju katastarsku granicu i dio naselja neke druge lokalne samouprave i onda smo našli, naišli na problem gdje nam se može desiti da nam možda 20-tak, 30-tak ljudi iz druge lokalne samouprave, koji su u naselju, koji pripadaju drugoj lokalnoj samoupravi samo zato što malo prolazi katastarska granica i obuhvaća taj dio, postane dio popisa birača u mojoj općini, pa nama naraste onda ovaj kasnije ovaj broj ljudi koji formalno kao žive tamo, onda to ide u registar birača i događaju se nelogičnosti, onda na terenu smo morali ispravljati da se to ne smije događati jer dolazi do krivih podataka, zato ovaj eto jedna primjedba koju možda treba zaista na vrijeme pripremiti da se točno utvrde gdje kome ko što pripada u naseljima da se ne bi desilo da u malom preklapanju katastarskih granica se jednostavno ljudi krivo popišu. Zahvaljujem kolega Borić, Zakon o područjima županija, gradova i općina u RH jasno je propisao granice jedinica lokalne samouprave koji govori da granice jedinica lokalne samouprave su u pravilu granice katastarskih općina, međutim ukoliko se one ne slažu sa granicama naselja onda su granice naselja granice jedinice lokalne samouprave. Takvih je razlika između granice naselja i katarskih općina u RH brojne, međutim tu je zakon jasan, dakle naselje je osnovna jedinica na koju se vrši popis stanovništva, a ne katastarska općina i popis grada, ulica, naselja, kućnih brojeva vrši se prema naselju. Ne znam sada kakav je konkretno slučaj na Rabu, ali se granice naselja uzimaju kao definitivne granice za popis stanovništva na temelju kojih se vrši i granice popisnih krugova. Zastupnik Đujić zatražio je repliku. Kolega Bačić, vi ste ovoga, vi ste rekli da se ono popis birača spominje možda čak i neopravdano u kontekstu ovog zakona, on se spominje zato što tamo postoji cijeli niz nelogičnosti i tu se, evo i kolege govore svako na svom primjeru zašto je to tako. Ja ću vam reć na primjeru moga grada da kod nas živi 4100 punoljetnih stanovnika, a imamo 5200 birača, e sad di živi tih 100, 1100 ljudi koji su kod nas na popisu birača i prijavljeni su u gradu, a tamo ne borave sigurno, dakle jedan dio je možda ovo što ste vi rekli u svom primjeru da povremeno borave i žive vani, al jedan veliki dio je ljudi recimo i iz Zagreba koji da bi izbjegli plaćanje poreza kuća na odmor se prijave, prijave u tom Priobalnom mjestu i onda se tamo nalaze i na popisu birača i to ko god živi u Priobalju se s time susreće. Onda ste spomenuli da postoje i drugi registri i postoje, ima popis porezna uprava, MUP itd., al je problem što se podaci u svim tim registrima ne preklapaju i onda mi imamo na terenu određene probleme i ostavlja se prostor za sumnju i to nije dobro. Kolega Đujić, da sami ste rekli da je moguće da je u vašem gradu upisani su pojedini vaši sugrađani koji su se tu prijavili iz razno raznih razloga, al dobro je da on nije onda i na drugoj jedinici lokalne samouprave upisan. Ako je upisan samo u jednoj to bitno ne mijenja situaciju osim što bi bilo normalo da je prijavljen tamo gdje živi, tamo gdje ostvaruje određena prava, a ne da je upisan tamo gdje mu to odgovara u određenom trenutku ne bi li plaćao manji porez na dohodak primjerice ili neku drugu obvezu ili da možda ne bi plaćao kod vas porez na kuću za odmor jel mu se ta kuća onda ne bi smatrala vikendicom, prema tome te razlike jesu, ali ukupan broj u RH mora bit kad se zbroje sve jedinice lokalne samouprave i registar birača mora biti točan prema evidenciji koja se vodi pri MUP-u. Za pojedinačno sudjelovanje u raspravi javio se također zastupnik Bulj. Popis stanovništva 2021. će biti u biti indigo politika koje provodimo prema demografskoj, demografskih politika i loših odluka hrvatskih vlasti koje su utjecale na standard i život da ljudi iz najlipše države koja ima sve potencijale i resurse da se razvije u jednu jaku gospodarsku, turističku, ekonomsku državu u biti je se svela na to da će pokazatelji pokazati onu činjenicu da se i dalje provodi politika koja je bila atraktivna u bivšoj Jugoslaviji '60.-tih godina samo šta sad nisu organizirani vlakovi za Njemačku nego ljudi odlaze sami u treće zemlje i to je dokaz ovih 5% BDP-a koji, 5% BDP-a koji dobijamo od doznaka od naših znači ljudi koji su iselili i te politike su uzrok u biti, će bit uzrok tog demografskog pada, imamo državu, a država nije samo teritorij, država je i narod, 2/

općina, previše županija, znači definitivno trebamo jedan teritorijalni preustroj i ovo je jedna jako dobra prilika da ga i napravimo jel je činjenica da imamo manje stanovnika nego što smo imali to u prošlosti, nemam sada vremena da obrazlažem zbog čega je došlo do toga.

U biti premijer je sam rekao da nisu dobili dovoljan broj glasova u županijama gdje su očekivali, broj glasova u općinama i lokalnim samoupravama zato što su ljudi iselili. Znači to je priznanje da svi ti statistički pokazatelji koje mi dobivamo bilo iz popisa birača ili popisa stanovništva ili bilo kojih popisa ne koristimo adekvatno i ne dajemo određena rješenja. Ja sam rekao vi govorite za svoj primjer svojeg područja, to vrlo dobro znate, ali Splitsko-dalmatinska županija ja znam šta je, evo ja govorim o Zagori to je veliko područje 36 lokalnih samouprava od Krke do Neretve prekrasno područje, blizu je priobalja, ima sve uvjete za dobar život i razvoj od turizma, poljoprivrede međutim se prazni. Zašto?

Zastupnik Pernar javio se za repliku. Uvaženi zastupniče Bulj. Kad sam u ovoj sabornici govorio da Hrvatskom drma masonerija, da se masoni nalaze na najvišim pozicijama tada su mi se svi rugali, mnogi i u ovoj sabornici, mediji pogotovo. Kada sam pitao premijera Plenkovića koliko ima masona u Vladi, također su posprdno mediji pratili, međutim vrijeme pokazuje da je nažalost masonerija u Hrvatskoj moćna, da je utjecajna, da ima puno članova i da među ima i najviših državnih dužnosnika.

Vjerujem da će zastupnik Bulj to usmjeriti prema temi današnjeg zakona.

Pa tko upravlja Hrvatskom tajniče?

Uvaženi kolega Bulj, dakle, pred nama su predstavnici Državnog zavoda za statistiku, imaju izuzetno važan posao u RH. To pokazuje i slučaj tužbi koje sad, Sindikat javnih službi podnijeli prema Vladi RH, pilot tužbe su dobile pred sudom. Riječ je o 1,8 milijardi kuna koje će trebati isplatiti, koje će uveliko opteretiti državni proračun. Popis stanovništva je isto tako ozbiljna stvar, ali ne mogu to ne spomenuti u jednom kontekstu. Danas, da bi dobili dokument iz državne uprave, u 92% slučajeva morate fizički otići. Pazite, samo manje od 10% možete obaviti digitalno i to je glavna zamjerka i u ovom zakonu, on nije ambiciozan, nije u skladu sa 21. st. Treba ljudima omogućiti da sami upisuju svoje podatke, valjda će to građani bolje raditi nego politički dužnosnici u imovinskim karticama. Odgovor na repliku. Slažem se da ako bi statistički pokazatelj, bilo kojima se radi, a poglavito ovako kad su ozbiljni ovi popisi stanovništva, da ne može biti isključivo samo, mi ćemo to napraviti, ali to je naša obaveza, međunarodna obaveza iz ovih ugovora, onih ugovora na što se poziva ovdje predlagatelj nego iz tih podataka mi moramo vidjeti što raditi i na koji način funkcionirati. Ako mi moramo za 95% ili nešto manje ste rekli, otići fizički, danas kad je digitalizirano sve, kad imamo internet, kad imamo mogućnosti, da mora 95% slučajeva se otići direktno na vrata i kucati i stvarati gužve, onda govori da mi svi ti, mi ove statističke pokazatelje ne koristimo u smislu razvoja niti koga briga, nego čisto pro forme. Očito samo pro forme radi nekakvih obaveza, evo napravili smo, donijeli smo zakon, napravili smo popis birača i to je to.

Za pojedinačno sudjelovanje u raspravi prijavio se također, zastupnik Culej. Izvolite. Poštovani predsjedavajući, kolegice i kolege. Ja ću na samom početku, osvrnut ću se na jednu raspravu, ostajem u temi, naravno, a koja je ovdje iznio Milorad Pupovac, predstavnik nacionalne manjine Srba. On je naznačio da je veoma bitna informiranost građana i zastupljenost nacionalnih manjina u, među popisivačima. Zašto informiranost građana? Pa ja vidim jedino informiranost je da predstavnici njegove manjine nisu dovoljno informirani zato što se ne nalaze u Hrvatskoj nego se nalaze u Srbiji i negdje drugdje i bit će jako teško doći informirati ih uopće, a zastupljenost nacionalnih manjina je veoma bitna za njega zbog ovoga što ću sada pročitati, a kaže: popis stanovništva u Vukovara je lažan. Tamo ne živi 34,87% Srba. Rezultati su vjerojatno bili namješteni. Nakon priznanja jednog od kontrolora da su rezultati popisa stanovništva 2011. namješteni, što danas prenose svi mediji, postavlja se pitanje je li se isto dogodilo i u Vukovaru? Rezultati popisa pokazali su da tamo navodno živi čak 34,87% Srba te oni na temelju toga traže dvojezičnost na cijelom području grada, što im je napola i uspjelo da nije bilo Stožera za obranu Vukovara, pa da ih malo ometu u tome. Zbog čega je to Miloradu Pupovcu veoma bitno? Upravo zbog toga da bi nastavili dominirati u Vukovaru, gradu gdje nisu većina i gdje ne bi imali prava ukoliko ne bi imali ovaj broj stanovnika. Jutarnji list je objavio tekst u kojem donosi ispovijed jednog obrađivača podataka koji tvrdi kako je popis stanovništva lažiran.

Mi smo tamo doslovce šminkali Hrvatsku. U popisnice dopisivali izmišljene podatke, svjedočili nevjerojatnim glupostima koje su popisivači popisivali, koje nismo mogli ni ispraviti. Podaci ovoga popisa koji bi trebali služiti za planiranje i donošenje ključnih strategija ništavni su. Jedna od 396 osoba koje su od kraja svibnja do prosinca ove godine u vojarni u Jastrebarskom radile na obradi podataka iz popisa stanovništva 2011. g. Zanimljivo bi u tom kontekstu bilo vidjeti i kako su obrađivani popisi stanovnika u Vukovaru, prema čijim rezultatima ih navodno ima 34,87% Prema riječima predsjednika SDSS-a Srđana Milakovića, a to je onaj desni, malo desniji od desnog što postoji u toj stranci, činjenica da Srbi u Vukovaru po rezultatima popisa stanovništva čine više od jedne trećine ukupnoga broja stanovnika toga grada. Podrazumijeva ravnopravnu uporabu hrvatskog i srpskog jezika te latiničnog i ćiriličnog pisma na području grada Vukovara. I Milaković, zamislite, izjavio, kako očekuje da dođe do promjene statuta grada Vukovara, itd., itd. Ne samo da bi oni mijenjali statute u gradu gdje ne ispunjavaju uvjete za ćirilična pisma, nego za mnogo druge stvari. O čemu se tu radi? Oni koji su popisivali 2011. g. stanovništvo, a to znamo sigurno za Vukovar, Mirkovce i ova druga srpska naseljena Srbima hrvatska mjesta. Ti popisivači su bili po nacionalnoj manjini iz tih manjinskih zajednica i popisivali su svoje dakle stanovništvo. I logički je da su oni fingirali broj, broj ovoga stanovnika u kućama tim. Popis stanovništva je totalno neregularan. Ja osobno znam da na nekim lokacijama ima prijavljenih po 30 i 40 članova porodice na određenom kućnom broju. Na koji način se vršu popis stanovništva? Pa jednostavno, ja ću vam reći primjer. Znači u Borovu selu, došo je neki Jovo, Rade ne znam kako li se već zove i on je popisivač. Doneo upitnike i došo kod svojega rođaka u kuću, a kod njega u kući vodi se 40 na istoj adresi. Tko su ti 40? Tko zna ko, tko zna odakle? Odavde nisu. Oni se vode na toj adresi, primaju razne beneficije ne samo što mogu glasovati ovdje za koga oni hoće kad dođu Lastinim autobusima nego oni imaju određena primanja ovdje. Ja znam sigurno da je jedan načelnik policije Vukovarsko-srijemske Blaž Topalović uklonjen samo iz jednoga razloga. Ne iz onoga vremena što mu je ovdje naš u to vrijeme ministar Ranko Ostojić uručio otkaz temeljem toga da je radio nešto nečasno, ne, osnovni je razlog bio što je taj načelnik policije dao otkaz i suspendirao 5-toricu policajaca koji su radili u Vukovarsko-srijemskoj policijskoj upravi, svakodnevno odlazili s posla u Tovarniku u jednoj kući ostavljali uniforme i ostavljali oružje i prelazili granicu. I tako su svaki dan iz smjene u smjenu oni špartali preko granice. Zbog toga je vjerojatno uklonjen taj načelnik, ne zbog nečega drugoga. Zbog neposluha prema nekome ministru kojemu to nije odgovaralo. Isto tako je rađen i ovaj popis. Zašto ne odgovara popis stanovništva? Ne odgovara mu zato što će mnogi morati prikazati na pravi istinski način gdje oni ustvari žive, gdje oni pripadaju. Oni uopće ne žive ovdje, na tim adresama čak moguće nema ni kuća. Možda su uništene tijekom rata, njih nema ovdje, a tu se vode. I još ću pročitati vam ovo. Prema uredbi osobni podatak je svaki podatak koji se odnosi na pojedinca čiji je identitet utvrđen ili se može utvrditi. To su ime, adresa, email adresa, telefonski broj, fotografija, video snimke pojedinaca, OIB i …/nerazumljivo/ adresa, gps lokacija, biometrijski podaci, otisak prsta, snimka šarenice oka, genetski podaci, podaci o obrazovanju, stručnoj spremi, podaci o plaću, plaći, podaci o kreditnom zaduženju, podaci o računima u banci itd., itd., svi ti koji se ovdje fiktivno vode da su u Hrvatskoj oni ovo nemaju. Sve ovo se može utvrditi da oni to u Hrvatskoj nemaju, niti svoj žiro račun, ni obični račun, nikakav, oni nemaju ovdje korijena ni podataka. To je ono što smeta kolegu Pupovca i zato on uporan je o, u zastupljenosti nacionalnih manjina u izborima. I još bi se na to nadovezao, ali to sve što sam ja pročito nije spriječilo Arsena Bauka da sramotno uvede ćirilicu u Vukovar u ranim jutarnjim satima pod okriljem mraka i pod palicom Ranka Ostojića i ostalih. Zastupnik Mišić javio se za repliku. Hvala potpredsjedniče sabora. Kolega Culej, nije problem popis stanovništva. Legalno ga treba popisati, mi smo europska zemlja, međutim problem je upravo što ste vi rekli žiro računi, gdje svi ljudi žive, u ovih zadnjih 30 godina šta se to pokušava napraviti, šta se to uradilo, znajući evo spomenuli ste i Vukovar, 42.000 u Vukovaru je bilo prije rata. 13.000 Srba koji su upravljali tim gradom do rata i onda naravno nisu bili zadovoljni jer ne više upravljati jer demokratska država došla gdje se pravila određuju na drugi način ne iz Beograda i onda je došlo do pobune. To je problem.

Odgovor na repliku zastupnik Culej. Kolega Mišiću ima jedna Thomsonova pjesma koja ide onako što je i Bulj spomenu malo „antikristi i masoni, komunisti ovi oni“, upravo je to problem u Hrvatskoj gdje oni upravljaju našom zemljom, kreiraju zakone, donose, rade šta hoće, to je najveći problem. Da su Hrvatski branitelji bili ti koji će vršiti popis stanovništva u Vukovaru ja mislim da ovakav omjer nikako ne bi bio nikad ni prikazan jer oni bi vjerojatno znali koga popisuju i zašto popisuju. Ima Hrvatskih branitelja u mirovinama oni će to raditi džabe, oni će to raditi samo za svoju Hrvatsku, a svi ovi koji budu plaćeni oni će to još tko zna kako, kao i ovi 2011. dobro zamuljati. Kolega Culej nacionalne manjine u Hrvatskoj su bogatstvo i brojni od njih su dali velik doprinos Domovinskom ratu, pa i na području Vukovara od gospodina Mišića Predraga i brojnih drugih ljudi koji su srpske nacionalne manjine. Međutim, činjenica je da ste vi u početku spominjali vašeg koalicijskog partnera gospodina Pupovca i sve što loše radi, ali je činjenica da sve ovo što loše po pitanju demografske politike i sve što se događa je donila ova koalicija u kojoj je znači vaš koalicijski Milorad Pupovac kojega vi znači prozivate. Prema tome, budimo barem pristojni jedni prema drugima i onda, ja sam dao i prijedlog, kolega Culej, da se zove Dan mirotvorstva i dr. Ivana Šreter i tada je HDZ i SDSS zajedno skinuli dr. Ivan Šreter, mogli ste i onda reć da to nije u redu.

Odgovor na repliku, zastupnik Culej. Kolega Bulj, kako da vam odgovorim, da li ovdje ili vani na hodniku, mi obično vani više pričamo nego ovdje ali ja ću ispričati jednu priču vama, nek je svi čuju, ima jedna rijeka koja u svome toku naiđe na poneki kamenčić ili na kamen pa možda taj kamen koji je u toj rijeci malo i uspori tu rijeku pa ne da toj rijeci da nagriza obalu da li lijevo, da li desno a neću o dr. Šreteru govoriti, ja sam o njemu izložbu pravio, donosio, podnio kaznenu prijavu protiv kolege Pupovca, završio na DORH-u zbog toga, pa nije potrebno baš to da govorim. Zastupnik Stazić javio se za pojedinačno sudjelovanje u raspravi. Zahvaljujem potpredsjedniče. Prvo se postavlja pitanje zašto ovaj zakon ide po hitnom postupku? Imamo u njemu i obrazloženje. U obrazloženju se kaže popis je opsežno i složeno statističko istraživanje koje zahtijeva detaljne pripreme prije provedbe na terenu. I sad je Vladi trebalo 3,5 g. da shvati da ovo opsežno i složeno istraživanje pa nije, tek sad kad je to shvatila, 6 mj. prije isteka mandata, ona šalje zakon u hitnu proceduru. A ovaj zakon je bitan i koliko smo čuli u raspravi koja je bila i dugačka, ima jako puno primjedbi. Pa kako će se donijeti kvalitetan zakon ako će se sad to samo osloniti na amandmane ako oni dolaze iz oporbe, onda će biti odbijeni umjesto da se sasluša rasprava u prvom čitanju i pripremiti temeljito novi zakon?

I ovo je posve nepametno što se radi da se ovakav jedan zakon šalje u hitnu proceduru. Npr. čl. 10. kaže na pitanje o nacionalnoj i vjerskoj pripadnosti, osobe se mogu slobodno izjasniti. Ja znam, ima ljudi koji će se izjasniti o nacionalnoj pripadnosti da su Eskimi zato što nemaju nekakav odnos prema svojoj nacionalnoj pripadnosti, do njega ne drže, e sad, hoće li oni biti zapisani kao ostali ili će se poštivat taj njihov izričaj? Bit će onih koji će se izjasniti kao Jugoslaveni, ima i takvih, hoće li oni otić pod ostale? Hoće li se dakle to poštovati, ovo što zakon kaže ili se to onda u obradi statističkih podataka promijeni?

E sad još nešto malo samo o hitnom postupku da kažem. Mi smo tu čuli primjedbe pripadnika nacionalnih manjina, bile su razložne, bile su razložne. Doživjeli su takav napad, kolega Pupovac, takav jedan primitivan nacionalistički napad da je to nevjerojatno koliko se čovjeka zbog toga vrijeđa, zbog razumnih primjedbi na izričaj ovog zakona. Bauk je rekao u ime kluba SDP-a da ćemo mi glasati o ovom zakonu ovisno o tome kako će se Vlada odnosit prema amandmanima kluba nacionalnih manjina i to će biti točno tako jer želimo, jer je to SDP-ova politika, da se uvažavaju nacionalne manjine a ne da ih se u Saboru vrijeđa njihove izabrane predstavnike. Ajmo sad na čl. 14., zapravo najvažniji dio, to je sadržajni dio ovoga zakona, koji će podaci se prikupljati. I tu se navode različiti podaci, neki logični, neki malo manje logični kao npr. broj živorođene djece. E sad gledajte, imate bračni par koji imaju malodobnu djecu a rastali su se i žive u dva grada.

Pa imate Matice rođenih, pa dajte jedanput da Vlada ujedini, spoji te podatke. Pa u Maticama rođenih piše svako upisano je svako živorođeno dijete. I šta će vam sad taj podatak koji osim toga može dovesti do netočnih rezultata? Kažete materinski jezik, popisivat će se materinski jezik, to je u redu, ali zašto ne i strani jezik? Pa to bi bio interesantan statistički podatak. Pa gledajte, ti se podaci skupljaju u statističke svrhe, ne zato da bismo mi znali da li Bulj zna ili ne zna engleski nego zato da znamo koliko ljudi uopće govori engleski. Onda mi nemamo sređene popise birača i oni se nikako ne podudaraju sa brojem građana. Pa dajte unesite onda u ovo, hajde unesite, imate li bračko pravo i jeste li ga konzumirali na zadnjim izborima npr. Pa da vidimo bar taj okvirni podatak, umjesto broja živorođene djece koji vam stvarno ne treba. Onda, zašto ne ispitamo i pripadnost nekoj političkoj organizaciji? A mogli biste sada u svjetlu ovih današnjih zbivanja i jučerašnjih napisati jeste li mason da znamo koliko masona imamo u zemlji s obzirom da su podaci tajni. Podaci su tajni neće ni za koga izaći tko sam ne prizna da je mason, prema tome ajmo da vidimo jel Pernar ima pravo ili nema pravo.

Malo me kod ovoga zbunjuje što ste u zakonu predvidjeli elektronično prikupljanje podataka znači putem interneta, ali kako ćete vi to provest kada mi živimo u zemlji u kojih 14 ministara ne zna ispuniti imovinsku karticu, pa kako će oni ispuniti ovaj vaš obrazac za ispitivanje imovine jer vi popisujete imovinu jer oni se ne sjećaju da ima pet kuća? Zašto ne popisati osobne automobile da se ljudi izjasne, pa dal voze na benzin, dal voze na dizel, dal voze na plin, dal voze na struju pa da imamo neke korisne podatke kada ih već prikupljamo? Zašto ne popisati računala, imate li računalo, jel se koristite računalo, jel imate mobitel, jel se koristite mobitelom, pa da znamo otprilike nakon toga popisa kada se analiziraju podaci da znamo nekakvo stanje nacije, neke bitne podatke, puno bitne. Pazite, vi tu kažete da ćete popisivati životinje i perad, jako nam je važno koliko peradi imamo, a koliko mobitela, to nas uopće na zanima ili koliko kompjutera. Ali da slučajno jedna kokoš ne bi bila popisana, to se ne smije dogoditi. Dakle ovo je jedan kao što vidite posve je glupo i neodgovorno da se ovaj zakon donosi u jednom čitanju jer su primjedbe na njega brojne i ozbiljne. I povucite tu hitnu proceduru, recite da je ovo prvo čitanje zakona i popravite to što je nelogično. Saznat ćemo nakon ovog popisa, ja se bar nadam koliko je stanovnika u Hrvatskoj manje, koliko ih je otišlo u druge zemlje, to je rezultat rada Vlade, ali šta možemo, takva smo mala neuređena država u kojoj ni izbjeglice neće ostati nego idu van, a kamoli stanovnici njezini i oni svi bježe. Ne znam tko će ostati zadnji da ugasi svjetlo. Dobro, naravno moramo saznati i broj Srba u Vukovaru i u drugim mjestima. Evo kolega Culej predlaže da to rade popis da rade branitelji, ne znam jel bi to uključivalo i onu branitelju koja je u Samoboru rekla da smo u Domovinskom ratu pobijedili pobjednike II. Svjetskog rata, pobjednike II. Ona znači sebe i svoju organizaciju svrstava u fašističku grupaciju, e pa sad takvima baš dati povjerenje da nam popisuju stanovništvo, ne bi bilo pametno. Zahvaljujem. Imamo replike, poštovani kolega Tomislav Žagar. Uvaženi kolega Stazić. Evo još jedna ponukala me vaša rasprava, a vezano uz samu tehniku popisivanja i obrazloženje koje stoji u samom zakonu. Dakle, piše da će se za provedbu ovog popisa rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, nabava 8000 elektroničkih uređaja, izrada elektroničkog upitnika, dakle aplikacija za ono samoupisivanje i za ove elektroničke uređaje koji će se nabaviti. Pazite, ono što mene smeta kao građanina i kao čovjeka i kao saborskog zastupnika i puno kontaktiram s mladima, imamo puno obrazovanih ljudi, pa kakav uređaj evo uređaj 1,5 mobitel imamo po stanovniku, mislim 2,5 po kućanstvu. Postoje pametni ljudi koji mogu napraviti aplikacije, čemu sad ti silni troškovi ako se to može na drugi način napravit, a da bude i kontrolirano i da bude u skladu s onim što od nas traži i Europska komisija. Naravno da postoje aplikacije i naravno da bi se to moglo napraviti samo jednu aplikaciju, a ne sada kupovati ne znam koliko kompjutora tamo. Ali to vam samo govori da je ovo nepripremljeni dokument, nepripremljen, on je neraspravljen, on je neuredan, on je nepodoban da uopće ide u izglasavanje pa čak i sa amandmanima. Zahvaljujem. Izvolite. Hvala potpredsjedniče. Kolega Staziću, slušajući u raspravi kolegu Culeja ni u jednom momentu nisam shvatio da je on išta govorio protiv antifašista, da je on vrijeđao apsolutno bilo koga, ali vas često čujem u ovoj hrvatskoj sabornici di vi učestalo i namjerno prozivate ljude i sijete mržnju između svih žitelja koji žive i … i to stvarno nije korektno od vas.

Ja ne znam jeste vi mene slušali ili me možda niste uspjeli razumjeti. Citirao sam doslovno riječi predsjednice jedne od 100 hiljada braniteljskih udruga, koja je rekla u Domovinskom ratu pobijedili smo pobjednike II. Svjetskog rata. Ni vas nisam čuo. Zahvaljujem. Završna riječ u ime Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista, poštovani kolega Miro Bulj. Izvolite. Hvala lijepo.

Hvala potpredsjedniče. Uvaženi državni tajniče, više pitanje nego replika, naime i danas smo u medijima vidjeli preporuke koje se građanima daju, a vezano za pojavu koronavirusa i koja su to dezinfekcijska sredstva koja valja koristiti za sprječavanje tog virusa.

Zahvaljujem. Što se tiče koronavirusa mi smo izdali opće mjere za eventualno sprječavanje, međutim mi do sada u RH nismo registrirali niti jedan slučaj oboljevanja izazvan koronavirusom, pa onda u tom kontekstu nisu nam ni potrebna takva striktna dezinficijska sredstva ili takva striktno zaštita od eventualnih infekcija jel jednostavno kod nas toga virusa na sreću nema. Zahvaljujem na odgovoru poštovanom državnom tajniku. Žele li možda izvjestitelji odbora uzeti riječ? Otvaram raspravu, u ime Kluba zastupnika HDZ-a poštovani kolega Vlatko Kopić, izvolite.

Evo, kao što smo čuli pred nama je Prijedlog zakona o izmjeni i dopuni Zakona o provedbi Uredbe EU koja je na osnovu Europskog parlamenta i vijeća donesena, a u vezi je sa stavljanje na raspolaganje na tržištu i uporabi biocidnih proizvoda. Da bismo dobro razumjeli cijeli ovaj prijedlog zakona nužno je poznavati što su to u biti biocidni proizvodi. To su tvari i smjese priređene u obliku u kojem se isporučuju korisniku koji se sastoji, sadrži ili proizvodi jednu ili više aktivnih tvari i čija je namjena uništiti, odvratiti, učiniti bezopasnima, spriječiti djelovanje odnosno nadzirati bilo koji štetni organizam na bilo koji način osim čisto fizičkim ili mehaničkim djelovanjem. To su tvari i smjese dobivene od tvari ili smjesa koje same ne potpadaju pod ovo prethodno rečeno i čija je namjena uništiti, odvratiti, učiniti bezopasnima, spriječiti djelovanje odnosno nadzirati bilo koji štetni organizam na bilo koji način osim kao što rekoh čisto fizičkim ili mehaničkim djelovanjem. Biocidni proizvod može se stavljati na raspolaganje na tržište i koristiti u RH samo ako je odobren sukladno Uredbi EU br. 528/2012 ako sadrži odobrenu aktivnu tvar odnosno ukoliko je sukladan Zakonu o biocidnim pripravcima ako sadrži tu aktivu tvar. Koje su to vrste biocidnih proizvoda? To su dezinfekcijska sredstva, sredstva za zaštitu odnosno za sprječavanje mikroba ili algi, sredstva za zaštitu od nametnika, te ostali biocidni proizvodi koji mogu biti sredstva za suzbijanje odrastanja, obrastanja brodova, te opreme za aqua kulturu ili druge strukture u vodi. Naposljetku, tu se ubrajaju i tekućine za balzamiranje i prepariranje. Kada se govori o biocidima, pravi se razlika između biocidne aktivne supstance i biocidnog proizvoda. Biocidne aktivne supstance su uglavnom kemijski spojevi, ali mogu biti i mikroorganizmi kao što su recimo npr. bakterije. Biocidni proizvodi sadrže jedan ili mogu i više biocidnih djelovanja aktivne supstance i mogu sadržavati i druge neaktivne zajedničke dodatke koji osiguravaju efikasnost kao i željeni PhD, Ph odnosno viskoznost, boju, miris, finalnog samog proizvoda. Biocidni proizvodi su dostupni na tržištu za potrebe profesionalnih, ali isto tako i neprofesionalnih potrošača. Ovakav proizvod je kombinacija aktivne supstance i uređaja koji osigurava namjensku biocidnu aktivnost, a drugi primjer ovakvih proizvoda koji su na raspolaganju potrošačima su proizvodi natopljeni samim biocidom kao što su odjeća i rukavice natopljene insekticidima, zatim recimo čarape natopljene antibakterijskim supstancijama i slično. Biocidi se koriste i u komunalnoj higijeni, dezinfekcija, dezinsekcija, deratizacija, za održavanje osobne higijene, za zaštitu materijala, recimo zaštita zidova kuća od gljivica i drugih nametnika, zatim brodova od lupara ili algi, drva od različitih nametnika, ali i na mnogim drugim mjestima npr. za uništavanje štetnih riba i ptica. Najčešće se koriste u medicini, poljoprivredi, šumarstvu i industriji. Ove tvari i ovi proizvodi se upotrebljavaju kao i agensi protiv obrastanja, za dezinfekciju pod drugim okolnostima kao što su npr. koristi se u situacijama kao kratkotrajni industrijski biocidi u tretmanu vode, ali isto tako i kao sredstvo za dezinfekciju u bazenima. Mnoge ovakve tvari su u biti i sintetski proizvodi, ali postoje i oni koji se prirodno javljaju i klasificiraju kao prirodni biocidi, izvedeni su iz bakterija ili biljaka, takvi biocidi mogu biti pesticidi i antimikrobiotici. Zakon o provedbi Uredbe EU broj 528 iz 2012. godine Europskog parlamenta i vijeća odredilo je da Ministarstvo zdravstva kao tijelo nadležno za provedbu te uredbe i stavljaju na raspolaganje na tržištu i uporabu upravo ovih biocidnih proizvoda. Inspekcijski nadzor nad provedbom uredbe ove 58 iz 2012. iz zakona obavlja upravo sanitarna inspekcija Državnog inspektorata sukladno propisima koji su uređeni i djelokrug i ovlasti sanitarne inspekcije te nadzor nad kemikalijama. Ovom Uredbom EU propisano je da države članice mogu nastaviti svoju trenutnu praksu za stavljanje određenog biocidnog proizvoda na raspolaganje tržištu najkasnije 2 godine od odobrenja posljednje aktivne tvari na tom proizvodu s time da država svojim nacionalnim propisima može odobriti da se stavljaju isključivo proizvodi koji su sukladni Uredbi Europske zajednice 1451 iz 2007. godine. Ovaj zakon je potrebno nadopuniti u dijelu koji se odnosi na ovlasti nadležne sanitarne inspekcije Državnog inspektorata u odnosu na postupanje kada se utvrdi da se poštuju ograničenja koja su utvrđena odobrenim, odobrenjima izdanim u nacionalnom postupku odobravanja. Također ovim zakonom se mijenja odredba o obavijestima te se uvode klasifikacijske oznake odobrenja na samoj obavijesti o proizvodu. Kako bi se pojasnile važeće odredbe pravnih i fizičkih osoba koje prijavljuju djelatnost poput proizvodnje, uvoza tj. unosa biocidnih proizvoda posebnim prijedlogom se propisuje vođenje očevidnika u skladu sa posebnim propisom kojim su uređene kemikalije. Također ovim prijedlogom zakona dopunjava se odredba o prikupljanju podataka, o trovanjima i bolestima koje uključuju biocidne proizvode te se propisuje da centar za kontrolu trovana Instituta za medicinska istraživanja šalje prikupljene podatke u HZJZ, a ono ih dostavlja Ministarstvu zdravstva RH. Zbog svega ovoga navedenoga Klub zastupnika HDZ-a će podržati daljnju proceduru ovoga zakona. Zahvaljujem. Zaključujem raspravu, zahvaljujem državnom tajniku poštovanom gospodinu Željku Plazoniću i njegovom suradniku na obrazloženju prijedloga zakona. Glasovat ćemo o ovoj točki kad se za to steknu uvjeti. Prelazimo na slijedeću točku dnevnog reda, to je: - Prijedlog Zakona o strancima, prvo čitanje, P.Z.E. broj 840 Predlagatelj je Vlada RH na temelju Članka 85. Ustava RH i Članka 172. Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za unutarnju politiku i nacionalnu sigurnost. Molim predstavnika predlagatelja poštovanog državnog tajnika u MUP-u gospodina Žarka Katića da nam da dodatno obrazloženje prijedloga zakona. Izvolite državni tajniče. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane gospođe zastupnice, poštovana gospodo zastupnici, područje ulaska, boravka i rada stranaca u RH regulirano je trenutno važećim Zakonom o strancima koji je stupio na snagu 1. siječnja 2012. godine. Zakon je od tada noveliran ukupno 3 puta. Prije svega radi usklađivanja s pravnom stečevinom EU koja se odnosi na rad sezonskih radnika, ulazak i boravak državljana trećih zemalja koji se premještaju unutar društva u svrhu istraživanja, studiranja, osposobljavanja, volonterstva, razmjene učenika i obrazovnih projekata. Inače, prijedlog zakona usklađen s ukupno 23 direktive, preporuke, odluke i rezolucije europske pravne stečevine te osigurava provedbu 8 uredbi EU. Dakle, riječ je o velikom broju odredaba u prijedlogu zakona koje su se usklađivale sa pravnom stečevinom EU ili su potrebne radi provedbe uredbi EU. Ovim prijedlogom zakona dakle nije bilo usklađivanja sa novim direktivama niti takvu obvezu imamo u skoro vrijeme. Inače ovaj prijedlog zakona sadrži odredbe vezane za ulazak stranaca koji su državljani trećih zemalja, vize, reguliranje radno-pravnog statusa, odredbe vezane za spajanje obitelji, srednjoškolsko obrazovanje i studiranje, istraživanje, odobravanje boravka tzv. EU plave karte visokokvalificiranim državljanima trećih zemalja, dugotrajno boravište i stalni boravak te reguliranje statusa državljana trećih zemalja koji imaju odobreno dugotrajno boravište u drugim državama članica europskog gospodarskog prostora. Dakle, i sada važeći zakon, a i prijedlog ovoga zakona koji je pred vama odnosit će se isključivo na državljane tzv. trećih zemalja jer je prošle godine donijet i 18. srpnja 2019. godine stupio na snagu Zakon o državljanima država članica europskog gospodarskog prostora i članovima njihovih obitelji tako da se na državljane tih zemalja prijedlog zakona koji se nalazi pred vama ne odnosi. Najvažnija novina u ovom prijedlogu zakona u odnosu na važeći zakon je propisivanje novog modela zapošljavanja stranaca. Temeljem ovoga zakona Vlada RH više neće donositi odluku o utvrđivanju godišnje kvote za zapošljavanje stranaca, kao što je to radila u proteklih 15-tak godina od kad je ovaj model na snazi, već će poslodavci biti u obvezi prije donošenja, prije podnošenja zahtjeva za izdavanje dozvole za boravak i rad prethodno zatražiti od HZZ provedbu testa tržišta rada.

Tek nakon toga poslodavci mogu podnijeti zahtjev policijskim upravama ili postajama MUP-a za izdavanje dozvole za boravak i rad. Prijedlog zakona propisuje i iznimke od provedbe testa tržišta rada vezano uz deficitarna zanimanja, primjerice, tesari, zidari, konobari, mesari i druga zanimanja koja su se pokazala ovih godina kao deficitarna i za rješavanje izdavanja dozvola za ova zanimanja, propisan je rok od 15 dana. Jednako tako, iznimka je i u slučaju sezonskog rada do 90 dana kada je propisan rok za izdavanje dozvola za boravak i rad u roku 10 dana. Te, ti sezonski poslovi tiču se turizma, ugostiteljstva, poljoprivrede. Ovim prijedlogom zakona propisane su ujedno i odredbe u kojim slučajevima policijske uprave, odnosno policijske postaje mogu izdavati dozvole za boravak i rad i bez mišljenja HZZ-a. Tu se radi o državljanima trećih zemalja koji i po važećem zakonu mogu dobiti dozvolu za boravak i rad izvan godišnje kvote. To su primjerice, ključno osoblje trgovačkih društava, investitori, visokokvalificirani radnici koji dobivaju tzv. plavu kartu, osobe koje dolaze sukladno internom transferu unutar društava, znači trgovačkih društava, pružateljima usluga za provedbu međunarodnih ugovora ili sporazuma koja je zaključila RH i sl. Osobito kod novog modela zapošljavanja, kao i obzirom na iskustvo u provedbi važećeg zakona, propisana je veća povezanost državnih tijela i institucija koja donose, koje sudjeluju u donošenju odluka o zapošljavanju stranaca. Dakle kad, riječ je o policijskim uprava i postajama, poreznoj upravi, zavodima za mirovinsko i zdravstveno osiguranje, inspekcijskim tijelima, itd., dakle svako u dijelu provedbe kontrole kao i zaštite radnika i njihovih prava. Sukladno Uredbi EU od 25. ožujka 2010. g. o izmijeni Konvencije o provedbi Šengenskog sporazuma uvodi se i novi institut dugotrajne vize, tzv. vize tipa D, u slučaju da je državljanin u trećoj zemlji odobren privremeni boravak u jednu od svrha predviđenih ovim zakonom, kao što su rad, spajanje obitelji, studiranje, znanstveno istraživanje, srednjoškolsko obrazovanje i sl., odnosno ako mu je izdana dozvola za boravak i rad, a za ulazak u RH mu je potrebna viza. Naime, u slučajevima kad je se odobri viza, radna dozvola, a podsjetit ću da je broj izdanih radnih dozvola u zadnjih nekoliko godina jako porastao, tako da, recimo 2015. je bilo, 2016. je bilo 1 500 dozvola, '17. je bilo 9 tisuća, a '18. 32 446 izdanih radnih dozvola, da bi u prošloj godini broj izdanih dozvola dosegao 73 060. Dakle, više od 73 tisuće. Među strancima koji dolaze raditi u Hrvatsku, nisu više samo državljani susjednih zemalja i državljani zemalja za koje, koji za ulazak u RH ne trebaju vizu, nego su i državljani mnogih zemalja koji trebaju vizu za ulazak u RH. Pri tome, nakon što se izdana radna dozvola, čekanje na vize je, dosad bilo prilično dugo, mjesec, mjesec i pol dana, a skopčano sa troškovima za poslodavca, a često su se pojavljivali određeni problemi da zbog nepostojanja vize tipa D, da radnik koji dolazi u Hrvatsku, npr. da je bio vraćen sa zračne luke i nije mogao doći u Hrvatsku jer se sumnjalo na ili trgovanje ljudima ili dolazak u RH radi daljnjih migracija u države EU. S ovom vizom ti problemi će se znatno smanjiti, ja bih rekao i riješiti.

I dalje prednjače državljani nama susjednih zemalja, kao što su BiH, sa nešto više od 31 tisuću radnih dozvola, Srbija sa preko 14,5 tisuća radnih dozvola, onda države u neposrednom okruženju, Kosovo, Sjeverna Makedonija i Albanija, zatim Ukrajina, ali, preko 1000 dozvola već su dobili državljani pojedinih zemalja kao što je Nepal, Indija ili Kina. Osim dakle značajnijih novina kad je u pitanju rad, istakao bih i novinu koja se tiče, propisivanje povoljnijih uvjeta za reguliranje privremenog i stalnog boravka za pripadnike hrvatskog naroda sa stranim državljanstvom ili bez državljanstva, a koji imaju potvrdu Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH da, dakle da su stekli status Hrvata izvan RH. Osobe kojima Središnji državni ured za Hrvate utvrdi status Hrvata bez hrvatskog državljanstva u postupku odobrenja privremenog ili stalnog boravka u svom zahtjevu mora priložiti samo putnu ispravu, a nisu dužni dokazivati sredstva za uzdržavanje i zdravstveno osiguranje. Isto tako i u postupku odobrenja stalnog boravka osim dakle ovih navedenih uvjeta, nisu dužni dokazivati i poznavanje hrvatskoga jezika i latiničnog pisma. Jednako tako pod povoljnijim uvjetima stalni boravak mogu steći i članovi obitelji hrvatskog državljanina, dakle pod povoljnijim uvjetima nego što je to bilo po važećem zakonu. U prijedlogu zakona vezano za postupanje prema nezakonitim migrantima nije bilo većih izmjena u odnosu na važeći tekst zakona. Novost u ovom zakonu je također da se protiv svih rješenja policijskih uprava odnosno policijskih postaja više nije dopuštena žalba, ali se može pokrenuti upravni spor, to je naime stav Ministarstva uprave koje je nadležno tijelo za provedbu Zakona o općem upravnom postupku i temeljem njihovog mišljenja u zakon je implementiran ovakav, ovakva odredba. Na dan 31. prosinca 2018.g., '19.-te godine u RH je 62474 stranca, od toga 51115 je imalo privremeni boravak, a 11350 stalni boravak. Stupanje na snagu ovog zakona predviđa se 1. siječnja 2021.g. iz razloga što je već za ovu godinu donijeta odluka o utvrđivanju kvote radnih dozvola i dakle, ovaj sustav će funkcionirati još ovu godinu, a onda svim tijelima koja se trebaju pripremiti za novi model zapošljavanja stranaca, ostavljeno je rok da nakon stupanja na, zakona na snagu koji se nadamo da će bit do sredine ove godine, da se pripreme za provedbu novog modela i na taj način omogućavanje da hrvatski poslodavci mogu dobiti lakše zaposlenike kad na hrvatskom tržištu rada nema dovoljno kvalificiranih radnika onda će to biti stranci. Hvala vam najljepša na vašoj pozornosti. Zahvaljujem. Replika poštovana kolegica Anka Mrak-Taritaš, izvolite. Hvala lijepo. Uvaženi državni tajniče, obzirom na novi model koji je vezan uz strance koji će se zapošljavati i obzirom na to da se treba tražiti mišljenje nadležnog zavoda za zapošljavanje o tome da li ima na zavodu određenih djelatnika koji to mogu biti, mene zanima da li ste vi kad ste radili ovaj zakon, radili neku simulaciju koliko to otprilike dana traje? Zašto vas to pitam? Iz jednostavnog razloga što mi moramo omogućiti da poslodavci relativno brzo riješe svoj problem vezan uz radnu snagu. Vi i, kao i ja dobro znamo da ima često slučajeva da neke koji su se javili kod jednog poslodavci, javili su se kod drugog, javili su se i negdje u nekoj drugoj zemlji i dok ovi rješavaju te papire za pojedinog djelatnika, ovaj je već dobio posao negdje drugdje, pa me zanima da li je bila nekakva simulacija koliko bi dana trajalo od podnošenja zahtjeva, prikupljanje i mišljenje zavoda i rješavanje svega na MUP-u? Poštovana gđo. zastupnice, vaša početna premisa je točna, velika je fluktuacija radnika, dakle oni dolaze, traže posao i u RH i u drugim zemljama članicama EU i onda gdje dobiju prije posao ili gdje im se čini da je povoljnije odlaze tamo, tako da se nerijetko događa da već odobrena radna dozvola propada i da poslodavac mora tražit novog radnika.

Najveći, mi procjenjujemo da će najveći broj radnih dozvola biti izdan za deficitarna zanimanja što je i logično, dakle u roku od 15 dana.

Tajniče, loše politike i gubljenje radnog potencijala u iseljavanju Hrvata radno sposobnih u treće države doveli smo se da uvozimo radnu snagu. Kao što ste rekli, povećanje je značajno, radi se o tisućama posto povećanja, što znači da sada više nemamo čak ni kvote, mi smo došli na 100 000 ljudi sada koje godišnje uvozimo kao radnu snagu. I sad smo došli kud koji mili moji, sada nema nikakvih granica, sad može doć ko oće, kako oće i šta oće raditi, zbog toga smo izgubili radni potencijal od hrvatskih građana koji su otišli u treće zemlje i to je ono loše.

Hvala lijepo. Odgovor državni tajnik izvolite. Zakon o strancima svakako je jedan okvir za rješavanje i nestabilnosti na hrvatskom tržištu rada. Dakle, to je jedan okvir gdje država može svojim zakonima i drugim aktima urediti to područje, dopustiti dolazak određenim, prije svega deficitarnim zanimanjima radnika, zatim onima koji mogu dati nekakav, nekakvu dodanu vrijednost, dakle stručnjacima visokokvalificiranim osobama, ali isto tako u ovom zakonu smo ugradili jednu odredbu u Članku 57. gdje Vlada može na prijedlog određenih tijela nadležnih za gospodarstvo, demografiju ili rad donijeti i odluke o i kriterije o dolasku većeg broja radnika ali drugog stanovništva dakle može donijeti odluku o useljavanju državljana trećih zemalja u RH ukoliko se to pokaže potrebnim na bilo kom području značajnim za gospodarski razvitak. Uvaženi državni tajniče, dakle intencija ovog zakonskog prijedloga mi je jasna i vi ste sad spomenuli u replici da ste razgovarali sa svim relevantnim dionicima vezano za zapošljavanje stranaca u RH. Međutim, ono što ne možemo iz ovog zakonskog prijedloga iščitati, a tek će se kasnije to pokazati, možda za koju godinu koje će posljedice ovakve mjere imati.

Uvozom, dolaskom strane radne snage zapravo mi ostajemo u status quo, ne povećava se cijena rada ni konkurentnost poduzeća.

Dakle, svaka pojedinačna, pojedinačno zapošljavanje ovisit će o procjeni odnosno testu tržišta rada koji provodi HZZ, a on kao što znamo ne samo da posreduje u zapošljavanju nego on jednako tako vrši edukaciju, osposobljavanje radnika koji su ostali bez posla ili dugotrajno nezaposlenih osoba za nove vještine da budu konkurentni na hrvatskom tržištu rada. Tako da svakako Vlada treba voditi računa da poslodavci ne posegnu za jeftinijom radnom snagom nauštrb domaće radne snage, ukoliko je ima, ali ako je nema onda se ne može dopustiti da hrvatski poslodavac nema radnu snagu kad mu je ona potrebna. Državni tajniče kazali ste kako je u 2018. izdato 32.000 dozvola za boravak i rad, u 2019. 73.000.

Odgovor državni tajnik. Vlada vjeruje da će ovaj model, a to je u pitanju određenih simulacija i dokazivo postojeći da hrvatski poslodavci lakše i brže dobiju potrebne radnike, ako potrebe za radnicima ne mogu namiriti sa hrvatskoga tržišta rada. Među svim ovim izdanim dozvolama u proteklim godinama nekoliko područja rada, dakle nekoliko djelatnosti i nekoliko zanimanja iskače.

Dakle, ponovit ću tesari, armirači, zidari, konobari, kuhari i sl. Znamo da su neke djelatnosti u Hrvatskoj sezonalnog karaktera nažalost ja bih rekao, ali dakle i za njih neće trebati provesti dugotrajan postupak, a za sva ona druga zanimanja koja su potrebna provodit će se interes tržišta rada i donijeti konačna odluka. Poštovani gospodine državni tajniče, pozdravljamo naravno donošenje ovog zakona međutim činjenica je da ste ga predložili da stupi na snagu početkom slijedeće godine, nije dobra. Već sada vlada potpuni kaos na tržištu radne snage, potrebe za radnom snagom koje nema u Hrvatskoj su ogromne, a situacija koju ste napravili sa prethodnim zakonom odnosno zakonom koji je sad na snazi i sa pravilnicima koji su na snazi u našim policijskim upravama su prilično kaotične situacije vezano uz manje i srednje poduzetnike koji moraju prijaviti radnu snagu koja dolazi izvan RH. Ne znam da li jednostavno nećete da vidite ili ne vidite kako ta procedura kreće po našim ispostavama policijskim u županijama, definitivno smatramo da se poduzetnicima samo otežava, a ne olakšava posao [[Upadica: Zahvaljujem.]] i da je već trebalo ovakav zakon donijeti, a ne ga još prolongirati za slijedeću godinu. Poštovana gospođo zastupnice osim donošenja zakona i podzakonskih akata naravno da treba se pripremiti za svake promjene zakona i provesti određene organizacijske, tehničke i kadrovske poboljšice. U tom smislu smo u stalnom razgovoru sa našim policijskim upravama i postajama, da to nije tako ne bi bilo moguće sa 3.000 prije 3 godine, 9.000 prije 2 godine odnosno prošle godine, pretprošle godine 32 sad 72.000 dozvola uopće izdati. Dakle, tako velike brojke se istim ili manjem brojem ljudi nažalost ne bi to bilo moguće da se nismo dobro organizirali, ali svako čekanje, svako prekoračenje roka naravno da nije dobro i mi nastojimo da toga bude što manje.

Žele li možda izvjestitelji odbora uzeti riječ? Izvolite kolegice.

Hvala gospodine potpredsjedniče. Poštovani predstavnici ministarstva, poštovane kolegice i kolege.

Odbor je navedeni prijedlog zakona raspravio sukladno članku 179. Poslovnika Hrvatskog sabora kao zainteresirano radno tijelo. Predstavnik predlagatelja uvodno je iznio razloge za podnošenje prijedloga zakona, ovim prijedlogom zakona na jasniji se način propisuju odredbe vezane za ulazak, boravak i rad stranaca. Kao najvažnija novina u odnosu na važeći zakon je propisivanje novog modela reguliranja zapošljavanja stranica.

U raspravi koja je uslijedila ukazano je na potrebu usklađivanja svih pa i ovog zakona sa Zakonom o ravnopravnosti spolova, Zakona o životnom partnerstvu osoba istog spola i Zakonom o suzbijanju diskriminacije. U tom smislu istaknuto je kako treba uvažiti da životno partnerstvo predstavlja oblik obiteljske zajednice, a čime svjedoči odluka Ustavnog suda od 7. veljače 2020. godine kojom je utvrđeno da odredbe iz kojih se izostavlja određena društvena skupina proizvode generalne diskriminatorne učinke prema istospolno orijentiranim osobama koje žive u životnim i neformalnim životnim partnerstvima što je ustavnopravno neprihvatljivo. Nakon provedene rasprave članovi i članice odbora odlučili su se s pet glasova za, dva suzdržana glasa predložiti Hrvatskom saboru donošenje sljedećeg zaključka, da se prihvaća Prijedlog zakona o strancima, a da će se sve primjedbe, prijedlozi i mišljenja iznesena u raspravi uputiti predlagatelju radi izrade konačnog prijedloga zakona. Evo s nadom da ćete do drugog čitanja uskladiti navedeni zakon sa nekim organskim zakonima koje je donio Hrvatski sabor i da ćemo izbjeći kao što je to bilo prije dvije godine slučaju upravo u djelokrugu rada ovog djelovanja ovog Zakona o strancima gdje smo izgubili presudu na Europskom sudu za ljudska prava jer smo određenoj grupaciji odnosno pripadnici grupacije onemogućili boravak, rad i uspostavljanje životnog partnerstva u RH u nadi da ćete uvažiti naše prijedloge do drugog čitanja ovo je bilo mišljenje odbora. Otvaram raspravu. Izvolite.

Poštovani gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege zastupnici, gospodine državni tajniče. Pred nama je evo četvrta izmjena i dopuna Zakona o strancima nakon stupanja na snagu 1. siječnja 2012. godine. Ovoga puta kao i u većini ranijih slučajeva osnovna svrha je bila usklađivanje zakona sa direktivama, preporukama, odlukama i rezolucijama Europskog parlamenta odnosno prihvaćanjem europske pravne stečevine. Međutim, uvijek smo do sada kao i ovoga puta u izmjene i dopune ugrađivali i inovacije temeljem specifičnih potreba RH. Tako smo prilikom usvajanja izmjena i dopuna zakona 2018. između ostalog ugradili amandman na prijedlog odbora kojim predsjedam Odbora za Hrvate izvan RH na osnovu kojega osobe koje imaju utvrđen status Hrvata bez hrvatskog državljanstva ne smatraju se strancima u smislu ovoga zakona te ostvaruju status i prava sukladno posebnom propisu o odnosima RH s Hrvatima izvan RH. Time smo dakle ovaj zakon doveli u suglasje sa Zakonom o odnosima RH sa Zakonom s Hrvatima izvan RH, tako se i ovim prijedlogom zakona na jasniji način propisuju odredbe vezane za ulazak, boravak i rad stranaca u RH. Ujedno predložene su odredbe koje za razliku od važećeg Zakona o strancima na drugačiji način reguliraju i njihovo zapošljavanje u RH. Najveća razlika ovog prijedloga zakona u odnosu na važeći zakon je propisivanje novog modela zapošljavanja stranca jer se ovim prijedlogom propisuje da Vlada RH više ne donosi odluku o utvrđivanju godišnje kvote dozvola za zapošljavanje stranca već su poslodavci u obvezi prije podnošenja zahtjeva za dozvolu prethodnu zatražiti mišljenje HZZ-a odnosno provedbu testa tržišta rada.

Tek nakon toga onda poslodavci mogu podnijeti zahtjev za izdavanje dozvola za boravak i rad u policijskim upravama odnosno postajama. Naravno da tu postoje određene iznimke od provedbe testa tržišta vezano za određena deficitarna zanimanja za kojima treba hitno potreba zapošljavanja kao što su primjerice tesari, zidari, konobari, mesari itd. kada se taj rok propisuje na 15 dana, a u slučaju sezonskog rada berba itd. taj rok je propisan na 10 dana o čemu nas je izvijestio i uvaženi državni tajnik. Nadalje, ovim prijedlogom Zakona o strancima uredit će se i propisivanje dugotrajne vize kao odobrenja za boravak na području RH koji je dulji od 90 dana u bilo kojem razdoblju do 180 dana. Precizirane su onda i propisane odredbe u dijelu odobravanja privremenog boravka u humanitarne svrhe, tu je također i odredba koja se tiče povoljnijeg stjecanja stalnog boravka za članove obitelji hrvatskog državljanina na način da ne treba ispunjavati uvjet od 5.g. zakonitog boravka, te ne treba i dokazivati i sredstva za uzdržavanje, niti polagati ispit iz poznavanja hrvatskog jezika i latiničnog pisma. Na taj način se udovoljava prijedlozima naših državljana koji su u bračnoj zajednici s osobama stranog državljanstva. Na istom tragu je i povoljnije stjecanje stalnog boravka za pripadnike hrvatskog naroda, te ne trebaju dokazivati sredstva za uzdržavanje, niti polagati ispit iz poznavanje hrvatskog jezika i latiničkog pisma itd. o čemu nas je dakle, također izvješćivao, izvijestio, dakle uvaženi državni tajnik. Donošenjem predloženog zakona propisuju se i povoljnije odredbe za stjecanje stalnog boravka u RH za članove obitelji hrvatskog državljanina, pripadnika hrvatskog naroda koji imaju stalno državljanstvo i time je, dakle učinjen značajan korak ovim zakonom u operacionalizaciji amandmana kojima su pripadnici hrvatskog naroda bez državljanstva ili stranim državljanstvom ne smatraju strancima temeljem, dakle ovoga zakona.

Dakle, radi se o državljanima trećih zemalja koji i po važećem zakonu mogu dobiti dozvolu za boravak i rad izvan godišnje kvote. Primjerice, ključnom osoblju trgovačkih društava, obrtnicima, investitorima, visokokvalificiranim radnicima, EU plava karta, osobama koje dolaze sukladno internom transferu unutar društva, pružateljima usluga za provođenje međunarodnih ugovora ili sporazuma koje je zaključila RH itd. Ova odredba bi trebala dodatno ohrabriti strane investitore za investiranje u RH, prema tome ovaj zakon, dakle ima jednu još širu, dakle razvojnu dimenziju. Priprema ovoga prijedloga zakona je pratila vrlo živa i sadržajna rasprava pri čemu i predlagatelj, ali i mi ovdje zastupnici posebnu pozornost trebamo obratiti na prijedloge sindikata, ali i poduzetnika, posebice u deficitarnim granama kao što su građevinarstvo, turizam ili određene grane poljoprivredne, posebice u periodima berbe. Tako Savez samostalnih sindikata Hrvatske brine da bi liberalizacija zapošljavanja stranaca mogla ići na štetu nezaposlenih hrvatskih građana na zavodima za zapošljavanje s obzirom da Vlada više ne propisuje kvote. Važno je da je predlagatelj ovu zabrinutost primio na znanje uz obrazloženje kako predloženi koncept zapošljavanja stranaca jamči prioritetnu zaštitu domaće radne snage i poslodavac ne može dobiti pozitivno mišljenje HZZ-a ako je test tržišta rada pokazao da u evidenciji ima raspoložive odgovarajuće radne snage za koju se mora provesti postupak posredovanja. Naravno, i mi zastupnici ovu zabrinutost trebamo primiti na znanje, pa ako se nađu i bolja rješenja predlagati ih. Sasvim drugačiji vid zabrinutosti iskazala je Hrvatska udruga turizma koji podržavaju napuštanje dosadašnjeg kvotnog modela. Kao ključni problem predloženog novog modela smatraju kako je dalje, i dalje zahtjevna i dugotrajna procedura i postavljanje novih ograničenja, te dodatnih, pa i opetovanih uvjeta poslodavcima, a mnogi od predviđenih uvjeta su prema njima, dakle nesvrsishodni i nepotrebni, te ne postoji način kako se isti mogu provjeriti. Međutim, i ovdje predlagatelj pojašnjava da temeljem procijene stanja na tržištu rada predviđeno je donošenje odluke o deficitarnim zanimanjima za koja neće biti potrebno provesti test tržišta rada, što je u zakonu jasno, dakle i napisano, a što će znatno olakšati i ubrzati proceduru zapošljavanja stranaca. Međutim, također treba znati i treba se složiti s tim da uvjete mora ispunjavati poslodavac za zapošljavanje stranaca koji predstavljaju minimalnu garanciju urednog poslovanja poslodavaca u RH i djelotvorne zaštite, dakle domaće radne snage na zavodima za zapošljavanje. Na kraju, kolegice i kolege zastupnici temeljem svega što smo čuli od predlagatelja, što smo pročitali u zakonu, pa evo i temeljem ove moje rasprave, Klub HDZ-a podržava donošenje ovoga zakona u prvom čitanju i očekuje da ćemo u raspravi do konačnog prijedloga doći do najboljih rješenja u interesu i građana i poduzetnika, a sve skupa usklađeno sa pravnom stečevinom EU. Prelazimo na slijedeću raspravu, u ime Kluba zastupnika GLAS-a poštovana kolegica Anka Mrak-Taritaš, izvolite kolegice.

Pred nama je u prvom čitanju prijedlog Zakona o strancima. Bazičan zakon je iz 2011.g. koji je mijenjan nekoliko puta, zadnja izmjena je bila i u ovom sazivu ovog sabora, dakle 2018. i mi cijenimo da je uvijek dobro da kad ima toliko izmjena i da bi nekako bili operativniji, vi ste se odlučili za novi zakon što je nekako nomotehnički čišće i jednostavno i sve ostalo. Kao što je uvodno i državni tajnik rekao, osnovni razlog zašto se ide u novi zakon i zašto je uopće imamo to u raspravi je vezano uz ulazak u boravak i rad stranaca u RH. Mi u Klubu GLAS-a ćemo podržati i podržavamo ovo u prvom čitanju, bit će sigurno nekih tema koje ćemo otvoriti, pa će se do drugog čitanja moći to ispraviti odnosno uskladiti. Jedino nekako iskazujemo našu zabrinutost, voljeli bih da do drugog čitanja dođe relativno brzo i da zakon ne čekamo, da to bude 1.1.'21. nego da što prije stupi na snagu. Pred problemom koji imamo u RH mi možemo žmiriti i praviti se da ne postoji ili probamo ili možemo probati stvoriti našu regulativu na način da taj problem probamo riješiti. A problem koji imamo, imamo problem manjka radne snage. S ove iste govornice, tamo negdje 2018. u jednoj drugoj raspravi, a rasprava je bila vezano ja mislim oko neke strategije sam izrazila bojazan i rekla sam u 2019., ako ovako nastavimo, trebat ćemo 50 tisuća radnih mjesta. Državni tajnik me je uvodno demantirao, dakle govorila sam o 50 tisuća radnih mjesta koje će morati popuniti s nekim drugim jer jednostavno naš bazen je prazan i tu nema više ljudi koji bi mogli raditi na tim radnim mjestima, uvodno me je državni tajnik demantirao i rekao da otprilike 73 tisuće radnih dozvola bilo u prošloj godini 2019. Dakle, stanje je alarmantno. Stanje je alarmantno iz kod razloga? Da bi mogli uopće opstati mi moramo imati nekog tko će raditi. Ako nemate to vlastitih ljudi, dakle vlastiti bazen, vi to morate probati realizirati na neki drugi način. Ja se dobro sjećam 2013. g. kad je Hrvatska ušla u EU, kad je bio jedan veliki sastanak na kojem je bila gđa. Angela Merkel i koja se okrenula prema delegaciji koja je bila iz Hrvatske i pitala je da li ste vi spremni za ono što će vam se desiti, a to je da ćemo vam kvalitetnu radnu snagu, bez obzira tko je, uzeti mi, Da li ste vi spremni nadoknaditi to. Naravno, mi smo kao što to uvijek znamo se pokazati puno spremniji, pametniji, organiziraniji nego što to stvarno jesmo, onako, klimnuli smo dosta pametno s glavama, a nismo, uopće nam nije bilo jasno do kraja o čemu ona govori, a ona govori da u trenutku kad ste ušli u EU, EU je postala otvorena za naše državljane, ali ne samo to. Ja sam davno išla, u nekom prošlom stoljeću i u nekoj državi u srednju školu i dobro se sjećam satova iz zemljopisa kad se govorilo o bijeloj kugi. Bijela kuga je bila iseljavanje pojedinih dijelova Hrvatske odnosno depopulacija tih pojedinih dijelova. Naravno da je to sada učestalo. Ne samo da imamo podatak da je prošle godine, neusporedivo manje rođenih u Hrvatskoj nego što je to bilo otkad vršimo evidenciju, nego vi imate i da je Europa i svijet za mlade ljude postalo njihovo normalno okruženje, njima nije nikakav problem da odu i da ne znam, rade u Ljubljani, da iz Ljubljane odu u Budimpeštu, da iz Budimpešte odu u Singapur, da iz Singapura odu u Australiju pa preko ne znam, Amerike se vrate u Skandinaviju. To im je najnormalniji način življenja. Ali, ono što se mi svojom politikom i svojom određenim stvarima trebamo voditi računa, a to je kako olakšati, odnosno kako osigurati da ono, onu potrebnu radnu snagu koju imamo dobijemo prvo iz bazena koji nam je u okruženju, a onda i sve dalje. Ja ću govoriti o, i tu nema nikakve bojazni i nema nikakve bojazni za nekog drugog, svatko tko želi raditi, tko se želi prekvalificirati može raditi u Hrvatskoj i nema tu bojazan da će njegovo radno mjesto uzeti netko drugi iz jednostavnog razloga što živimo u dobu u kojem je informacija dostupna isti trenutak. U pitanju koje sam postavila državnom tajniku sam govorila ono što čujem sa terena. Dakle, dođe, netko pokaže želju da radi kod nas, pritom se prijavio ne samo kod nas, kod poslodavca, prijavio se i kod nekog poslodavca koji je u Italiji i kod nekog koji je u Portugalu. Koji mu prvi odgovori, koji mu prvi riješi, on ide tamo. Tako da, kad naš poslodavac dođe da rješava uopće papire koje treba, ovaj je već počeo raditi u Portugalu. Ja ću govoriti o dvije nekakve, dvije grupacije posla. Jedno je graditeljstvo, drugo je turizam. Turizam je grana na koja je vrlo osjetljiva vremenskim uvjetima, nepogodama i svemu ostalom, no međutim, imali smo sreću, imamo sreću da, posljednje vrijeme to nije bilo tako da smo relativno stabilni u smislu nekakvih drugih stvari, da su neke druge destinacije zaista politički nestabilne i da svake godine, ne samo da bilježimo da je došlo turista nešto više, ono je puno važnije da oni puno više troše nego što su trošili prošlih godina. Ali, djelatnici u turizmu već jasno govore i to govore nekoliko godina, ja se sjećam primjera koji je bio pred 2, 3 godine, tražila se je, netko tko će čistiti hotelske sobe, dakle čistač/čistačica. Javilo se je 30 na oglas koji je bio, na razgovor je došlo troje ili tri, a za posao je bio zainteresiran nitko. Ima stvari koje ne možete riješiti drugačije nego možete riješiti jedino da vam, dakle, da vam radi čovjek. Još uvijek, vezano uz čišćenje, vezano uz pripremanje hrane, uz niz drugih stvari, dakle sve ono što im je djelatnost, djelatnost čini čovjek. Čini svojim radom. Prema tome, oni svi koji su u turizmu, oni su očajni. Taj svoj očaj iskazuju cijelo vrijeme. Nešto će im biti olakšano u trenutku kad nema kvota, ali bez obzira kvota realno više nema. Iz jednostavnog razloga, ja se dobro sjećam kad je kvota bila na godišnjoj razini 1000, dakle govorili smo o kvoti da smo godišnje omogućavali 1000 ljudima koji su bili državljani nekih drugih zemalja, da dođu kod nas raditi. To je prošlo vrijeme, gotovo, završeno, toga više neće biti. Druga djelatnost koju dobro pratim je djelatnost graditeljstva. Danas kad ugovarate, bez obzira kako ugovarate veliki ili mali posao, više se nitko ne usudi ugovoriti jer nije siguran tko će mu u ponedjeljak doći na posao. Hrvatska je bila poznata po kvalitetnim građevinskim radnicima, ne samo oni koji su niže kvalifikacije nego je bila poznata po kvalitetnim zidarima, po kvalitetnim armiračima, po kvalitetnim tesarima, po kvalitetnim keramičarima, danas vi kad nekoga trebate uopće da vam doma dođe postaviti pločice nađete se po priličnoj muci i kad, uopće ne pitate koliko više košta m2 postavljanja pločica, nedavno je jedna moja prijateljica koja nešto uređuje stan mene pitala. Ja sam rekla gledaj, ako trebaš otvorenu operaciju na srcu ili na mozgu to mogu nekoga pitati, ali ako trebaš keramičara koji će ti postaviti keramičke pločice nemoj mene pitati jer ja više uopće nisam sigurna koliko njih ima ili ih nema. Dakle, to je Hrvatska je imala tu tradiciju zaista kvalitetnih da tako kažem obrtničkih radova, bazičnih radova, završnih radova. Mi jednostavno to nemamo. Ovaj Zakon o strancima će olakšati dio što ćete dobiti dio radne snage da vam to obavlja, ali mi smo, trebamo se pitati i to je vezano apsolutno uz posve drugi resor koliko djece je upisalo srednje škole vezano uz te djelatnosti, koliko ih stimuliramo, koliko na tome inzistiramo, ali to je druga tema. Mi da još jedanput ponovim, mislimo da je ovaj zakon dobar odnosno imaju nekakve poboljšice koje treba napravit, a to ćete kroz rasprave čuti. Čini nam se da bi bilo puno bolje da ga što hitnije dobijemo u drugo čitanje i da stupi na snagu i da olakšamo život. E sad dolazi do onog dijela koji je procesni. Ako zakompliciramo cijeli proces koji završava dobivanjem dozvole na MUP-u i ako otežamo taj cijeli proces nećemo napraviti ništa važno. Ja, nije slučajno da sam pitala da li je uopće rađeno, koliko to dana treba, mi se svi nekako uzdamo u e-digitalizaciju, u e-građane, u e-procese, to je sve moguće ako su stvoreni niz preduvjeta.

Ono što je smisao, smisao kad vam dođe radnik da vam tu radi, da vi relativno brzo možete osigurati sve papire koji su vam potrebni da vam on sutra, prekosutra počne raditi jer ako to ne osiguramo on će otići. Ne jedanput se zaista, ne jedanput se desi dok sve poslodavac dođe tamo, stane u redu, sve osigura nema više tog čovjeka koji bi to radio. To je nešto što treba prevenirati i to je nešto što treba spriječiti. Ja pozivam da između prvog i drugog čitanja obavite još jedan razgovor sa udrugom poslodavaca i vidite što njih tišti u tom procesu danas odnosno kako bi vi to mogli napraviti da im olakšate život. Ja moram priznati da mi u GLAS-u apsolutno slušamo sve primjedbe koje jesu, slušamo i primjedbe i sindikata i poslodavaca, ali u državi u kojoj vi kad još imate kao kvotu zatvorenu, imate 73.000 stranaca koji vam radi jer nemate nikog tko će vam raditi od domaćeg stanovništva. To vam znači, u 2000, ako je to bilo 2019. to vam znači u 2020. 130, 140.000. Dakle, imate niz stvari koje im trebate osigurati da zaista se kod nas mladi ljudi i djeca školuju za zanimanja koja nam trebaju i koja su deficitarna i tu imate niz mjera kojim se potiče na to, ali jednako tako omogućiti poslodavcima da rade jer onaj koji radi, uplaćuje poreze, puni državni proračun i sve ostalo što je i osigurava da se opet netko dalje školuje, dakle to je zatvoreni krug.

Zahvaljujem. Izvolite. Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovane kolegice i kolega zastupnici, ovo je jedan vrlo važan prijedlog zakona, imamo zapravo novi zakon se predlaže nakon brojnih izmjena koji sadrži brojna i važna rješenja, a pogotovo ona rješenja koja se tiču zapravo tržišta rada. O tome su neki moji kolege govorile koji se do sada uglavnom provodio kroz tzv. kvotni sustav i godinama je stalno pitanje visine tih kvota u određenim djelatnostima, jesu li one realne, je li to zapravo lista želja poslodavaca ili stvarnog nedostatka domaće radne snage. Definitivno je odljev domaće radne snage stvorio problem, zapravo radne snage na domaćem tržištu i potrebno je pronaći novi rješenje. Ja bi htio reći nekoliko stvari koje sam uspio izdvojiti iz brojnih zanimljivih rješenja ovog zakona. Htio bih reći nešto što je meni važno i možda i mojim biračima. Definitivno ono što je važno da u zakonu ostane i da ne bude nepovoljnije u odnosu na važeće rješenje koje sadrži sadašnji zakon iz 2013., a odnosi se primjerice na stalni boravak koji se odobrava osobama koje imaju neprekidno privremeno odobren privremeni boravak, a u statusu izbjeglice i to najmanje 10 godina što dokazuju potvrdom nadležnog tijela ili odobrenje stalnog boravka državljaninu treće zemlje koji je imao prebivalište u RH na dan 8.10.'91., a koji je korisnik programa povratka, obnove ili stambenog zbrinjavanja što naravno opet dokazuje potvrdom nadležnog tijela. Dakle, ono što želim istaknuti da je nama jako važno da postojeće zakonsko rješenje ostane nepromijenjeno odnosno da ne bude nepovoljnije u odnosu na važeće jer primjerice tih ljudi pogotovo koji čekaju obnovu njih nema više jako puno. Nažalost, proces obnove obiteljskih kuća koje su ratom stradale još uvijek traje i još uvijek nisu riješeni svi zahtjevi i još uvijek traju upravni postupci i žalbeni postupci i čeka se na terenu se čekaju građevinski radovi da bi se kuća obnovila. Dakle ti ljudi nisu krivi što je država spora u rješavanju njihovih zahtjeva, što čekaju 10, 15 godina da se zahtjev riješi i da se kuća obnovi. I onda ne možemo zbog sporosti države ih dodatno primjerice kažnjavati ili otežavati im njihov status. To što sam rekao za obnovu isto vrijedi i za primjerice stambeno zbrinjavanje, pogotovo kada govorimo o stambenom zbrinjavanju bivših nositelja stanarskih prava koji čekaju također po 10, 15 godina rješavanje svog zahtjeva, pa kada je zahtjev i pozitivno riješen onda čekaju dodjelu državnog stana, onda su na čekanju po 3,4,5 godina sa rješenjem kada će dobiti državni stan u najam. Dakle, ta kategorija ljudi mora ostati zaštićena. Ovaj prijedlog zakona predviđa jedno rješenje koje možda nije najsretnije kao što nije ni najsretnije rješenje o važećem zakonu, a odnosi se dakle ovaj nacrt zakona predlaže ukidanje na neki način prava žalbe koji je ustavna kategorija za brojna rješenja koja se donose u upravnim postupcima koja vode prvostupanjska tijela MUP-a.

MUP ima to povjerenstvo koje je zapravo izmišljeno drugostupanjsko tijelo i nije pravo žalbeno tijelo i ne možemo ga ni smatrati po Zakonu o upravnom postupku javnim pravnim tijelom i stoga važeće zakonsko rješenje nije dobro da se rješava po žalbi na takav način jer nemamo zapravo osigurano valjano drugostupanjsko rješavanje. Ovdje bi mogli reći da isto tijelo rješava i u prvom stupnju i po žalbi. Ovaj zakon odnosno nacrt prijedloga predlaže da se to ukine i upućuje odmah na upravni spor, da se ide u postupak pred Upravnim sudom. Ne možemo reći da je to najsretnije rješenje, iako je zakonito po meni za razliku od ovog prvog jer upravni sporovi i postupci pred Upravnim sudom traju predugo. Bilo bi dobro da imamo nekakvu analizu u obrazloženju zakona koliko je žalbi u žalbenom postupku, koliki je vremenski period rješavanja tih žalbi i da vidimo koja je brzina rješavanja pred Upravnim sudovima. Bilo bi dobro iz tog razloga da na temelju takve analize odlučujemo da li ćemo ukidati pravo žalbe u brojnim postupcima i da se ide odmah na upravni spor ili pronaći neko drugo rješenje kojim bi osigurali pravo žalbe svakoj stranci u upravnom postupku. Ono što bih još želio reći vezano je za sam zakon, a manjkavost tih rješenja se pokazala i u dosadašnjoj praksi, odnosi se na provođenje sigurnosne provjere za državljane trećih zemalja, dakle kada se provede sigurnosna provjera pa se odluči da ta osoba predstavlja opasnost za nacionalnu sigurnost i onda se ta osoba protjeruje u samom rješenju uvijek stoji da ta osoba ugrožava nacionalnu sigurnost da je opasna po nacionalnu sigurnosti. I u praksi je to često sporno, zapravo nije sporno pravo države da se zaštiti, to ne možemo osporiti ni u jednoj državi, nije sporno ni da služba provodi sigurnosne provjere samo je ono što moramo pokušati ugraditi u zakon i u praksu da ta ocjena i odluka ne bude arbitrarna nego da bude podložna sudskom preispitivanju, da osoba bude upozorena u postupku koji su razlozi zbog čega je ta osoba proglašena opasnom za nacionalnu sigurnost i da na taj način na kvalitetan način može se žaliti. I obrazloženje ne može biti samo jedna rečenica da je ta osoba opasna za nacionalnu sigurnost i da se protjeruje, dakle ta osoba mora znati iz kojih razloga je ona je donesena takva ocjena i zašto je država na takav način postupila kako bi mogla uložiti žalbu i kako bi žalbeno tijelo ako ga bude u konačnici su mogao preispitati takvu vrstu postupanja i službe koja provodi sigurnosnu ocjenu, a i MUP-a koji prihvaća to mišljenje sigurnosne službe i potpisuje, dakle stoji 100% iznad takve ocjene dakle trebamo omogućiti kvalitetnu pravnu zaštitu samo iz tog razloga kako bi osigurali na kraju i sudsko preispitivanje da ne dođe do situacije da služba može arbitrarno odlučivati tko je opasan, a tko nije. Htio bih nešto reći i o jednom rješenju koje je mogli bi reći problematično, a tiče se bar je tako bilo u prijedlogu da prijevoznici traže od putnika na uvid navedene isprave, to treba detaljnije i osjetljivije po meni pristupiti toj stvari jer činjenica je da prijevoznici nemaju javne ovlasti da bilo koga pitaju javne isprave. Netko može i odbiti javnu ispravu, na koji način će se utvrditi valjanost takvih isprava. Dakle puno se više pitanja tu otvara nego što ih zatvaramo i po meni na niti jedan način ne pomažemo državi da na neki način unaprijed otkrije nekoga tko nema valjane isprave i tko se ne znam želi prošvercati bez papira, a dovodimo u nezgodnu poziciju prijevoznike koji kažem niti su obučeni, niti imaju alate, a u konačnici kada bi to bilo u praksi moglo bi doći do neugodnih situacija gdje bi se moglo govoriti i o rasnoj profilaciji procjenjivanju nekoga na temelju izgleda da je sumnjiv da ima papire ili nema papire. Sličnu takvu praksu sam vidio u SAD-u kada sam bio prije desetak godina i kažem to može biti vrlo, vrlo neugodno. Osim toga rekao bih da bi čl. 57. koji se odnosi u dijelu na životno partnerstvo trebalo spojiti sa dakle životno partnerstvo bi trebalo na neki način brisati odnosno spojiti sa mogućnosti spajanja obitelji jer Zakon o životnom partnerstvu je organski zakon i stoga bi pravljenje diferencijacije moglo dovesti u diskriminaciju sve one koji jesu u obiteljskoj zajednici sa osobom životnog partnerstva jer Zakon o životnom partnerstvu definira životno partnerstvo kao zajednicu obiteljskog života i na taj način bi uskladili prijedlog zakona sa Zakonom o životnom partnerstvu, a ne bi kršili Zakon o ravnopravnosti spolova i ne bi kršili Zakon o suzbijanju diskriminacije, na neki način bi i pojačali svijest službenika o tome da je životno partnerstvo stvarno zajednica obiteljskog života istog spola. Na kraju, svakako bi pozdravio povoljnije stjecanje stalnog boravka za članove obitelji hrvatskog državljanina na način da ne trebaju ispunjavati uvjet od pet godina zakonitog boravka već četiri godine, mislim da bi to trebalo spustiti i na manje. I pozdravljam svakako rješenje da te osobe ne moraju dokazivati sredstva za uzdržavanje niti polagati ispit iz poznavanja hrvatskog jezika i latiničnog pisma jer jednostavno pretpostavka je ako je neko u braku sa hrvatskim državljaninom pa čak ako je i u lažnom braku prije ili poslije će se otkriti to. Ali osobe koje su u braku sa hrvatskim državljaninom pretpostavka da iskreno žele živjeti u RH, živjeti u obiteljskoj zajednici i da su se tu opredijelili za život i na neki način treba im olakšati život ne samo tim osobama nego cijeloj obitelji i njihovim supružnicima koji su hrvatski državljani, a i djeci koja su najvjerojatnije hrvatski državljani. Zahvaljujem. Prelazimo na sljedeću raspravu u ime Kluba zastupnika MOST-a nezavisnih lista poštovana kolegica Ines Strenja. Izvolite. Bitan je ovo zakon, bitan je u trenutku u kom dolazi zato što se pokušava spasiti što se spasiti da. Čitamo koliko naši ugostitelji već sada bjesomučno traže radnu snagu, svjesni smo koliko naša brodogradilišta, naša ono još preostalo tvornica industrijskih pogona traži radnike, kvalificirane radnike i ovim zakonom pokušavamo na taj način regulirati te radne dozvole. Ali zapravo sve ono o čemu nismo razmišljali sad nam dolazi na naplatu, vi koji ste zapravo bili u vlasti jedni i drugi i nakon 300.000 onih koji su morali otići iz ove zemlje tražeći svoj posao sada ćemo pokušavati na bilo koji način uvesti one koji će održati tu našu zemlju i pokriti radna mjesta koja su potrebna. O tome je već sve rečeno i moji prethodnici, a ja ću ponovno o jednoj temi o kojoj mislim da isto tako treba progovoriti, a koju ovaj zakon sada dotiče, mada je prvenstveno kao što je rečeno bio namijenjen olakšavanjem zapošljavanja i uvozom radne snage. Dakle, ostvarivanje prava djece stranih državljana koja su se zatekla u RH bez pratnje svojih roditelja ili drugih osoba koji su po zakonu dužne skrbiti o njima to su djeca bez pratnje. Nakon izbjegličkog vala 2015. godine broj djece bez pratnje bio se znatno povećao pa ih je bilo i više od 200-njak u jednom trenutku i preko 300 u Hrvatskoj 2016., da bi spao otprilike ispod 100 sada svake godine i unatoč svemu problemi su se i dalje, problemi su i dalje ostali neriješeni, dakle nisu stvoreni preduvjeti za odgovarajući prihvat i pružanje pomoći ovoj izuzetno ranjivoj skupini djece. Postupanje prema djetetu temelji se na 4 ključna načela Konvencije o pravima djeteta. Zaštita dobrobiti djeteta, zaštita od svih oblika diskriminacije, pravo na život, sigurnost i razvoj i pravo na sudjelovanje i slobodno izražavanje vlastitog mišljenja. Raznim nemirima, ratnim sukobima i prilikom bijega djeca su izložena velikom riziku da budu odvojena od obitelji i osoba koja o njima skrbe. Dakle, djeca bez pratnje, tako se navode i kao maloljetnici bez pratnje su djevojčice i dječaci mlađi od 18.g. koji su odvojeni od oba svoja roditelja i o kojima ne skrbe odrasle osobe koje su po zakonu ili po običaju odgovorne za njih. To su također i djeca koja se nalaze u pratnji članova obitelji, ali su odvojena od oba roditelja ili osobe, osobe koja je sukladno zakonu i običaju trebala brinuti o tom djetetu. Djeca odvojena od roditelja suočena su s rizicima, kao i djeca bez pratnje i njihova zaštita također zahtjeva najveću i neodgodivu pažnju. Djevojčice i dječaci koji su bez pratnje i odvojeni su od roditelja imaju pravo na međunarodnu zaštitu. Njima često treba hitna zaštita i pomoć, sva djeca imaju jednake potrebe, ali pojedine skupine djece mogu imati veću potrebu za zaštitom. Ovo uključuje djecu bez pratnje i djecu odvojene od roditelja, djecu žrtve trgovanja ljudima i žrtve seksualnog zlostavljanja, djecu koja su preživjela nasilje, posebice seksualno nasilje, te nasilje koje je zasnovano na spolu, djecu koja su uključena ili su bila uključena u naoružane grupe, djecu u pritvoru, djecu koja su socijalno diskriminirana, djecu koja imaju mentalne ili fizičke poteškoće. Kao što sam vam rekla, znači službeno se smatra da je dosada djeca koja su upisana da su ušla na teritorij Europe da ih je nestalo službeno više od 10 000, a da je to samo vrh ledenog brijega, taj broj je sada između 20 do 30 000 djece koja su nestala na teritoriju jednog kontinenta kao što je Europa. Prema UN-u, dakle UNHCR i UNICEF jasni su ciljevi, a to je spriječiti djecu, spriječiti odvajanje djece od roditelja ili osobe koja o njima skrbi kako god je to moguće i kad je moguće identificirat i registrirat djevojčice i dječake bez pratnje i djevojčice i dječake odvojene od roditelje, tražiti obitelji, spajati djecu s njihovom obitelji što je prije moguće i ako je to u najboljem interesu djeteta, osigurat da djeca dobiju potrebnu zaštitu i skrb uvažavajući posebne potrebe svakog djeteta s obzirom na spol i podrijetlo, kao i sveukupni cilj pronalaženje trajnog rješenja. Protokol o postupanju prema djeci bez pratnje je dobar, usvojen je od 2018.g., a prema njemu o postupanju prema djeci bez pratnje uključena su sva tijela državne uprave i jedinice lokalne i područne regionalne samouprave, tijela javne vlasti, javne ustanove, međunarodne organizacije, organizacije civilnog društva uključujući u suradnju i vjerskih organizacija organizatorima humanitarnih akcija. Dakle, dolazim do onoga što je trebalo regulirati ovim zakonom. O tome sam govorila u više navrata, smještamo ih u popravne domove, u dječje domove za djecu sa poremećajima u ponašanju što je apsolutno neadekvatno i to je nešto što je i dalje prisutno u RH. Dakle, govorit ću o zakonu koji je barem što se tiče djece bez pratnje ili maloljetnika nije uspio postići cilj, a to je zaštititi djecu temeljem Konvencije o pravima djeteta. Dakle, vrlo jasne su bile primjedbe i pučke pravobraniteljice i pravobraniteljice za djecu koje su vam točno navele koji članci su u pitanju i koliko je neulaženje u bit problema doveo do ozbiljnog, mogućnosti ozbiljnog kršenja dječjih prava. Npr. čl. 221. st. 2. propisuje se da se maloljetni državljanin treće zemlje bez pratnje i maloljetni državljanin treće zemlje u pratnji članova njegove obitelji mogu smjestit u centar samo ako prisilno udaljenje nije moguće osigurat na drugi način i na najkraće potrebno vrijeme u centar. Dakle, takvo lišavanje slobode djece bez pratnje i djece s obiteljima treba zakonski zabraniti i osigurat njegovo ukidanje u praksi, te da, jer je takvim ranjivim skupinama potrebno osigurati alternativni smještaj otvorenog tipa, a razlog detencije obitelji s djecom ne smije biti nepostojanje otvorenih centara. Dakle, takav smještaj predstavlja lišenje slobode odnosno detenciju. Odbor za zaštitu prava svih radnika migranata i članova njihovih obitelji i Odbor za prava djeteta UN-a o obvezama država u svezi sa ljudskim pravima djece u kontekstu međunarodne migracije u zemljama podrijetla, tranzita, odredišta i povratka koji u odjeljku pravo na slobodu navodi kako se djeca nikada ne smiju zadržavati zbog razloga koji su povezani s njihovim migracijskim statusom ili migracijskim statusom njihovih roditelja s obzirom na to da svako lišavanje slobode može imat za posljedicu na fizičko i mentalno zdravlje djece i njihov razvoj, te da države moraju donosit rješenja za ostvarivanje najboljeg interesa djeteta kojima se djeci omogućuje da ostanu s članovima svojih obitelji ili skrbnicima na mjestu koje nije detencija nego je smještaj u zajednici dok se rješava njihov migrantski status prije povratka. Smještaj djece bez pratnje neophodno je realizirati u ustanovi socijalne skrbi, te primjenjivati pravila smještaja djece odvojene od odraslih osoba, odvojeno od odraslih osoba. Smještaj djece bez pratnje u centar podrazumijeva boravak djece u takvim ustanovama zajedno sa odraslim osobama, a to znači izlaganje djeteta bez pratnje brojnim rizicima na koje između ostalog upozorava i Lanzarot odbor u specijalnom izvješću o zaštiti djece pogođene izbjegličkom krizom od seksualnog iskorištavanja i seksualnog zlostavljanja. Nadalje, odredbom čl. 186. propisuje se donošenje rješenje o povratku. Nadležnost i postupak u kojem se odlučuje o povratku djeteta bez pratnje trebalo je jasnije propisat u ovom vašem zakonu na način da to bude poseban ispitni postupak u kojem će se uzeti izjava djeteta, njegovog skrbnika i sagledat mišljenje centra za socijalnu skrb, te provesti i druge nužne radnje, a sve kako bi se na taj način utvrdio najbolji interes djeteta u svakom konkretnom slučaju. Time bi se osigurala zaštita djeteta sukladno odredbi čl. 10. Direktive 2008/115 EZ prema kojoj se prije izdavanja odluke o vraćanju u pogledu maloljetnika bez pratnje dodjeljuje pomoć odgovarajućih tijela koja nisu tijela koja izvršavaju prisilno vraćanje, uzimajući u obzir najbolji interes djeteta te se prije udaljavanja maloljetnika bez pratnje s državnog područja države članice tijela te države članice uvjeravaju da će on ili ona zbilja biti vraćeni članu njegove ili njezine obitelji, imenovanom skrbniku ili odgovarajućoj prihvatnoj ustanovi u državi povratka. Dakle, to dijete se mora sigurno i vratiti. Važno je osigurati da se odluke o pravnom statusu maloljetnika bez pratnje uvijek temelje na pojedinačnoj procjeni njihovih najboljih interesa. Pri toj bi se procjeni sustavno trebalo uzimati u obzir je li vraćanje maloljetnika bez pratnje u zemlju podrijetla i spajanje s njegovom obitelji u njegovom najboljem interesu te osigurati da procjenu najboljeg interesa djeteta sustavno provode nadležna tijela na temelju multidisciplinarnog pristupa, da maloljetnik bez pratnje bude saslušan i da je u tome na primjeren način uključen skrbnik koji je određen. Odredbom nadalje, odredbom čl. 193 propisuje se donošenje rješenja o protjerivanju za maloljetnika, međutim, propušteno je propisati posebni ispitni postupak kada se odlučuje o protjerivanju djeteta, ali i osobe koja o djetetu skrbi, a sve kako bi se kroz takav postupak utvrdio najbolji interes djeteta. Stoga je potrebno uvrstiti provođenje posebnog ispitnog postupka, koji, kad se odlučuje o protjerivanju djeteta i osobe koja skrbi o djetetu. Nadalje, odredbom čl. 198. propisujete opseg i uvjete korištenja besplatne pravne pomoći. Zapamtite, djeca su posebno ranjiva kategorija. Dakle, radi zaštite ljudskih prava djece, a posebice kada su u postupci se vode u odnosu na djecu ili prema osobama koje skrbe o djeci, pravnu pomoć nužno je osigurati već u prvostupanjskom postupku, a ne tek u upravnom sporu. I konačno, odrednom čl. 155. propisano je da protiv rješenja o ukidanju dugotrajnog boravišta nije dopuštena žalba nego se može pokrenuti upravni spor. Neprihvatljivo. Smatram da je trebalo predvidjeti iznimku ove odredbe u odnosu na djecu. Djeca zahtijevaju posebnu zaštitu te su tijela javne ovlasti u obvezi postupati u skladu s njihovim najboljim interesom. S obzirom da izvršnost odluke o ukidanju dugotrajnog boravišta može direktno utjecati na realizaciju najboljeg interesa djeteta, držim da je u odnosu na njih potrebno predvidjeti iznimku te omogućiti djeci pravo na žalbu koja odgađa izvršenje te odluke. Dakle, cijeli niz vrlo jasnih primjedbi ste imali. Od obje pravobraniteljice koje su potpuno jasne i koje je trebalo u ovaj zakon svakako uključiti, bez obzira što s njim, kao što ste rekli, prvenstveno rješavate nedostatak radne snage nakon što nam je 300 tisuća ljudi otišlo iz ove zemlje, ali kad već ulazite, mijenjate i članke koje se tiču djece, molim vas, do drugog čitanja da taj dio sjednete i vidite na koji način učiniti ovaj zakon humanim, zakon koji će činiti sve da djeca bez pratnje i djeca koja se nađu u tim sporovima, ima posebno još primjedba od tome, o stjecanju državljanstva naše djece, isto tako, ima isto spornih situacija, dakle da to sve bude u najboljem interesu djeteta jer to je jedina naša obveza koju mi u ovom trenutku imamo.

Poštovani kolega Saša Đujić, nije nazočan. Poštovani kolega Goran Beus Richembergh. U nekoliko navrata kad se raspravljalo o izmjenama i dopunama ovoga zakona, snažno smo poručivali da koncept zatvorenoga društva kojega je promovirao dosadašnji Zakon o strancima, naprosto nije održiv. On je diskriminatoran, on je, ne samo šovinistički nego i, imao je vrlo, vrlo snažne elemente ksenofobije. Nismo mi tu jedini. Ima i drugih europskih zemalja koje su se pokrile kantom po glavi, misleći da se svijet oko njih može mijenjati, ali oni neće. Kad smo to govorili, anticipirali smo promjene koje su se dogodile, ne samo na tržištu rada nego i u demografskoj slici RH. Hrvatska je, rekao bih, više od 150 godina emitivno, emitivno društvo koje šalje svoje građane, svoje državljane u emigraciju ili u svijet, ali moramo biti svjesni da je Hrvatska punih 300 godina bila vrlo snažno, ukupno gledajući, područje selidbi i da je gotovo svaki drugi građanin RH potekao iz obitelji koje su se ovdje doselile u zadnjih 200 godina. Dakle, kad je već to tako i kad je zapravo suvremena Hrvatska, politička nacija sazdana od doseljenika, zašto se zatvarati u 21. st. i ne vidjeti te strašne probleme koje imamo u demografskom pustošenju gotovo polovice našega teritorija. Dakle, oni koji su pisali i ovaj zakon, po mom sudu trebali bi najprije mjesec dana provesti u nekim od slavonskih, banijskih ili ličkih sela u kojima je nekad cvjetao život, u kojima je nekad cvjetala poljoprivreda. Ja ću spomenuti samo da je recimo, najveći poljoprivredno-industrijski kompleks na Baniji imao svojevremeno, samo na području Sisačko-moslavačke županije 6 tisuća kooperanata, ukupno 9 tisuća. 6 tisuća obitelji, na Baniji je živjelo od poljoprivrede, konkretno od stočarstva sa snažnim zaleđem u industriji. Te industrije više nema. Ti su krajevi potpuno pobijelili. A mi se ponašamo kao da smo zemlja prenapučena i kao da nam smetaju, oni koji bi, zamislite čuda da i takvi postoje, htjeli doći živjeti s nama. I eto događa se prijedlog jednog novog zakona koji da se razumijemo nije bitno, bitno drugačiji od onoga prije, on u nekim detaljima donosi liberalizaciju i mi to pozdravljamo, ali opet primjećujemo neke diskriminacijske elemente za koje ne znamo zašto ovdje stoje. Recimo pod egidom hrvatskoga, kako to kaže ovdje, pripadnici hrvatskoga naroda, to vam je jedna floskula koja može trpiti puno, puno toga zato što je pripadnost nekome narodu u etničkom smislu osobna stvar svakoga građanina i svako ima pravo izjasniti se u etničkom smislu kako god hoće. I dobro je, ja mislim da je dobro da još uvijek postoji nekoliko milijuna ljudi u svijetu koji će reći da su etnički Hrvati bez obzira što su državljani drugih zemalja jer očito postoji neka vrsta ponosa prema tom etničkom porijeklu. Ali njima ovdje dajemo jednu apsolutnu prednost koja nema nikakvoga smisla u odnosu na druge kategorije koje smo ovdje limitirali. Npr. nečiji je pradjed rođen na Braču, a djed i otac su mu rođeni u Čileu i on je rođen u Čileu dakle treća je generacija rođenih u inozemstvu, ali dovoljno da kaže da je pripadnih hrvatskoga naroda i ima apsolutno prioritet po ovome da može bez ikakvih administrativnih uvjeta zapravo se trajno naseliti. A netko tko je rođen u RH tko nije stekao državljanstvo jer mu administracija to nije dozvola to pravo nema. Zašto ne bismo ovdje u ovome zakonu ugradili odredbu koja tu relaksaciju prepoznaje prema svima onima koji su rođeni u RH ili kojima je jedan ili oba roditelja rođeno u RH. Znam za slučaj čovjeka kojemu su oba roditelja rođena u Hrvatskoj, stjecajem ratnih okolnosti on je rođen u inozemstvu, jednog je roditelja u ratu izgubio, drugi roditelj živi dalje u inozemstvu, on želi živjeti u Hrvatskoj, a ne može. Znam za slučaj dvojice braće koji su rođeni u Hrvatskoj, kojima je otac ubijen za vrijeme Domovinskog rata i čija je majka odvela svoju djecu u inozemstvo k rodbini jer je tamo bilo lakše živjeti, ali samo zato što su Srbi kasnije nikad nisu mogli dobiti hrvatsko državljanstvo bez obzira na tu svoju tešku sudbinu, a htjeli su, htjeli su živjeti u Hrvatskoj u kojoj su rođeni i u kojoj su čak i u školu krenuli. Ne vidim razloga zašto bismo dizali te zidove i prepreke prema ljudima koji žele živjeti u RH, to je prvi i osnovni kriterij. Naravno treba staviti kriterije koji sprečavaju trgovinu ljudima, transfer kriminala preko granice, pranje novca ili nešto slično, ali ako netko želi živjeti s nama ajmo mu to omogućiti u okolnostima u kojima rapidno padamo prema 3 milijuna. Sve demografske pretpostavke govore da će RH za dvadesetak godina imat manje od 3 milijuna stanovnika. Tko će živjet, tko će radit, tko će hranit generaciju koja sada stasa? Tko će održavati pogon same države? Pa ne mislimo valjda da će država propasti i umrijeti, odumrijeti, da je neće trebat financirat? Ja vjerujem da će postojati na korist onima koji će ovdje živjeti. Ali neka ta ljubav, neka želja da se ovdje živi bude ključni kriterij u takvim okolnostima u kojima živimo i sad. Druga bi bila stvar da smo prenapučeni i da smo iscrpili sve resurse koje imamo. Što se tiče pak ove relaksacije prema stranoj radnoj snazi, nekoliko puta smo još lani rekli pozivamo Vladu da ukine kvote, hvala Bogu to se događa, ali zašto odgađate liberalizaciju uvjeta? Umrijet će nam ono malo što je živo od onih koji trebaju. Vi znate da cijeli sektori trenutno vape za rednom snagom i prolazi vlak. Prošloga ljeta objavljena je služena informacija da Savezna Republika Njemačka ovoga časa treba 50.000 vozača kamiona s procjenom da će u roku od četiri godine ta brojka narasti na 150.000. Šta mislite tko će voziti kamione u Hrvatskoj? Niko, otići će tamo. Ako ovog časa trebaju 50.000 onda možete misliti šta je u drugim sektorima. Oni će rado usisati našu radnu snagu. Nemojmo čekati godinu dana. Zašto idemo na tu primjenu tek u 2021., skratite to maksimalno, pustiti od 1.6. ovaj zakon u pogon, vratite se što je prije moguće u drugo čitanje i dajte da zakon stupi na snagu što je prije moguće. I nemojte ići na komplicirane podzakonske akte, nemojte zagorčavat živote poduzetnicima nego budimo svi sretni da mogu naći nekoga tko će raditi. skratimo im muke i omogućimo im da stvaraju novu vrijednost jer iz te nove vrijednosti idu i naše plaće, ako niste znali, ako oni ne budu radili mi nećemo imat što jest, a onda ćemo kao gladni vjerojatno biti živčaniji pa ćemo donositi još gore zakone od onih koji nam se predlažu.

Izvolite. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. U8važeni zastupnike Richembergh. Sama činjenica da je u 2018. godini u Hrvatskoj bilo 43.000 državljana trećih zemalja koje je imalo važeći boravak, a da se taj broj u '19. povećao na 62.000 znači preko 30% govori da su u Hrvatsku dobrodošli i stranci i da je Hrvatska za njih, da tako kažem, atraktivna. Pa zašto bi se onda mi odricali naših sunarodnjaka u svijetu kojih ima 3 milijuna od kojih samo jedan manji dio ima hrvatsko državljanstvo. Ali imamo primjera zemalja kao što je Španjolska koja svakog svog sunarodnjaka bez obzira da li imao državljanstvo ili ne, koji se zove Ramos, Gonzales, Fernandez automatski prima španjolsko državljanstvo, dakle uvažavajući činjenicu da su velike doprinose našem sportu, našoj kulturi dali naši potomci naših sunarodnjaka 3. i 4. generacije ja ne vidim nijednog razloga kao rezerve prema ovom dijelu hrvatskog nacionalnog korpusa. Ja nemam apsolutno nikakve rezerve prema tome nego predlažem da takvu vrstu relaksacije otvorimo i prema svima koji su rođeni u RH ili čiji su roditelji rođeni u RH, dakle da ne stvaramo više kategorija. A što se tiče ovog odnose, dakle to da je bilo prošle godine 73.000 stranca u Hrvatskoj, pa to je ako mene pitate sramota. Znate u jednom Pragu živi 250.000 stranca, a u cijeloj Hrvatskoj 73, a mi smo država u kojoj treba jako puno raditi, dakle nismo bog zna šta avancirali. Državi ovakvoga kapaciteta i ovakvih potreba ovog časa treba 200.000 stranaca i to u čitavom nizu sektora, ne samo obrtničkih, ne samo u turizmu nego u čitavom nizu drugih. Pitajte recimo Matu Rimca iz koliko zemalja radi ljudi kod njega pa ćete vidjeti zapravo što je formula uspjeha. Sljedeća replika poštovani kolega Željko Raguž. Kolega Richembergh vi ste govorili o diskriminaciji u okviru ovoga zakona, a ne stoji taj vaš navod iz razloga što je upravo i profesura donošenja Zakona o hrvatskom državljanstvu kada su usvojeni amandmani na inicijativu Odbora za Hrvate izvan RH pokazala da ne postoji diskriminacija već naprotiv da Hrvati izvan RH podupiru i potrebu odnosa prema građanima RH koji nisu Hrvati, kako ste sami kazali čiji je jedan roditelj državljanin RH. Dakle, nema osnova za taj vaš navod jer je upravo realizirano u Zakonu o hrvatskom državljanstvu. A status Hrvata bez hrvatskog državljanstva je definira prvi put u Zakonu o odnosima prema Hrvatima izvan RH i on je samo preciznije definiran u ovome Zakonu o strancima. Kolega Raguž to je dobro, ali pazite to se sve dogodilo 2018., 2019. godine dakle nakon silnih godina iscrpljivanja u nekim modelima koji su bili vrlo, vrlo zatvoreni, rekao bih ksenofobni. Međutim praksa još u vijek pokazuje neovisno o tome da smo relaksirali Zakon o hrvatskom državljanstvu, da se u slučajevima koje sam spomenuo još uvijek postoji diskrecijsko pravo odbijanja, a bez stvarnog obrazloženja i onda se može samo iščitavati što iza toga stoji. To nije dobro. Vi znate da gdje god postoji diskrecijsko pravo postoji mogućnost i zlouporabe, ja to ne bih volio. Ja bih puno više volio recimo da na tragu ovoga što vi govorite bi recimo više ljudi iz hrvatske dijaspore došlo živjeti u Hrvatsku. To su ljudi koji žive u demokratskim sustavima i sigurno bi donijeli jednu demokratsku kulturu, ali mi nemamo više snage iscrpljivati BiH, mi nju iscrpljujemo već nekoliko stotina godina, to će se vjerojatno nastaviti, ali ne u nekim bog zna kakvim brojkama, tamo više prostora za tu vrstu demografskog popunjavanja i nema. Sljedeća rasprava poštovani kolega Miro Bulj. Izvolite. Iseljavanjem iz RH, poglavito posljednjih godina ali moramo se vratiti i nekoliko desetaka godina unazad ili kroz stoljeća i prošlo stoljeće ljudi su iseljavali s ovih područja, ali očito je u posljednje vrijeme radni potencijal je otišao u treće zemlje, loše politike koje su se provodile prema ljudima koji su tribali živjeti i raditi na ovome području su otišli. Evo kao što je rekao tajnik na početku, 2016. se je počelo sa nekoliko tisuća stranih radnika, nekoliko tisuća koji su došli u Hrvatsku, a sada se to prelazi brzo i broju 100.000 što znači da je RH do sada ovim zakonima tj. poglavito je povećano prošle godine tj. evo ja sam rekao maloprije i u replici da je 2019. godini, prošloj godini do 8. mjeseca samo iz Srbije došlo 11.000 radnika, državljana Srbije, a državljana BiH 22.000 do polovice 8. mjeseca, tako da je Hrvatska sada ovom liberalizacijom tj. sada kada smo iselili ljude iz Hrvatske Hrvate u treće zemlje kao jedan ogroman potencijal koji je bio, nažalost opet ponavljam lošim politikama i nefunkcioniranjem sustava koji je omalovažavao sve te ljude i naravno i ustrojstvo RH vidljivo je da ustrojem RH tj. regionalno gledajući po županijama vidjet ćemo da je ona izjava Andreja Plenkovića na noć kada je Kolinda Grabar Kitarović izgubila da je u biti i on sam priznao ono što je cijelo vrijeme demantirao da nisu dobili dovoljno glasova u županijama gdje su uredno pobjeđivali, a da je razlog što su ljudi iselili. Imamo ovim zakonom potpunu liberalizaciju tj. doslovno liberalizaciju otvaranje bez ikakvih ograničenja i kriterija da svi mogu doći raditi u RH. Ja bi bio najsretniji kada bi svi oni koji su otišli u RH u treće zemlje da im omogućimo da se vrate amo od najkvalitetnijih liječnika, profesora svih onih ljudi koji su otišli zidara, tokara, varioca oni koji su bili u brodogradnji da ih je vratiti. Činjenica je da je ogroman potencijal, evo spomenut je Mate Rimac koji je inače porijeklom moj susjedne općine iz Livna iz BiH pokazao da na tim područjima ima kvalitetnih ljudi koji mogu razviti, on je se naravno čovjek koji je u poslu i koji je razvio jedan veliki posao, ali je vidljivo da je na području BiH gdje je bio ogroman potencijal, gdje je živjelo hrvatsko stanovništvo i Dalmatinska zagora koja je bila izvor potencijala. Znači govorimo o Zaleđu Priobalja uz Hercegovinu i naravno i dio gdje žive Hrvati u BiH da je bio ogroman potencijal naseljavanja ovih naših područja dugi niz godina tj. desetljećima i stoljećima. Međutim, kad govorimo o uvozu radne snage, mi trebamo uvijek gledati uzrok. Dovedeni smo u situaciju politike 60-ih godina prošlog stoljeća Jugoslavije, gdje se ciljano šalju ljudi u treće zemlje da bi preko doznaka slali novac i to ponavljam iz dana u dan i ponavljat ću. 6, 18 milijardi kuna godišnje, dolazi nam od naših građana koje smo mi iselili, što vidimo, znači u po podacima koji su u HNB-u.

Ali 18 milijardi kuna je znači od naših ljudi koji su iseljeni lošim politikama i sada imamo bumerang koji nam se vraća. Najgora moguća politika je politika iseljavanja, ciljana, planska. Ja ne vidim kako može iz Hrvatske toliko stanovnika odjedanput otići, ako nije ciljana i planska. I što sad? Naši poljoprivrednici rade i u Irskoj ili u nekim drugim državama, dok naša polja leže bez navodnjavanja, a imamo taj resurs, imamo polja, imamo vodu čistu, pitku koja bi mogla navodnjavati, od koje bi se moglo i na tim se poljima moglo stvarati dodatna vrijednost, ali nema naroda. Nema naroda, tu su kolege iz Hercegovine, predsjednik Hrvata iz BiH, s toga područja. Nema naroda, nema ljudi. U mojoj Zagori, nema, prazno, odnos prema našim dobrima, prema potencijalu, prema onome što imamo, evo, nabrojat ćemo samo polja, poljoprivredno zemljište, mi nemamo sustave navodnjavanja gdje rijeke prolaze, ja uvijek spomenem svoje Sinjsko polje, ali tako i na drugim poljima, tako i u Imotskoj krajini, tako je u Slavoniji, tako je svagdje. I naravno da su to uzrok loše politike. I što sad? Sad nam triba svega. Prije smo se hvalili sa brodogradnjom, danas su naši najjači ljudi koji su bili u brodogradnji otišli u 3. zemlje i proizvode brodove, od inženjera, od varioca do inženjera projektanata. Sad ćemo morati, imali smo kvalitetnu, tvrtke koje su radile u graditeljstvu, velike projekte, projekte komplicirane, a sad ćemo morati uvoziti, od zidara, ne Slobodnih zidara u ovih, masona, nego od ljudi koji se bave, zidara, tesara i tih, te uvozimo u državna odvjetništva, u Sabor, u Vladu, te ove, ove, ove, Slobodne zidare, masone, ti su potrebni da ojačaju sustav tako da ne rade u interesu Hrvatske i da se iseli Hrvatska, oni su bitni sami sebi kao grupacija.

Ali činjenica da u ovome trenutku mi nemamo taj potencijal ljudi da ih vratimo, naše ljude, i veliki je potencijal naša dijaspora. Dijaspora je ogroman potencijal, od svih, od Njemačke do Australije, ti ljudi su naši na tim područjima stvorili određeni kapital i taj kapital bi trebalo bi sve učiniti da se ti ljudi vrate s tim kapitalom ovdje, to je kapital ogroman.

Pa nebitno, je li se to radilo o 2., 3. ili 4. generaciji Hrvata, bilo na, od Čilea do Australije, Sjeverne Amerike, nije opće, Kanade, nije uopće bitno iz kojega dijela svijeta. Ali to su ljudi koji su uspjeli u tim sredinama, stvorili su ogroman kapital u svijetu i smatram da bi to bio ogroman potencijal da se i ti ljudi vrate. Ovako smo liberalizirali stranu radnu snagu, rekao sam, evo ja znam, često nam se proglasi Hrvati, u Hrvatskoj su netolerancija prema manjinama, prema ovome, onome, ali je činjenica da 2019. g. do sredine 8. mj.

Ali nije rješavanje ovoga što se sad radi bez demografskih mjera, bez ulaganja, očuvanja naših strateških interesa, mi ne možemo zaštiti našega ribara, proglasiti isključivi gospodarski pojas, da naš ribar ostane na ovome području. Mi ne moramo zaštiti kao što su Mađari rekli, nema prodaje poljoprivrednoga zemljišta stranim pravnim i fizičkim osobama. Mi ne možemo zaštititi naše vode, nemamo snage staviti je u Ustav da bude Ustav, pitke vode, a dajemo koncesije strancima. Imaju ogromnu dobit i na kraju ovo 700 tisuća hektara zemljišta poljoprivrednoga neobrađenoga kupit će stranci. I onda možda eventualno budu naša djeca na našoj djedovini kad to kupu budu njihova radna snaga jeftina. Znači mi jednostavno strateški ne donosimo apsolutno nikakve odluke, nego jedino što imamo ovdje hvaljenje gospodarskoga rasta lošom politikom, a loša politika je kad mi imamo 3% BDP-a od naših ljudi koji su iselili vanka od doznaka, 18 milijardi kuna. I na temelju te potrošnje, toga novca koji šalju svojim obiteljima, imamo rast. To nije dobro, to je katastrofalna politika, a vidljivo je da sad moramo liberalizirati maksimalno uvoz strane radne snage, da bi popunili ili bilo da poduzetnici uopće mogli funkcionirati, da ima tko raditi. A naše ljude smo iselili. Prema tome, apsolutno loša politika je odraz svih ovih zakona dosadašnjih.

Imamo replike, poštovana kolegica Ines Strenja, izvolite. Ja ću se sad o nečem konkretnom, a to je da, znamo koliki je nedostatak vozača, znamo koliki je problem privatnih autoprijevoznika, ali oni su baš na ovaj zakon dali dosta primjedbi u vezi provjera dokumenata u autobusima i kažu da vozno osoblje prijevoznika nema javne ovlasti niti može od putnika zahtijevati predočenje osobnih dokumenata i putnih isprava prilikom ulaska u autobus niti su im dužni putnici to predočiti, no zakonom kako ste vi to propisali kontrola putnih isprava od strane privatnih zaposlenika, a ne javnih službenika ne može biti u istom opsegu i intenzitetu kao kod graničnih kontrola. Dakle nije educirano vozno osoblje niti može provjeravati vjerodostojnost i valjanost putnih isprava. Eventualno moguća odgovornost prijevoznika može opstati samo ukoliko se dokaže da isti u okviru svoje djelatnosti namjerno pomaže državljanima trećih zemalja da nezakonito uđu na državno područje. Šta vi mislite kako se ovaj zakon odnosi prema vozačima? Mislim da ovo nije uredu.

Uzrok je loša politika, ne samo po pitanju vozača nego ukupno vozači će biti potrebni, neko mora voziti kamione, netko će morati i tu raditi, međutim i ovo što imamo vozača u RH otići će vanka. I sada se dogodilo ajmo liberalizirati maksimalno uvoziti strance bez bilo kakvih kriterija. Do sada, evo ponovit ću vam još jednom, znači kad je došla ova Vlada 2016. bilo je nekoliko tisuća stranih radnika, sada smo došli do brojke 100.000, 100.000 u godini dana, to je porast nekoliko stotina puta radnika koje uvozimo sa strane i to govori sve, da je loša politika dovela do kaosa na tržištu, a iselili su Hrvati. Izvolite. Hrvatska ima minus rođenih od preko 16.000 godišnje, a naravno ima egzodus ovih radno sposobnih koji s familijama odlaze negdje drugdje tražiti sreću i krov nad glavom. Mi imamo inače ministarstvo posebno namijenjeno ovom demografskom problemu i postoji naziv Ministarstvo za demografiju, mlade, šta već, obitelj itd. mislite li da je nešta kvalitetno napravljeno u tom ministarstvu i da postoji uopće strategija da se ona provodi da bi ovaj problem danas silne nestašice radne snage bio manji ili to nije tome slučaju? Hvala. Odgovor kolega Bulj. Ja ne vidim nikakve mjera, osnovna mjera demografskog ostanka na područjima poglavito gdje se iseljava je radno mjesto, da bi mlada obitelj se mogla oformiti bitno je radno mjesto. O tome je govorio vaš, da potvrdimo ja bih samo citirao gospodina Strmotu koji je bio tajnik u ministarstvu ove Vlade, koji je rekao javno na tiskovnoj konferenciji kao ključni čovjek ministarstva rekao je da je ovo igrokaz i teatar mjera koje daje ova Vlada po pitanju demografskih mjera. Apsolutno tu ga podržajem i tu su ga svi demografi podržali jer jednostavno ako mi donosimo zakone da bi se hvalili mavali svima zakon o brdsko-planinskim nerazvijenim poglavito u tim područjima, a nemamo mjera koje će osiguravati lakše otvaranje radnih mjesta poduzetnicima da bi opstali ti ljudi na tim područjima onda je to ruganje. Donijeli smo zakon o nerazvijenim područjima i brdsko-planinskim ni dan danas ima dvije godine još bivša ministrica, mi apsolutno još nemamo mjere, nemamo pravilnike i financijski okvir kako Izvolite. Kolega Bulj vi ste u svojoj raspravi se dotakli i egzodusa još koji je krenuo šezdesetih godina prošloga stoljeća kada je jako puno naših građana išlo raditi u neke druge zemlje, ali je to razlika od onoga što se dešava danas. Dakle tada su išli pojedinci radili i vraćali se familije su ostale tu, sada idu cijele familije. Graditeljstvo je inače pokretač razvoja, dakle tamo šezdesetih godina prošlog stoljeća glavnina je otišla i radila u graditeljstvu, danas u graditeljstvo dolaze raditi neki drugi ljudi. Prema tome, to su neki procesi koji nisu dobri jer naravno gubimo kvalitetnu radnu snagu, a vezano uz to jesu i ovi slobodni zidari koje spominjemo cijeli dan. Oni su nastali tamo krajem 14. stoljeća, nastali su iz zidarsko, klesarskog, graditeljskih cehova koji su tim htjeli regulirati svoj odnos s vlastima i kupcima. Dakle nema tu neke razlike i onda i sada.

Međutim, sada se događa nažalost još gora pošast, sada cijele obitelji odlaze sa djecom i ta područja, poglavito područja odakle ja dolazim, a većinom i druga područja pa i Hercegovina i ovaj dio i Slavonija, poglavito govorimo o tim područjima ljudi su odlazili vani, ali bi se vraćali. Međutim, sada postoji velika opasnost jel se hitno ne reagira da ljudi ti ostanu i cijele obitelji u biti vani i više se ne vrate i ostanu prazna ognjišta tj. prazni prostori. A država bez naroda samo sa prostorom apsolutno nije država.

Prelazimo na sljedeću raspravu, poštovani kolega Željko Raguž. Izvolite. Dopredsjedniče Hrvatskog sabora, kolegice i kolege zastupnici, državni tajniče sa suradnicama, iz pozicije zastupnika Hrvata izvan RH čini mi se da je najvažniji stavak 5. Članka 1. ovoga zakona u kojima, u kome se definira dakle status Hrvata bez hrvatskog državljanstva odnosno konstatira se kako osobe koje imaju utvrđen status Hrvata bez hrvatskog državljanstva nisu stranci po ovome zakonu. Zašto je to važno? Pa važno je iz razloga što je na ovaj način zakonodavstvo u RH jednostavno vodeći se dobrim primjerima drugih europskih zemalja napravilo jasnu razliku između dakle rođenog Hrvata i nekoga drugoga stranca koji se nađe sa, u RH sa zahtjevom za ulazak, boravak, zapošljavanje, školovanje. Zakon u susjednoj Sloveniji jasno razliku dakle Slovenca, rođenog Slovenca bez slovenačkog državljanstva od drugih Slovenaca, pa čak i oni koji su rođeni izvan Republike Slovenije. Upravo su u Odboru za Hrvate izvan RH Hrvatskog sabora na temelju brojnih zahtjeva iz ranijih godina primijetili ovo pitanje i temeljem Zakona o odnosima RH sa Hrvatima izvan RH koji je donesen 2011. godine pokrenuli ovo pitanje koje je trebalo dakle više godina da bi se ono riješilo i da bi se izmjenama ranijeg teksta zakona 2017., 2018. amandmanima Odbora za Hrvate izvan RH ono precizno definiralo, a bila je potreba za tim preciznim definiranjem zato što iz te definicije proizlaze brojne životne situacije na koje je trebalo naći odgovore. Do spomenutog zakona, do utemeljenja Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH pored postojanja Matice iseljenika Hrvatske, Matice iseljenika nije postojala ni jedna državna institucija, niti zakon koji je regulirao pitanja Hrvata izvan RH na primjeren način kakav je on definiran u praksi drugih europskih zemalja. I upravo možemo pohvaliti ove iskorake koji napravljeni u okviru angažmana zadnje Vlade, aktualne Vlade koja je i na ovaj način pokazala osjetljivost prema jednom važnom pitanju dakle integriranja, koordinacije Hrvata u RH i Hrvata izvan RH odnosno države RH i njezinih građana izvan RH. Ovaj primjer je kasnije primijenjen i kada je bila procedura izmjena Zakona o hrvatskom državljanstvu. Slijedom ove prakse i svi ovi problema koji su primijećeni tijekom procedura oko Zakona o strancima došlo se do rješenja i u Zakonu o hrvatskom državljanstvu koji omogućavaju Hrvatima izvan RH da na jedan liberalniji način dođu do hrvatskog državljanstva, ostavljeni su primjereniji rokovi i na određeni način napravljen je pozitivan poziv Hrvatima izvan RH, oni koji to žele da mogu na jednostavniji način postati državljani RH. Ono što je važno naglasiti da se vodilo računa da se ne napravi nikakva diskriminacija prema ostalim građanima RH dakle pripadnicima nacionalnih manjina i upravo su takve inicijative išle iz Odbora za Hrvate izvan RH, a važno je naglasiti kada smo išli s amandmanom na Zakon o strancima 2017. i '18., da su predstavnici svih stranaka u Hrvatskom saboru bez ikakvih ideoloških razlika što je posebno važno istaknuti kao pozitivan primjer, jednoglasno glasovali za taj amandman. To govori da se ipak u hrvatskom društvu oko važnih pitanja postiže konsenzus ako postoji upornost, ako postoji dobra volja da se dođe do dobrih rješenja. Ono što treba naglasiti, a što se veže za suvremene procese u EU, dakle migracije, mogućnost zapošljavanja, mogućnost izbora novih radnih mjesta u drugim državama, da RH evo u zadnjih nekoliko godina od godišnjih kvota koje su se kretale oko 3.000 dozvola za boravak i rad u RH i sticajem procesa kakvi su se otvorili u RH ulaskom u EU i mogućnostima zapošljavanja u europskim zemljama imali problema i sa određenim djelatnostima, osiguranjem djelatnika određenih djelatnostima u RH i mislim da su ove izmjene koje su predložene u ovom tekstu zakona dobre, da su one realne, da su rokovi primjereni i da će oni omogućiti da RH na jedan primjereniji način reagira prema stvaranju uvjeta koji će omogućiti da hrvatsko tržište rada dobije radnu snagu, bilo iz susjednih zemalja, bilo iz drugih europskih zemalja. Podaci mogu na određeni način brinuti, ali nažalost to je realnost. Možemo se informirati da brojni Nijemci žive i u SAD-u i u Australiji i ne trebamo sve gledati crnim očima iako bi bilo dobro da neke pojavnosti nema. Smatram da otvaranje tržišta rada u RH kada su i u pitanju susjedne zemlje ne treba predstavljati problem. Ističem i činjenicu da je kako je danas spomenuto bilo 2018. 32.000 dozvola za boravak i rad, a već 2019. 73.000, od toga 2019. 31000 za državljane BiH, a 2018. 17000 govori da postoji fluktuacija, dakle radne snage, posebice iz graničnih dijelova BiH i RH, posebice kada je u pitanju, dakle sezona u RH u njezinom jadranskom dijelu. Ali to je jednostavno i nešto što je tradicija ovih prostora, prostori BiH i RH su i kroz prošlost bili na određeni način neovisno od političkih sustava i političkih jedinica integrirani i oni će kao takvi i ostati. Dobro je da zbog činjenica i problema gospodarskih i političkih u BiH da građani BiH koji mogu dobit zaposlenje u RH da ga dobiju upravo u RH, a ne u nekim daljim i dalekim europskim zemljama. Cijenim zaključno da je aktualna Vlada RH Zakonom o strancima, Zakonom o hrvatskom državljanstvu, razradom strategije i Zakona o odnosima RH sa Hrvatima izvan RH, pa i informiranjem Hrvata izvan RH o čemu smo mogli slušati i govoriti prije nekoliko dana kada je bilo na dnevnom redu Izvješće o radu HRT-a, razvila i pitanje informiranja Hrvata izvan RH, što sve doprinosi integriranju Hrvata izvan RH oni koji to žele, koji to mogu, dakle u društveni, politički i gospodarski život RH i to je dobro, dobro za RH, dobro za Hrvate izvan RH koji se žele vratiti u RH, ali i dobro što smo pokazali primjerom Zakon o hrvatskom državljanstvu i za građane RH koji imaju bilo kakvu poveznicu sa RH, a pripadnici su nacionalnih manjina koje su, koje žive na području RH. Zaključno, mislim da se radi o dobrom tekstu koji će omogućiti da hrvatsko tržište rada dobije potrebnu radnu snagu i da se napravi jedna zdrava konkurencija na tržištu rada u RH što će utjecati na snažniji gospodarski razvitak RH. Zahvaljujem. Replika poštovani kolega Božo Ljubić.

Pa se zato referiram na čl. 5. odnosno st. 5. čl. 1., dakle Zakona o strancima koji ste upravo maloprije citirali, a tiče se definiranja statusa pripadnika hrvatskog naroda bez državljanstva i da tako operacionalizacije toga stavka u postojećim izmjenama i dopunama zakona, pa i u kontekstu, dakle nedavnih izmjena Zakona o hrvatskom državljanstvu koji evo i da budem neskroman i na prijedlog Odbora za Hrvate izvan RH kojima obodvojica pripadamo su, dakle i proširili definiciju, dakle hrvatskog iseljenika i na taj način stvorili uvjete da se ti strateški ciljevi realiziraju i, dakle jedan koncensus koji pokušavamo stvoriti u, u politici i društvu RH. Zahvaljujem. Odgovor kolega Raguž. Upravo spomenutim izmjenama Zakona o hrvatskom državljanstvu, a u kontekstu iskustava sa Zakonom o strancima došlo se je i do odredbi koje su na poseban način naglasile poveznicu RH sa nekadašnjim prostorima država u kojima i danas žive Hrvati u statusu nacionalne manjine ili ravnopravnog konstitutivnog naroda kakva je situacija u BiH. Dakle, nekadašnji prostori Boke Kotorske u današnjoj Crnoj Gori koji su nekada bili u sastavu političkih jedinica zajedno s RH ili dijelovi Bačke u današnjoj Vojvodini, u Srbiji na određeni način su bili jedna pozitivna poruka Hrvatima izvan RH da RH misli o njima, a to rade i druge države, na nama je bilo samo da potaknemo tu činjenicu i da ona dobije svoje zakonsko uporište. Prelazimo na slijedeću raspravu, poštovani kolega Božo Ljubić, izvolite. Zahvaljujem g. potpredsjedniče, kolegice i kolege zastupnici, poštovani državni tajniče sa suradnicima. Dakle, danas sam u svojoj raspravi u ime kluba, dakle govorio o ovom zakonu, ja bi reko sa jednog tehničkog da tako kažem aspekta, međutim, ovoga puta namjeravam progovoriti iz jedne druge, dakle perspektive, a u provom redu, dakle iz perspektive zastupnika Hrvata izvan RH uz da tako kažem, opasku da ću se možda oko nekih stvari ponoviti koje sam jutros govorio. Dakle, s obzirom da se ovaj zakon uglavnom tiče usklađivanja sa direktivama, preporukama, odlukama i rezolucijama Europskog parlamenta odnosno prihvaćanjem Europske pravne stečevine, u njemu nema previše novina koje bi se ticale drugih stvari. Međutim, ja ovdje ponovo želim apostrofirati čl., st. 5. čl. 1. postojećega zakona o kojemu je govorio i kolega Raguž maloprije i na koje sam ja također replicirao, jer smatram to izuzetno važnim jer je uključenjem toga amandmana 2017. odnosno '18. u Zakon o strancima i sada operacionalizacijom toga članka na neki način, toga stavka na neki način postojećim izmjenama i dopunama Zakona o strancima je učinjen značajan korak, dakle ova Vlada, nadam se i ovaj sabor, dakle time čine značajan korak u liberalizaciji i uključenju pripadnika hrvatskog naroda izvan RH u … [[Govornik se ne razumije]] politički i ekonomski život RH. S druge strane kao što maloprije rekoh u svojoj replici činjenica je da hrvatska dijaspora koja prema relevantnim procjenama nadležnih institucija čini otprilike 3 milijuna naših sunarodnjaka izvan RH što predstavlja rekao bih, još jednu izvandomovinsku Hrvatsku, njen doprinos sigurno nije dosada adekvatno valoriziran, da ne kažem iskorišten makar je to relativno ružna riječ međutim RH može imati višestruke koristi od izvandomovinske Hrvatske u više aspekata. I u aspektu stručnosti i u aspektu kapitala koji naši sunarodnjaci posjeduju, u aspektu demografske obnove, sve te stvari zapravo trebaju biti integrirane u hrvatsko zakonodavstvo a evo kao što vidimo, one se integriraju i u Zakonu o strancima i u Zakonu o hrvatskom državljanstvu koji smo nedavno usvojili, koji je predstavljao značajnu liberalizaciju stjecanja hrvatskoga državljanstava i na taj način učinio hrvatske dijaspore kao što rekoh u društveno, politički i ekonomski život RH. Pa stoga bi se ja ponovno ovdje podsjetio na neke ključne odredbe toga zakona koje smo evo nedavno usvojili a koje se tiču uključenja hrvatske dijaspore u hrvatski, gospodarski i rekao bi politički život pa je omogućeno hrvatskim državljanima u iseljeništvu odnosno potomcima hrvatskih državljana koji njihovi roditelji do punoljetstva nisu upisali u hrvatsko državljanstvo, da to sami učine do navršene 21 g. a oni koji danas imaju više od 21 g., također im se ostavlja još 2 g. vremena da to učine nakon stupanja na snagu ovoga zakona. Nadalje, više se ne uvjetuje ni poslovnom sposobnošću niti drugim uvjetima stjecanja hrvatskog državljanstva jer mnogi naši sunarodnjaci pogotovo oni treće životne dobi zapravo na taj način ne bi mogli postati hrvatskim državljanima. Izostavlja se i generacijsko ograničenje koje je dosada postojalo i na taj način omogućava većem broju naših potomaka da apliciraju i da dobiju hrvatsko državljanstvo itd. Više se ne traži poznavanje latiničnog pisma, hrvatskog jezika jer ti ljudi tek kada dobiju hrvatsko državljanstvo, bivaju još više motivirani da uče hrvatski jezik i povijest itd. a definicija hrvatskih iseljenika o kojima je govorio kolega Raguž je posebna stvar koja je usvojena ovdje i rekao bi na inicijativu Odbora za Hrvate izvan RH koja je znatno proširilo definiciju hrvatskih iseljenika na sve one koji su iselili sa prostora država u kojima je naša RH nekada bila. U ovom zakonu također treba spomenuti jednu bitnu stvar a koja se tiče članova obitelji hrvatskih državljana koje ovaj Zakon o strancima sada rješava na jedan način kao što to do sada nije bilo riješeno i mi smo u odboru dobivali vrlo često upite, prijedloge i primjedbe na taj način tako da se sada više stjecanja stalnog boravka za članove obitelji hrvatskih državljana ne trebaju ispunjavati uvjet od 5 g. zakonitog boravka te trebaju dokazivati sredstva za održavanja niti polagat ispit iz poznavanja hrvatskog jezika i latiničkog pisma i na taj način se dakle udovoljava prijedlozima našim državljanima koji su u bračnoj zajednici sa osobama bez hrvatskog državljanstva. Isto tako kao što maloprije govorili, kolega Raguž je o tome govorio i pripadnicima hrvatskog naroda se omogućava reguliranje statusa na mnogo povoljniji način nego strancima sukladno potrebi Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan RH. U ostalim stvarima koje se tiču rekao bih više tehničkih pitanja ovoga zakona a to je ukidanje kvotnog sustava za zapošljavanje koje će omogućiti poslodavcima da mnogo lakše dođu do deficitarnih zanimanja, govorio sam i u svojoj raspravi i u ime kluba, pa neke stvari oko toga ne bih htio ponavljati. Međutim isto tako bih htio ovdje na neki način referirati se na neke rasprave koje su se ovdje mogle čuti a koje na neki način izražavaju bojazan da bi ovo ukidanje kvotnog sustava moglo dovesti do toga da nezaposleni hrvatski građani budu na bilokoji način zakinut s činjenicom da se liberalizira mogućnost zapošljavanja stranaca u RH, da zapravo je ovaj zakon po meni uveo značajno rekao bih mehanizme koji garantiraju da naši građani nezaposleni neće biti ni na koji način zakinuti jer zapravo će biti Zavod za zapošljavanje dužan provesti sve istraživanje koje će omogućiti da onda poslodavci mogu podnijeti adekvatan zahtjev pa onda policijske uprave to odobriti. Nadalje, sigurno odredbe ovoga zakona koje propisuju krajnji rok odnosno 45 dana koliko može trajati postupak pred nadležnim organima, jamči našim poduzetnicima da pravovremenom aplikacijom dođu i do odgovarajuće radne snage koje nema u RH a isto tako još više tome doprinose i iznimke u provedbi dakle testa tržišta rada vezano kao što imali prilike čuti za deficitarna zanimanja kao što su tesari, zidari, konobari, mesari itd. je rok skraćen na 15 dana a u nekim slučajevima sezonskog rada odnosno situacija berbe itd., čak i na 10 dana, prema tome ja ne vidim previše razloga za zabrinutost bilo poslodavaca, bilo sindikata, bilo naših sugrađana koji bi eventualno mogli biti u bilokakvoj opasnosti da će biti ovom činjenicom da se liberalizira zapošljavanje stranaca zakinuti. S druge strane, naravno nema se što reći oko toga, zakon se usklađuje sa europskim direktivama i europskom pravnom stečevinom i to sigurno podržavam. Dakle to su te stvari koje sam htio u ovoj svojoj raspravi osobno reći i naravno osobno podržavam donošenje ovoga zakona, ali ja očekujem da i ova rasprava koju smo danas čuli će biti dobar imput za predlagatelja da eventualno i neka rješenja unaprijedi i da onda u drugom čitanju, eventualno amandmanima dođemo do najboljeg rješenja.

Zahvaljujem. … [[Govornik se ne razumije zbog najave.]] činjenica da smo u par godina višestruko se povećao broj izdanih radnih dozvola za strance u RH govori više stvari. Naravno ja bih volio da imamo odgovarajuću radnu snagu domaću, međutim nemamo je. Međutim to govori o nekim pozitivnim stvarima o RH, ekonomski razvoj, raste cijena rada pa RH i rad u RH biva atraktivan za strance. S druge strane percepcija Hrvatske kao sigurne države, kao države u kojoj nema ksenofobije i gdje se stranci iz našega susjedstva pa čak i država s kojima nismo imali dobre odnose, gdje smo imali ratne sukobe zadnjih 30-ak godina da se oni odlučuju doći raditi u RH sve to govori o pozitivnim procesima koji se dešavaju u RH.

Izvolite. Želim ovdje dati određene odgovore na izrečene tvrdnje u raspravi i pojasniti neke odredbe koje možda zastupnici nisu dobro iščitali. Gospođa zastupnica Anka Mrak Taritaš pozvala je Vladu da zakon što prije uputi u drugo čitanje, konačni prijedlog zakona i da on što prije stupi na snagu. Nadležna tijela će učiniti sve da dođe što prije do drugoga čitanja nakon što proučimo sve primjedbe i prijedloge iznijete u raspravi, a o datumu stupanja na snagu još ćemo se konzultirati sa socijalnim partnerima. Nije ništa što je ovdje zapisano Sveto pismo, o svemu treba razgovarati i donijet će se takav zakon koji će najbolje odgovarati hrvatskim građanima i hrvatskim poduzetnicima.

O stupanju na snagu ćemo još vidjeti, ali pošto je donijeta odluka o kvoti radnih dozvola zato je u ovom prijedlogu zakona predviđeno stupanje na snagu 1. siječnja 2021. godine i da se svi dionici ovog sustava bolje usklade, ali razmotrit ćemo takovu primjedbu. Zastupnica gospođa Ines Strenja govorila je o djeci bez pratnje. U RH dolazi određeni broj djece bez pratnje, da, taj broj se s ovom migrantskom krizom povećava i sva nadležna ministarstva nastoje što bolje regulirati njihov status, dakle ako su tražitelji međunarodne zaštite ne smještaju se u prihvatilišta sa odraslim osobama, smještaju se u objekte gdje su druga djeca. Tražimo i vjerujem da ćemo u skoroj budućnosti ima posebna prihvatilišta baš za djecu bez pratnje koji dolaze u RH da bih ih odvojili od djece hrvatskih državljana gdje se oni sada uglavnom smještaju. Oni mogu kao svaki drugi tražitelj međunarodne zaštite biti smješteni i u drugim objektima, mogu biti smješteni i u obiteljima u stanovima, imamo i takovih slučajeva. Međutim, ovaj zakon ono što je on mogao napraviti predviđa za takve osobe i tu se izričito navode djeca bez pratnje u čl. 79. st. 2. da im je moguće odobriti privremeni boravak iz humanitarnih razloga i to dakle uz žrtve trgovanja ljudima i neke druge kategorije koje su u tom članku pobrojene i to se i događa i imamo takve slučajeve. Vi ste također istakli da neki hrvatski poslodavci, osobito ste spomenuli ugostitelje, da bjesomučno traže radnu snagu, dakle postoji potreba za radnom snagom ona je dakle dokumentirana ovom odlukom Vlade o kvoti radnih dozvola. Ja bih podsjetio da je 2016. godine u kvoti za dakle tu godinu bilo predviđeno 85 radnih dozvola za ugostiteljstvo i turizam. Toliko sada uzme jedan, jedan hotel ili turistički objekt prosječne veličine, dakle i poduzeće. Prošle godine smo za turizam dakle izdano je 21.200 radnih dozvola što cjelogodišnjih, što za sezonski rad, a u ovoj 2020. godini Vlada je predvidjela 30.370 radnih dozvola, dakle i sezonskih i cjelogodišnjih. Što se tiče primjedbi Gorana Beusa Richembergha koji je govorio da je ovaj zakon promovirao koncept zatvorenoga društva, koji nije održiv, da je promovirao ksenofobiju, ja bih rekao da je nevjerojatna nepodnošljiva lakoća etiketiranja, ovdje parafraziram i kradem iz znanstveno kultnog romana Milana Kundere, pa mu se ispričavam, dakle nepodnošljiva lakoća etiketiranja koja dolazi često s lijevog spektra ove sabornice, ali i lijevog spektra hrvatskog političkog društva, gdje sve ono gdje su pojedinci mjerilo svega i samo ono što oni misle i njihove tvrdnje su jedine prave i istinite. Ja ću samo reći da unatoč ovim kvotama i radnim dozvolama i boravcima koji su odobreni za vrijeme mandata ove Vlade, podastrijet ću podatke za mandat vlade kojoj je gospodin Richembergh i njegova stranka sudjelovali. Dakle, 2012. godine odobreno je ukupno 3.988 dozvola, ali 3.000 za produženje, a svega 988 za novo zapošljavanje. 2013. godine odobrene su odnosno predviđene su kvote bile, ispričavam se, 2.329 dozvola, ali 2.000 za produženje, a 329 za novo zapošljavanje. 2014. predviđeno je bilo 2.256 radnih dozvola, 2.000 za produljenje, a 239 za novo zapošljavanje plus 17 za sezonsko. 2015. 1.730 od toga 1.500 za produljenje već izdanih i 230 slovom i brojkom 230 radnih dozvola za novo zapošljavanje, da bi u 2016. ta brojka rasla na 3.115, ali od toga 2.300 za novo zapošljavanje, dakle velika većina, a u '17. 9.000, u '18. 37.000 i čuli smo podatke za prošlu i ovu godinu. Gospodin Richembergh je rekao da Njemačka traži 50.000 vozača i Hrvatska traži 3.000 vozača, ako to usporedimo sa brojem stanovnika Hrvatske i Njemačke ispada da Hrvatska traži više vozača, ako gledamo relativno. Rekao je da bi trebalo uvesti barem 200.000 radnika ili ljudi u RH. Naravno ako ih hrvatski poslodavci trebaju, ali također u ovom zakonu imamo odredbu u Članku 57. stavak 6. gdje Vlada RH može ako tijela nadležna za gospodarstvo, rad, demografiju itd., predlože donijeti odluku pod određenim kriterijima da dođu i dodatni stanovnici u RH. Dakle, ja bih rekao da prvi puta otvaramo mogućnost da se u RH useljava i po drugim osnovama. Jel hoće li to biti nešto u vidu zelene karte ili nekoga drugoga oblika, ostaje za vidjeti. Pozivamo vas sve da date svoj obol i da vidimo kako će RH na najbolji način odgovoriti nedostatku radne snage, ali i nedostatku stanovništva o kojem ste govorili za koje evidentno u našoj zemlji postoji. Gospodin Richembergh je spominjao i čudio se zašto neki ljudi ne mogu dobiti hrvatskog državljanstvo ili doći u RH. Dakle, u RH je prošle godine došlo 73.060 osoba kao za rad plus nekoliko tisuća po drugim pravnim osnovama koje ovdje nismo posebno iznosili, spajanje obitelji, studiranje itd. Međutim, mnogi ne žele doći u Hrvatsku živjeti i raditi i dijeliti s nama sudbinu nego žele samo hrvatsku putovnicu i s njom putovati, raditi ili se možda baviti kriminalnom u nekoj drugoj državi. E o tome moramo voditi računa i štititi našu državu i građane. Ponovit ću još samo na kraju u odgovoru na riječi zastupnika Beusa Richembergha, a to sam uvodno rekao, mi smo prošle godine izdali radne dozvole državljanima 95 zemalja, sa svih kontinenata. Da ne čitam sad popis jer ima zemalja za koje pojedini ljudi možda nisu ni čuli, zaista malih zemalja za koje vjerojatno ne bi očekivali da će doći raditi u Hrvatsku, iz Oceanije, Afrike, Azije itd.

Dakle liberaliziramo to je istina, ali kriteriji postoje, postojali su u ovom važećem zakonu, postojat će, postoje i u ovome novom zakonu.

Evo, za, u replici za koju se javio g. zastupnik Dobrović bilo je spomenut taj, dakle problem nedostatka stanovništva, 16000 ako sam dobro razumio više umrlih nego rođenih, moj odgovor je, dakle da ovaj čl. 57. st. 6. treba pogledati i možda to kasnije Vlada i razraditi, možda već u konačnom prijedlogu zakona dati još možda jednu bolju formulaciju i, i, i kvalitetniju mogućnost za reguliranje nekom uredbom ili odlukom Vlade da se jednom okuražimo i da i mi kažemo da, da pozivamo u RH određeni broj ljudi po određenim kriterijima, njihovim znanjima, radnim znanjima, znanjem jezika, obitelji, možda sa mlađim obiteljima da dođu, da se iskušaju u RH i da pokušaju u njoj živjeti i raditi. Jučer u jednoj emisiji sam na televiziji gledao jednog turskog državljanina koji kaže da je RH izvrsna država za poslovanje, pa nevjerojatno je da je drugima izvrsna, nama da nije, a da nama nije. Međutim, priznajem mi smo, još uvijek možemo i moramo biti bolji i pozivam vas sve skupa i Vladu i HS da radimo na tome da uvjeti života i rada u našoj zemlji budu što bolji. Hvala vam lijepa. Zahvaljujem. Replika poštovana kolegica Ines Strenja. Poštovani državni tajniče, ovo zadnje što ste rekli to je politički stav, dakle naravno neće kod nas dolaziti Amerikanci, Švicarci i Šveđani, dolaze oni koji u nama vide nešto što je bolje i mjesto boljeg života, ali zato smo mi ti koji su krivi, ne ja osobno, al oni koji su bili na vlasti zadnjih 10-tak godina kad je otišlo 300 000 ljudi, ti su odgovorni zašto je ova zemlja postala mjesto gdje nije dobro našim ljudima i moraju tražit neko drugo mjesto. Niste mi odgovorili na pitanje da li ste u mogućnosti razmotrit do drugog čitanja da žalbu protiv, znači rješenja o ukidanju dugotrajnog boravišta za djecu nije dopuštena žalba, mora se pokrenut upravni postupak, da li obzirom da se radi na ranjivu kategoriju posebno i trebaju posebnu zaštitu, da li je moguće da se djeci omogući žalba koja odgađa izvršenje odluke, a da djeca ne pokreću upravni sud, upravni postupak?

Slijedeća replika poštovani kolega Saša Đujić, izvolite.

Gledajte, on je danas član jedne druge stranke, a njegova stranka je i danas u vlasti s vama i vi sjedite u Vladi u kojoj je ta stranka u vlasti i ne znam šta ste htjeli poručit s time što ste iznosili, da je tada bolje radila ili lošije radila ili danas kad je s vama i HDZ-om bolje radi, mislim htio bi da nam to malo, malo pojasnite i ova vaša izjava da neki žele samo hrvatsku putovnicu ne zbog toga da bi s nama ovoga proživljavali blagodati i nedaće koje mi proživljavamo ovdje nego eventualno i zbog kriminala ili poslovanja ili nekih drugih, da li znate koliko ima hrvatskih putovnica i hrvatskih državljana koji ne žive u RH i ne proživljavaju s nama blagodati i nedaće koje mi proživljavamo svaki dan [[Upadica: Zahvaljujem]] koliko je tih ljudi? Ja sam odgovarao g. Beusu, a kolko se sjećam ako sam pogriješio ja se ispričavam, on je bio u stranci koja je bila tada u vlasti, gdje je on danas ja stvarno ne znam jer ne mogu pratiti, te se stvari kao što znate jako često mijenjaju. Ja mislim da, naravno, hrvatsko državljanstvo se može steći na više načina, dva osnovna načina su podrijetlo, dakle po svojim roditeljima, po tome što je roditelj onda to ste i vi po državljanstvu jel i naturalizacijom. Za ove koji stječu naturalizacijom naš zakon predviđa da mogu, da državljanstvo mogu steći i osobe koje ne žive u RH, međutim moraju ispunjavat određene uvjete, tu se treba posebice paziti na ove sigurnosne uvjete. Kad jednom osoba dobije državljanstvo ili svatko od nas koji je hrvatski državljanin on slobodno može seliti kako on želi.

Slijedeća replika poštovana kolegica Anka Mrak-Taritaš. Državni tajniče Katić, vaše završno izlaganje je bilo vrlo interesantno, tu ste nam jasno, kao prvo ste prozvali saborske zastupnike koji ne čitaju i ne razumiju, vi ste dali jedan odličan prijedlog zakona, mi smo raspravljali zato što ne čitamo i ne razumijemo, onda ste nas i politički svrstali i rekli su da su oni s ljeve u političkog spektra malo drugačiji od nekog drugog, pa ste i tu odradili cijelu priču, pa ste onda radili usporedbu što je to bilo u Vladi g. Milanovića u kojoj sam ja bila ministrica, što je to danas s tim što ja ne znam gdje ste vi bili 2011., 2012. kada je bila velika ekonomska kriza odnosno gospodarska kriza na razini Europe i svijeta i naravno da je zahtjev uopće da su bili limitirani mogućnost davanje strancima posla u RH zato što nije bilo ni potrebe, a 2020. i 2012. je velika razlika uopće u potrebama, pa je vrlo interesantno vaše [[Upadica: Zahvaljujem]] završno izlaganje. Uvaženi državni tajniče, ja se s vama slažem, ove su promjene nužne ali to ne znači automatski da su i dobre jer utjecaj na gospodarstvo ćemo tek vidjeti sa jednim odmakom, one su dobre za poduzetnike ali jesu li dobre za rast hrvatskog gospodarstva? To je sad jedno drugo pitanje jer konkurentnost se neće postići na ovaj način, popunit ćemo radna mjesta sa radnom snagom koja će doći iz drugih zemalja, naši ljudi su otišli van, naravno zbog čega su otišli, zbog veće plaće, boljih uvjeta tako i ovi ljudi koji dolaze, jednostavno radi se o ekonomskim migracijama i vi ste sad u poziciji da donosite jedan zakon koji je nužan i tu vas podržavam ali tvrditi da će to biti dobro, to je jednostavno u ovom trenutku je previše ambiciozno.

Poštovane kolegice i kolege, nastavljamo s radom plenarne sjednice s točkom dnevnog reda: - Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom, prvo čitanje, P.Z. br. 752 Predlagatelj je Klub zastupnika SDP-a na temelju članka 85. Ustava RH i članka 172. Poslovnika Hrvatskog sabora. Prigodom rasprave o ovoj točki dnevnog reda primjenjuju se odredbe Poslovnika koje se odnose na prvo čitanje zakona. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo, Odbor za zaštitu okoliša i prirode. Vlada je dostavila svoje mišljenje. Molim predstavnika predlagatelja poštovanog kolegu Mihaela Zmajlovića da nam da dodatno obrazloženje prijedloga zakona. Izvolite kolega. Hvala lijepo. Poštovane kolegice i kolege zastupnici, poštovani predstavnici Vlade. Evo Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom ima svrhu smanjiti utjecaj i to negativni utjecaj plastičnih vrećica za nošenje i plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu na okoliš, posebice na vode, morski okoliš, zdravlje ljudi te doprinos uspostavi kružnog gospodarstva. Najvažnija mjera za ostvarenje tog cilja je opća zabrana stavljanja u promet plastičnih vrećica i određenih plastičnih proizvoda uz minimalna i jasno definira izuzeća koja se odnose na vrlo lagane plastične vrećice za nošenje koje su biorazgradive i proizvedeno pretežno iz obnovljivih izvora. I ova zabrana treba stupiti na snagu 6 mjeseci od objave ovog zakona. Ovim se zakonom djelomično prenose odredbe Direktive Europskog parlamenta i Vijeća o smanjenju utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš i to upravo one odredbe koje se odnose na ograničenja stavljanja na tržište pojedinih plastičnih proizvoda i to prije roka koji je propisan ovom istom direktivom. U obrazloženju se naglašava da mjere koje je RH do sada koristila, a to je obvezna naplata plastičnih vrećica i povećanje naknade za gospodarenje otpadnom ambalažom, nije u dovoljnoj mjeri smanjila upotrebu plastičnih vrećica te je nužno uvođenje dodatnih efikasnijih mjera. Europska komisija je u Europskoj strategiji za plastiku u kružnom gospodarstvu od 16. siječnja 2018. godine, dakle u kontekstu Akcijskog plana za kružno gospodarstvo zaključilo da se problem stalnog porasta nastanka plastičnog otpada i ispuštanja plastičnog otpada u okoliš, posebno u morski okoliš mora riješiti kako bi se ostvario kružni životni ciklus plastike. Europska strategija za plastiku korak je prema uspostavi kružnoga gospodarstva u kojem se dizajnom i proizvodnjom plastike i plastičnih proizvoda u potpunosti poštuju potrebe ponovne uporabe, popravka i recikliranja te u kojem se razvijaju i promiču održiviji materijali. Znatan negativan učinak na okoliš i zdravlje kao i negativan gospodarski učinak određenih plastičnih proizvoda zahtijevaju uspostavu posebnog pravnog okvira s ciljem učinkovitog smanjenja tih negativnih učinaka. Dakle, RH je do sada primjenjivala gospodarske mjere kao što je obveza naplata plastičnih vrećica i povećana naknada za gospodarenje otpadnom ambalažom, no to nije u dovoljnoj mjeri smanjilo upotrebu plastičnih vrećica. I zato je nužno uvođenje dodatnih i efikasnijih mjera kako bi se ostvario cilj smanjenja Iz tog razloga nužno je uvesti opću zabranu stavljanja u promet plastičnih vrećica. Prijedlog je da zabrana ima neki odgodni učinak odnosno 6 mjeseci kako bi se i gospodarstvo i određeni dionici u gospodarstvu imali vremena prilagoditi. Nadalje, kako bi se prilikom prodaje svježe hrane, dakle voća i povrća osigurala higijena i sigurnost hrane te kako bi se olakšala prodaja robe koja nije zapakirana potrebno je od zabrane stavljanja na tržište izuzeti vrlo lagane plastične vrećice i to one koje su pogodne za kompostiranje, dakle koje su proizvedene pretežito najmanje 50% iz obnovljivih izvora i koje su prikladne za kućno kompostiranje. Izuzeće se odnosi na plastične vrećice namijenjene za ponovnu uporabu, a koje ispunjavaju određene kriterije, to su vrećice proizvedene od drugih materijala tekstila i kože i nisu predmet zabrane. Pojam ponovna uporaba vrećica odnosi se na uporabu za istu svrhu za koju su izvorno načinjene, a za druge plastične proizvode za jednokratnu uporabu na raspolaganju u odgovarajuće je doživjeti cjenovno pristupačne alternative. Kako bi se ograničio njihovo štetan utjecaj, dakle takvih plastičnih proizvoda za jednokratnu upotrebu na okoliš, ovim zakonom zabranjuje se njihovo stavljanje na tržište. Time se promiče uporaba održivijih alternativa koje su na raspolaganju i primjena inovativnih rješenja u pogledu održivijih poslovnih modela, alternativa koje podrazumijevaju ponovnu uporabu te zamjena materijala. Zabrana stavljanja na tržište obuhvaća i proizvode od oksorazgradive plastike jer se ta vrsta plastike ne razgrađuje biološki na odgovarajući način i time doprinosi onečišćenju okoliša mikroplastikom, ne može se kompostirati i negativno utječe na recikliranje konvencionalne plastike i ne donosi dokazivu korist za okoliš. Nadalje, s obzirom na visoku prisutnost ekspandiranog polistirenskog smeća u morskom okolišu u dostupnost alternativa zabranjuje se stavljanje na tržište i spremnika za hranu i napitke te čaše za napitke za jednokratnu uporabu izrađene od ekspandiranog polistirena. Time se potiče uporaba proizvoda koji su prikladni za višekratnu upotrebu i koji su nakon što postanu otpad prikladni za pripremu za ponovnu uporabu i recikliranje. I čl. 4. i 5. ovog prijedloga izrijekom se utvrđuje popis plastičnih proizvoda za jednokratnu uporabu koje je zabranjeno stavljati na tržište, primjerice štapići za uši, plastični pribor za jelo, plastične tanjure, slamke, čaše za napitke izrađene kao što sam maloprije rekao od ekspandiranog polistirena. Ovaj prijedlog koji je dakle izrađen ispred kluba SDP-a je zapravo dobio i mišljenje Vlade RH koja je u najmanju ruku začuđujuća s obzirom da Hrvatska predsjeda Vijećem EU-a čiji je glavni prioritet i na čijoj je agendi zapravo i u ovom mandatu tzv. zeleni dogovor ili green deal i gdje su ove teme vezane i uz smanjenje plastike za jednokratnu upotrebu, borba i prilagodba protiv klimatskih promjena, zapravo nešto što je dakle visoko na listi prioriteta no nažalost Vlada RH bez obzira što evo Hrvatska ima priliku predsjedati Vijećem EU-a, Vlada RH propušta priliku da barem na ovom primjeru čija implementacija nije toliko kompleksna nego je vrlo jednostavna, da pokaže da Hrvatska ne samo deklaratorno nego i zaista želi participirati u europskoj strategiji o smanjenju plastika koja završava u okolišu pogotovo što je Hrvatska zapravo zemlja, jedna od rijetkih zemalja EU-a koja ima i more, koja se može pohvaliti i sa velikim količinama pitke i čiste vode.

G. Zmajlović, vi ste spomenuli upravo da su prioriteti EU-a zaštita okoliša i izbacivanje plastike iz svakodnevne uporabe, spomenuli ste i green deal i tim više i mene čudi stav Vlade RH da odbija ovako jedan dobar prijedlog bez ikakvog suvislog obrazloženja. Dakle obrazloženje je da su oni poduzeli neke mjere čiji se učinci sada nisu mjerljivi pa onda ne može se ovo prihvatiti da se vidi šta je bolje ali ovaj prijedlog je dobro razrađen, nije represivan da preko noći se sada nešto tu lomi pa da će bit udarni na gospodarstvo i da se ljudi ne mogu pripremit na taj dio nego je jako dobro tu napravljen i sada ako znamo kad je EU najavila zabranu uporabe plastike, da je upravo iz Hrvatske došla tvrtka koja je najavila i rva počela proizvoditi recimo štapiće za uši od materijala koji nisu plastika i umjesto da budemo prvi u Europi u nečemu, mi ćemo sada ovo odbit i onda ćemo čekat da nam EU naredi da za 5 ili 10 g. dođemo do ovakvih rješenja i to je meni neshvatljivo. Pa kolega Đujiću, vi ste apsolutno u pravu, ali niste istaknuli još jednu važnu činjenicu, dakle nije samo, ne postoji tvrtka samo koja proizvodi alternativu za plastične štapiće već postoji u Hrvatskoj tvrtke koje se bave proizvodnjom upravo takvih održivih plastičnih vrećica koje se proizvode iz prirodnih materijala. Dakle mi ovdje ne govorimo o tome da bi se bilokoja grana gospodarstva ugrozila već kroz ovaj inovativan prijedlog, otvaramo mogućnost i prostor za inovativna rješenja za nove industrije pa čak one koje zapravo u Hrvatskoj postoje i time smo propustili ili propuštamo šansu da se prezentiramo i cijeloj EU i europskom tržištu zapravo da smo država koja vodi računa i brigu o svom okolišu ali i da stvara prostor zapravo za inovativnu i novu industriju i da koristi zapravo to europsko tržište. Pa evo kolega, nešto što je loše kvalitete, nešto što se, reći ću, kratko koristi, što se nekontrolirano dijeli i što ima velike štete za okoliš, trebalo bi svakako nastojati zakonski ograničiti odnosno zabraniti i mislim da u tom smjeru ide svakako ovaj prijedlog zakona. Žao mi je što Vlada to ne prepoznaje dobre prijedloge, konstruktivne prijedloge koje daje opozicija, ja ću reći da su neke lokalne samouprave prepoznale ovaj problem i da su donijele odluku barem da se ograniči korištenje plastike u njihovim gradskim upravama, u njihovim poduzećima i ustanovama pa možda bi Vlada mogla nešto naučiti od lokalne samouprave bez obzira ko tim lokalnim samoupravama upravljao a nažalost i ovo što ste na kraju rekli, imamo jedan kaos u sustavu gospodarenja otpadom dakle gdje spada i ovo, evo nedavno je Ustavni sud također donio odluku da uredba o gospodarenju komunalnim otpadom također je neustavna.

Poštovani kolega Zmajlović, vi ste barem dobili očitovanje Vlade jer ste jedan od kreatora ovog zakona u ime kluba SDP-a, na neke naše zakone do danas recimo Zakon o medicinskim prekidu trudnoće, Vlada se nije udostojila niti očitovati. No nažalost odgovor na ovaj zakon je ne. Meni zaista nije jasno kakav problem Vlada ima sa zaštitom okoliša pa i doprinos za zaštitu i očuvanje okoliša ukidanjem u ovom slučaju jednokratnih plastičnih proizvoda kao što su plastične vrećice. Dobro ste rekli, ovo su zaista teme na kojima ne treba politizirati, rekli ste da se trebamo oko toga kao društvo dogovoriti, ne, trebamo se oko toga ujediniti i sigurno ćemo se ujediniti no nažalost kada nam to naredi EU za 4, 5 g., zamislite usvajanjem ovog zakona koliko bismo okoliša spasili i ljudskih života i ugroza zdravlja, da usvojimo to danas, a ne za 4, 5 godina. Pa kolegice Glasovac, ne samo da je Vlada dala mišljenje, Vlada je obrazložila u svom prijedlogu, u svom mišljenju zapravo da ne može podržati ovaj prijedlog iz razloga što ministarstvo priprema neki novi prijedlog. Ja bih podsjetio sve zastupnike ovdje da ovaj prijedlog je upućen u proceduru prije 5 mjeseci. Dakle, tada sam rekao prilikom upućivanja prijedloga u proceduru da ću biti sretan ukoliko zaista Vlada krene u izmjene i prihvati ove prijedloge koji su uvršteni u ovaj prijedlog izmjene zakona jer to bi značilo, prvo da postižemo neki dogovor kao društvo. No, nažalost 5 mjeseci kasnije još uvijek mi nemamo novi Zakon o održivom gospodarenju otpadom i mogu samo sumnjati da ovo mišljenje Vlade je iskreno. Mogu samo sumnjati jer i prema planu zakonodavnih aktivnosti već je taj novi zakon trebao biti u javnoj raspravi, dakle tu se već kasni i [[Upadica Brkić: Zahvaljujem.]] bojim se da do izbora toga neće ni biti. Kolega Zmajlović, za razliku od kolege Đujića koji se čudi da Vlada to nije prepoznala, ja bi se čudila da ste dobili pozitivno mišljenje, čudila bi se da dođete do drugog čitanja, to bi bilo pravo čuđenje u ovom Saboru da imamo jedan konstruktivni prijedlog oporbe, da Vlada kaže, gle, oni su dali nešto, hajmo pokazati dobru volju.

Dakle time pokazuje da cijela ta priča podrške Hrvatske svim europskim politikama koje su vezane uz zaštitu okoliša i borbe protiv klimatskih promjena, transformacije gospodarstva, da je to samo fol i poza jer mi ovdje u Hrvatskoj ne vidimo stvarnu želju da se pokrenemo. Kako možete govoriti o tome, dakle na kraju mandata da ćete vi učiniti nešto, imate 4 godine u ladici strategiju koja se radi multisektorski 7 godina prije toga, niste ništa poduzeli. Želi mi možda izvjestitelj odbora uzeti riječ? Ne. Predstavnik Vlade također. Otvaram raspravu. Izvolite kolegice.

Kolegice i kolege, predlagatelji. Mi imamo u raspravi u kasnim satima, što je već uobičajeno Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o održivom gospodarenju otpadom. Dakle, već je uobičajeno da oporbeni prijedlozi dolaze u kasnim satima, već je uobičajeno da za oporbene prijedloge, pa bez obzira o tome, čak i kad su vrlo, vrlo nježni, kad smo svi svjesni toga da bi oni bili nekakav iskorak i nešto, kao prvo su na raspravi u kasnim satima jer onda nekako manje je pozornost, a kao drugo nikad još nijedan oporbeni zahtjev nije došao ni do drugog čitanja, dakle već na prvom čitanju završava u ladici. Ovdje je riječ o jednom prijedlogu koji bi u nekakvoj državi koja, ne samo deklarativno se zalaže za prilagodbu klimatskim promjenama nego i stvarno, bilo za očekivati da, recimo predlagatelj koji je iz oporbe zajedno sa resornim ministarstvom sjedne i iznjedri se nekakav prijedlog koji bi bio prihvatljiv. Inače, kad rješavate nekakav problem, imate dva načina. Jedan način da rješavate sustavno, i to je u redu, idete sa sustavnom analizom i svem ostalom i sustavno dođete do toga. Ili kažete, okej, nek ide sustavno svojim putem, hajdemo sad neke pojedinačne probleme riješiti u ovom trenutku, sad i odmah. Klimatske promjene su na svu sreću dobile i mjesto i u životu u Hrvatskoj. Za razliku od nekih drugih zemalja koje zaista o tome govori već dugo, kod nas se počelo u javnom, u političkom životu o tome pričati i dobro da se priča. Nas ima 4 milijuna i da svatko od nas napravi nešto u svom životu, u svom svjetonazoru u smislu prilagodbe, to znači da je 4 milijuna puta malo, dođemo do nekog ozbiljnog broja i o tome trebamo tako razmišljati. Ovo je trenutak kad Hrvatska predsjeda EU-om. Ja moram priznati, ja sam ponosna na to, bez obzira, nismo mi tu nešto dobili, mi smo samo došli po redu, ali dobro je da je Hrvatska kao najmlađa članica pokaže da to jednostavno može. Ali, bilo bi dobro da to ne bude samo mrtvo slovo na papiru, bilo bi dobro da to nije igrokaz, bilo bi dobro da tu stvarno nešto i napravimo. Mi smo iz GLAS-a uputili direktno predsjedniku HS-a pismo i jednako tako, premijeru Plenkoviću smo uputili pismo da za vrijeme kojim se predsjeda da se pokaže da se zaista o tome vodi računa, da izbacimo iz svih ugostiteljskih objekata koji su u Saboru, koji imaju Vlade i institucije žličice, plastične žličice, plastične čaše, slamke, dakle to možemo bez zakona, to možemo bez ičeg. Dakle, to je nekakva poruka kojom Hrvatska šalje da zaista je svjesna problema klimatskih promjena i da je svjesna da želi se s tim problemom zaista baviti. Nažalost ja moram priznati da bih se jako začudila kad bi tome bilo tako. Imamo još nekakav kratki period, jer kad bi tome bilo tako onda bi se pokazalo da se ipak vodi računa i to nije samo da sad u govorima svima govorim o prilagodbi klimatskim promjenama nego da stvarno tako živimo i da stvarno mislimo tako napraviti. Dolazim do, naravno i do prijedloga ovog zakona, da je stvarno tako onda ne bi bio ovaj lakonski odgovor Vlade. Mi smo se već naučili na kad dobijemo odgovor, ne dobijemo svaki puta to je istina, ali kad dobijemo odgovor da su ti odgovori u najmanju ruku loše se osjećate. Dobijete odgovor da je recimo nomotehnički nešto krivo napisano. Dobijete odgovor da evo moramo se još malo strpiti ali to je prijedlogu donošenja dokumenata pa evo samo što nije. Dobijete odgovor, da i čak u raspravi da svjesni su problema, ali kad dođe do glasanja, glasanje je drugačije. Ja moram priznati digresija je na ovu temu, ja sam zastupnica u isto vrijeme i u Gradskoj skupštini, mi smo i tamo oporba, imali smo tri prijedloga u Gradskoj skupštini gdje je na vlasti gospodin Bandić Milan sa svojim koalicijskim junior partnerom HDZ-om, nama su tri prijedloga ko oporbe prošla. Imali smo tri zaključka i s tim što je ured dao određene primjedbe i mi smo rekli nama je to prihvatljivo, važno je da se to prođe i da se to radi i tri prijedloga su prošla. Naravno kad je prošao prvi bili smo jako sretni i zadovoljni, ali onda smo vidjeli da ipak ono što govorimo ima efekta. U saboru takvi vjetrovi ne pušu, takvi vjetrovi nisu došli. Dakle, kad vi idete sa prijedlogom izmjene i dopune zakona koji je relativno jednostavan, koji bi mogao dati dobru sliku Hrvatskoj tako ne ide. Dakle, ono što znamo, znamo daje 5. lipnja 2019. usvojena Direktiva Europskog parlamenta i vijeća o smanjenju utjecaja plastičnih proizvoda na okoliš, kojim se do kraja 2021. će u državama članicama EU treba biti zabranjena proizvodnja i korištenja tzv. takovih jednokratnih plastičnih proizvoda. Srpanj 2021. je obveza ako se ne varam, a ne varam se da se uvede to u zakonodavstvo i sad umjesto da mi za vrijeme predsjedanja EU-om kažemo evo stavili smo u zakonodavstvo, evo imamo da iz svih državnih tijela se to ukine, krenuli smo s tim, mi ćemo čekati onaj zadnji dan, onaj zadnji datum, na brzinu ćemo onda to donositi i naravno biti uvijek na začelju. Ako tako radimo, uvijek ćemo biti na začelju, uvijek će nas netko preskočiti i biti na začelju. Kad imamo prilike nebit mi tu priliku ne iskoristimo. Jednako tako svi volimo i Green Deal tu uopće nema dileme, već su nam puna usta i svima će nam biti puna usta Green Deala, poslova koji jesu govori se o bilion EUR-a ja ne znam to ni napisati, a kamoli što drugo koji će biti osigurani za to sve zajedno, ali mi se ponašamo kao da je to namijenjeno nekom drugom i da su to poslovi koji su nekom drugom. Dakle, to su nove vrste poslova, nove vrste zanimanja, nove vrste koje će biti u gospodarstvu. I umjesto da potičemo to sve zajedno, da budemo prvi koji ćemo doći tamo i reći, evo mi smo spremni s nekakvim zakonima, projektima, strategijama, akcijskom planovima, mi uredno sjedimo, vrtimo palčevima i gledamo kako netko drugi to radi. Ja to nisam razumjela nikad i neću razumjeti nikad. Ta rješenja između ostalog ne mogu biti brza, neće biti jednostavna, neće biti ni jeftina, ali će ih biti. Oni koji prvi dođu će naravno bit, njima će se omogućiti više prilika i više uopće mogućnosti. Dakle, vezano uz Green Deal imamo novi način funkcioniranja gospodarstva, novi način funkcioniranja prometa i sad dobijemo jednu izmjenu i dopunu zakona gdje vrlo lakonski Vlada kaže mi idemo sustavno. Ja sve razumijem, sustavno je dobar model, no međutim zašto ne ići s ovim, poboljšati tu nešto, pokazati ideju. Možda tamo za neko vrijeme zaista dođemo i do toga pa će se netko čuditi, bit će čuđenje zaista kad nekakav prijedlog oporbe bude prihvaćen. Mi u Klubu GLAS-a naravno vrlo jasno smo za ovakav jedan prijedlog. Mi inače, ja osobno i mi mislimo da nekad kad vam treba dosta vremena da popravite sustav odete s nekakvih izmjenama i dopunama gdje pokazujete politiku, želju, volju, usmjerenje države u nekim novim putevima. Ako je trebalo nešto izmijeniti u ovom prijedlogu ja sam sigurna da bi predlagatelj apsolutno bio spreman i izmijeniti nešto uz uvjet da to ide dalje. Zamislite neke nove vjetrove koji bi rekli, evo bio je jedan prijedlog oporbe pa se oporba i vladajući sjeli i dogovorili i imamo nešto, dakle imamo jedan zakon koji je vezan uz krizu koja je vezana uz klimatske promjene, uz prilagodbu klimatskim promjenama, ali tome nažalost neće biti tako. Jedna od dobrih volja, zaista i dobar pokazatelj bi bio i za to nam kao što je kolega kad je dao repliku rekao neke jedinice lokalne samouprave su to već napravile, trgovački lanci to već rade, ja ne vidim razloga zašto tu jednu malu volju ne bi u Hrvatskom saboru bilo pa da ukinemo plastične žličice, ukinemo one plastične slamke, ukinemo plastične čaše i u svim institucijama na taj način da pokažemo za vrijeme predsjedanja da smo nešto napravili. Nažalost ja imam, više se ne čudim, čudim se kad je nešto dobro, ne čudim se kad je nešto loše, niti će ovaj zakon ići u drugo čitanje, a bilo bi mi veliko iznenađenje da nekakav pomak bude i da neko pismo koje je jedan oporbeni klub poslao predsjedniku HS-a bude prineseno njegovoj pozornosti ili prineseno pozornosti premijera pa da premijer kaže, evo, to ćemo napraviti, mi se čak ne bi s time ni hvalili i rekli bi, dobro je. U ime Kluba zastupnika HDZ-a poštovani kolega Davor Lončar, izvolite.

Hvala potpredsjedniče. Što se tiče Prijedloga zakona o izmjenama Zakona o održivom gospodarenju otpadom svjedoci smo sve više onečišćenja okoliša koje ... [[Govornik se ne razumije.]] plastična ambalaža koja je zbog svoje funkcionalnosti, nisko troška prisutna u svakodnevnoj uporabi. Jedan od najvećih problema koji je uporaba plastičnih materijala je oni koji su razgradivi i nisu ponovno upotrebljivi za recikliranje. Državne članice EU, morat će do 25. g. smanjiti upotrebu plastičnih pribora za jelo i časa za napitke za 50% Također su do te godine obavezne odvojeno prikupiti 90% plastičnih boca za piće te osigurati da se one sastoje od 35% recikliranog materijala. Naime u Hrvatskoj već više od 12 godine postoji depozitni sustav povratne naknade, za staklene, PET i druge ambalaže koje upravo Europa promovira u svojim direktivama o plastičnom otpadu. Radi se o ambalaži koji građani mogu vratiti u trgovine i po jedinici ambalaže dobiti povrat od 0,50 kn. Za zaokruženi sustav gospodarenja ambalažnim otpadom potrebno je poticati inovacije te korištenje novih tehnologija koje olakšavaju recikliranje i uporabu plastike te iz plastike stvaraju vrijednosti, nove vrijednosti i nove ... [[Govornik se ne razumije.]] upotrebe. Dobar primjer je IKEA koja već 10 godina posluje kroz strategiju održivog razvoja. Trenutno koriste oko 92% otpada koji generiraju, dok samo manji dio odlažu na odlagališta. Ujedno, u ovom trenutku u izradi proizvoda koriste oko 60% materijala koji je recikliran, a plan je da do 30. g. to bude i 100% Donošenje ovog zakona nije potrebno, s obzirom da je spomenuta odredba već prenesena Pravilnikom o ambalaži i otpadnoj ambalaži, što je propisano u čl. 3. Pravilnika koji je na snazi od 2017. g. Sve daljnje mjere vezane za korištenje vrećica, mogu se regulirati pravilnikom. Kad već govorimo o korištenju vrećica, važno je spomenuti da je mjera smanjenja potrošnje istih započela početkom prošle godine. Primjer takve prakse smanjenja već vidimo kod trgovačkih ili trgovačkog lanca Kaufland koji je početkom ove godine sa svojim trgovinama ukinuo prodaju plastičnih vrećica.

Također, ministarstvo će sljedeće godine imati podatke o provedbi ovih mjera te će temeljem prikupljenih podataka moći odlučivati o eventualno trajnoj zabrani korištenja plastičnih vrećica na području RH. Također, ovim se prijedlogom obuhvaća direktiva o smanjenju utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš. Promiču su kružni pristupi u kojima se prednost daje održivim netoksičnim proizvodima koji se mogu ponovno upotrijebiti u sustavima za ponovnu uporabu nad proizvodima za jednokratnu uporabu čime se prije svega želi smanjiti količina nastalog otpada. Što duljim zadržavanjem i vrijednosti proizvoda i materijala i stvaranjem manje količine otpada, gospodarstvo Unije može postati konkurentnije i otpornije, pritom smanjujući pritisak na dragocjene resurse i okoliš. Konačno, treba reći da sve veći broj siromašnih zemalja zahtjeva od bogatih zapadnih država da preuzmu otpad koji su im poslali na recikliranje, a riječ je često o ... [[Govornik se ne razumije.]] plastici i drugom otpadu. Bogate zemlje šalju smeće za reciklažu u inozemstvo jer ih to ne košta puno, a moguće da im ispune planove za reciklažu i tako smanjuju deponije unutar svojih granica. Sa zemljom u razvoju koje preuzimaju njihovo smeće, to je bio dragocjen izvor prihoda kojeg se sad odriču jer im stvara ogromne poteškoće i ekološke probleme. Najveći izvornik plastičnog otpada na svijetu je upravo EU, a SAD zauzimaju prvo mjesto na ljestvici pojedinačnih zemalja izvoznica. Ipak, od ukupno proizvedene plastike, samo djelić je recikliran. Materijali koji se ne mogu reciklirati često se nezakonito spaljuju, bacaju na deponije, u rijeke, mora, tako ugrožavaju okoliš i zdravlje ljudi. Klub HDZ-a ne može prihvatiti predložene izmjene. Zahvaljujem. Sljedeća rasprava u ime Kluba zastupnika SDP-a poštovani kolega Nenad Stazić, izvolite kolega. Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Ovaj zakon slijedi direktivu EU i tu će Direktivu morati slijediti i zakon koji napravi Vlada. Ovaj zakon nema nikakve veze sa ideologijom, ali apsolutno nikakve ni sa stranačkom pripadnošću. Ovaj zakon govori o Lijepoj našoj. Odbijanje Vlade bez ikakvog razumnog, prihvatljivog obrazloženja govori o količini licemjerka kad Vlada govori da se brine za ovu zemlju i kad govori o domoljublju. E pa nije domoljublje staviti ruku na srce kad se svira himna. Domoljublje je brinuti se o svojoj zemlji. Domoljubno bi bilo prihvatiti ovaj prijedlog zakona. To bi govorilo o jednoj ozbiljnosti ove Vlade, a ovo odbijanje govori samo o licemjerju. Vlada je dva puta mijenjala ovaj zakon. Dva puta. Imala je priliku ove promjene unijeti u svoje izmjene zakona, ali nije to učinila. Obećala je, u 9. mjesecu je obećala da će donijeti ovakav zakon, ni traga takvom zakonu. Dobro, ja shvaćam Vlada sad ne stigne, ne stigne, oni se moraju bavit masonima, traje taj bratoubilački rat unutar HDZ-a oko izbora vrha, pa se ne stignu brinuti o hrvatskom moru. Ja, ja očekujem, ja očekujem da će Vlada sad predložiti izmjenu teksta himne, pa da nećemo pjevati sinje more svijetu reci da svoj narod Hrvat ljubi, nego sinje more svijetu reci da plastiku Hrvat ljubi, jer plastiku ljubi ova Vlada. Nama je more jedan od najvažnijih resursa, turistička smo zemlja, živimo takoreći o toga i sad to Vlada odbija i zapravo svjedoči o jednoj gluposti da se ne prihvaća nešto što pomaže ovoj zemlji i što štiti naše more.

Prema studiji UN-a u svijetu na godinu se potroši 5 bilijuna plastičnih vrećica, većinu toga završi u moru.

Prosječan čovjek potroši oko 1000 plastičnih vrećica na godinu dana, a prosječno se jedna plastična vrećica koristi 12 minuta, ali treba 1000.g. da se ona razgradi jel je izrađena od polietilena, to je derivacija nafte. Kakva je šteta za okoliš? Više od milijun ptica i oko 100 000 morskih sisavaca ugine svake godine zbog plastičnih vrećica, to su kitovi, dupini, kornjače koji plastičnu vrećicu zamijene za hranu, pa il ju pojedu ili se zapetljaju u plastične vrećice i ugibaju, umiru u najgorim mukama.

Dakle, razmjeri su užasni. Reciklira se samo 1% plastičnih vrećica. Svjetska potrošnja plastičnih vrećica je između 500 i stotinu milijardi komada, a sad gledajte, kad bi samo svaki peti građanin u RH prestao koristit plastične vrećice, samo svaki peti, slijedeća bi generacija u prirodi zatekla 199 milijardi 588 milijuna 400 tisuća plastičnih vrećica manje.

Ove morske životinje, naime plastiku zamijene za meduze, pa ih onda pojedu i umiru u najgorim mukama. U posljednjih 10.g. proizvedeno je više plastike nego kroz cijelo prošlo stoljeće, 8 milijuna tona plastike završi u moru. Rekao sam treba 1000.g. da se razgradi jedna plastična vrećica, ali ona se zapravo ne razgradi nikada, ona prelazi u mirkoplastiku, pa u nanoplastiku sa komadićima koji su manji od 100 nanometara, a to ti je, to je, to je otprilike veličina stanice jedne alge i kao takva onda ulazi u sve morske organizme, u ribe koje danas slove kao zdrava hrana, ribe, ribe će biti otrov, pa i ribe jadranskoga mora zahvaljujući Vladi g. Plenkovića jer šta njih briga za naše resurse, šta njih briga za RH, oni se moraju bavit masonima. SDP sada u ovom prijedlogu predlaže opću zabranu stavljanja u promet plastičnih vrećica, opću zabranu, što fali kartonskim vrećama, papirnatim vrećama, što fali platnenim vrećama? Pa ja se sjećam, nekad si u dućanu dobio onaj papirnati škanicl i u tome si nosio robu kući ili si donio sa sobom platnenu vrećicu. I zašto sad to Vladi smeta da to opet bude tako i to vrlo brzo, to bih ja volio saznati. Evo predstavnik HDZ-a, tu je govorio o Kauflandu, Ikei, o ne znam čemu, govorio je i o opasnostima od plastike, a onda na kraju je reko ali zato, baš zato što postoji opasnost od plastike HDZ odbija ovaj prijedlog zakona, to je umovanje HDZ-a, pa to moraš bit izuzetno talentiran da možeš tako umovati. Dakle, tu se radi o, o kakvim proizvodima, ne samo plastične vrećice, nego plastični ovi štapići za uši, a zašto ne bi mogli bit drveni, zašto ne bi mogli bit drveni? Ja ne znam jeste možda povezani poslovno s nekim, jel to neko iz Vlade ima nekakav financijski interes ili ima dionice u kakvoj tvornici proizvodnje ovih plastičnih noževa, viljuški, slamki, tanjura i čaša? Pa ne bi se čudio da se to otkrije jednoga dana košto su nam otkrili te kuće silne koje ste pozaboravljali prijavljivati jer ja drugog razloga racionalnog ne vidim, a ja mislim da ga nitko u Hrvatskoj ne vidi. Dakle, velika količina te plastike završava u morskom okolišu, a politika zaštite morskog okoliša, morske bioraznolikosti, resursa riba u europskim morima iznimno su važna tema za EU. I sada mi 6 mjeseci predsjedamo Vijećem EU i umjesto da prednjačimo, da budemo primjer drugima, da kažemo evo da oni kažu evo ugledajmo se u Hrvatsku, jedna pametna zemlja, jedna pametna Vlada koja prihvaća ovakve dobre zakone, pa makar dolazili iz opozicije i koja ide štititi svoje more shvaćajući da more nije samo naše, more je svojima svijeta i sada umjesto da mi tu budemo primjer, ne, Vlada se od toga odmiče, od toga bježi, daje neka nesuvisla objašnjenja i zapravo ponaša se krajnje neodgovorno. Ovo prestaje biti razgovor o plastici, prestaje, ovo nakon ovakvog mišljenja Vlade, ovakvog obrazloženja kluba HDZ-a, ovakve rasprave, ovo postaje priča o domoljublju ili o veleizdaji.

Izvolite. Hvala lijepo. Poštovani potpredsjedniče Sabora, pozdravljam predstavnike ministarstva i naravno sve kolegice i kolege. Nema nam predstavnika predlagatelja. Ima, vi ste? Dobro, brzo je nestao. Zabrana plastičnih vrećica i još nekih proizvoda jednokratne prirode, ima li to smisla? Sigurno da ima smisla i to je dio rješenja jer plastika danas predstavlja značajan problem. Plastika je inače materijal sa izuzetnim svojstvima i mi ne možemo sigurno zamisliti jednostavno život, ona ušla u sve sfere našega života i plastika je kao materijal nezaobilazna s time da moramo se podsjetiti da je plastika to nije jedan jedinstveni materijal nego je to niz polimera koji se koriste, koji imaju jedinstvena svojstva i praktički sve prisutna su u našim životima. Šta je problem s plastikom? Dakle, problem s plastikom je što su proizvodi od plastike iznimno lagani, jeftini, dostupni i što mnogi od njih vrlo brzo dospijevaju kao otpad jer je vrijeme korištenja, a tu su te plastične vrećice posebno prisutne, vrlo kratko. I ako nas to nije ništa koštalo pri nabavci onda je u svijesti prosječnog potrošača to vrlo malo znači na kraju upotrebe i ljudi se plastičnih vrećica i raznih plastičnih predmeta olako rješavaju odbacujući ih u prirodu. Kolega Stazić je spominjao tisuću godina za razgradnju, ali dobro kasnije se malo ispravio, to nije razgradnja to je fragmentacija dakle usitnjavanje. Razgradnjom nazivamo kruženje dakle to je dio kruženja tvari, kao što je sa papirom ili sa ogrsikom jabuke, bilo kojim biorazgradivim otpadom slučaj u prirodi kada to odbacimo u šumu to će se razgraditi i to će nestati kao takvo odnosno postat će dio kruženja tvari u prirodi. S plastikom se to nikad ne događa nego ona posebno u vodenom okolišu, more, dakle plastika pod utjecajem soli, sunca, struja, gibanja se usitnjuje i to su manji komadi pa manji i na koncu mikro nano plastika je prisutna u morskom okolišu i mi ustvari ne znamo šta to znači za svijet danas, tek se otkriva. Dakle i znanstveni radovi koji o tome pišu se objavljuju praktički svakodnevno. Posljednji znanstveno istraživački rad projekt koji je rađen na Jadranu je europski projekt, mislim da se naziva „DeFisherGear“ i njihovi rezultati bili su prezentirani na jednoj od tematskih sjednica tj. sažetak. Mislim da je tamo stajalo da od 3 do 27% riba ima u svom digestivnom dakle utrobi plastiku u Jadranu. Plastika naravno je neprobavljiva, nerazgradiva, nema enzima koji ju razgrađuje i ona izlazi van ili zapinje, međutim postoje već znanstveni radovi u kojim se otkriva opisuje da je komadić plastike nađen da je prošao u opnu, ušao u krvotok i zapeo na ulazu, ne znam u neki organ, riblje vrste. Dakle mi možemo očekivat da će on doć konačno i u tkivo koje mi jedemo i definitivno se krug zatvara. Čovjek neodgovorno postupa sa otpadom već desetljećima, trpamo plastiku po svuda, treći svijet praktički kada je došao u priliku kupovati i imati i koristiti veliku količinu jeftinih roba je počeo i bacati tu robu okolo i u oceane dospijeva jako puno plastike i to je jedan problem, pitanje je kako će se riješiti. Tako da ovaj prijedlog može biti da donosi sigurno dio rješenja jer zapamtimo kad god bacimo plastičnu vrećicu ili dopustimo da nam odleti u more, pa nema veze, dakle to je ogromna razlika u odnosu da nam slučajno odleti papirna maramica u more ili da bacimo ostatak nekakvog jela, dakle to će nestati. Plastika nikad neće nestati. I mi dakle ponavljam, tek otkrivamo sve posljedice tog činjenja. Stoga su sve prilike da se pod hitno promijeni naše ponašanje, s plastikom je sigurno prostor djelovanja taj da se odmiču proizvodi jednokratnog karaktera i da se ide u trajnije proizvode, trajnije predmete, tako da plastična torba, ne mora to biti to nije biorazgradiva plastika, ali plastične torbe, spominjete vrećice iako su to više torbe nego vrećice su dobre i to znamo da mnogi koriste, to je nešto što može zamijeniti tu našu naviku koja nije dobra da lako dolazimo do plastičnih vrećica posvuda. Ja mislim da je to ideja ugraditi biorazgradivost kao svojstvo koje će pomoći i ako se to neodgovorno baci u okoliš to nije dobar put jer se time bitno degradiraju mnoga kvalitetna svojstva plastike. Dakle fosilna plastika je nezamjenjiva, ali uredu mogu biti to neke vrećice za kratkotrajnu upotrebu, ali ako se slučajno smoći moguće da će vam se raspasti još u upotrebi. U principu to je dio isto moguće rješenja, ali sasvim sigurno guranje u upotrebu, proizvodnju i primjenu trajnijih proizvoda od plastike to je sigurno rješenje. Vjerojatno ćemo morati sigurno zabraniti plastične vrećice jer se to spontano dogoditi neće. Ja mislim da nije, ja mislim da nije jer u Hrvatskoj se po pitanju gospodarenja otpadom događaju gore stvari. Recimo Hrvatska i dalje ne stavlja u prvi prioritet uspostavu ekološke infrastrukture koja bi mogla pomoći i da se plastika koja se prikupi pa i te vrećice, da se vrate nazad u industriju, znači odvojeno prikupljanje sortirnice, bez toga nema uspjeha po pitanju recikliranja plastike. S plastikom je posebno i veći problem jer nije dovoljno samo na razini komunalca to odvajati nego se mora uključiti kružna ekonomija, dakle to je jedan novi sektor koji će uzimati od komunalaca plastiku koja će biti čista od nečistoća, tvari, hrane međutim na kojoj se treba jako puno raditi da bi ona mogla konkurirati granulama koje se uvoze kada se proizvodi bilo koji plastični predmet. Ali prostor je ogroman jer za proizvodnju plastične PET boce se pet granula koja je kvalitete za hranu plaću vjerojatno skupo, ja ne znam to može biti 8,9, 10.000 kuna po toni. Prema tome ako je sustav prikupljanja čist i ako se za par stotina kuna ili čak nulu uzme od komunalca neka nova djelatnost gospodarska, to je kružna ekonomija de facto, može i ima prostora plaćati svoje radnike, trošiti struju, investirati u strojeve jer je razlika između ulaza odvojeno prikupljena otpadna plastika i izlaza to je regranulat ili reciklat koji tek sada može ići nazad proizvođačima jer to se mora u vrećama stavljati u one male strojeve i raditi koješta. To nama fali, međutim to nije prioritet ministarstva i Vlade za financiranje jer se za sortirnice, a sada vidimo i za kompostane ili kompostišta postavljaju vrlo strogi uvjeti dokazivanja fizibilnosti kakvi uopće ne postoje za centre jer odlučiti se i ulagati 500 milijuna kuna u centar za gospodarenje otpadom koje zamislite gdje smjestite, na 300, 400 nadmorske visine, 1000 metara od granice sa BiH, Lučino Radzolje. Nit ceste, nit struje, nit vode, 500 milijuna kuna ukupni trošak, 50km od Dubrovnika, mjesta gdje ima najviše otpada. Umjesto da se za 10 puta manje novaca tik uz Dubrovnik pa na poziciji Grabovca financira i to pod hitno sortirnica, kompostiranje, centar za ponovnu uporabu, dakle onaj dio infrastrukture koji jedini omogućuje dizanje stopa recikliranja, jedini. To je onaj dio infrastrukture koji je Prelog stavio na 70%, Krk na 55 ili 56% dakle bez toga ne ide nego se ponavlja greška Marišćine i Kaštijuna, Marišćine koja je evo i predlagatelj. Ja sam njega kontaktirao sa sveučilišta nudeći mu pomoć u promjeni koncepta sustava gospodarenja otpadom, međutim nažalost nije imao ministar Zmajlović tada snage za odmaknuti se od klijentelističkog smjera koji je uspostavljen 2005. odnosno 2007., a to je izgradnja velikih, skupih, glomaznih klijentelističkih centara poput evo prva dva Marišćine i Kaštijun koji vrve s problemima. Evo vidimo da sad u Kaštijunu će trebati dodati 20-ak milijuna kuna da bi se nešto malo popravilo ali neće se popraviti ništa jer rješenje je nešto drugo, dakle odvojeno prikupljanje koje ne mora biti komplicirano niti mora biti u posudama ovim ili onim, niti se mora definirati na razini države, to se mora pustiti jedinici lokalne samouprave da organiziraju kako znaju najbolje i što mogu, novce im spustiti sa dakle državne i naravno i sa europskih fondova i tražiti efikasnost, sve drugo je pogodovanje klijentelističkim elitama koje su potrošile gotovo sve novce iz operativnog programa zaštite okoliša, 2007.-2013. a sad bi isto vrlo potrošili svih 500 milijuna eura skoro u ovom operativnom razdoblju, dakle do 2020. Prema tome, da, ovo može biti dio rješenja, sigurno i jest međutim glavni problem je neizgradnja sustava koji je logičan i koji poštuje zdrav razumi i hijerarhiju postupanja sa otpadom a to je maksimaliziranje ponovne uporabe, recimo tu imamo nekih elemenata jer se traže. Nekad ti proizvođači prestanu proizvoditi vrećice od 25 mikrona, nekad proizvode torbe one od 300 mikrona koje traju par godina, ne, i onda neka budu spremni ih prihvatiti nakon što se izližu i ofucaju, nek proizvedu nove nakon 5, 6 godina. To bi bilo puno rješenje koje bi ja volio vidjeti i za koje ću se naravno zalagati. Evo ne bi duljio dalje, ušparao sam nam svima jednu minutu, hvala lijepo. Prelazimo na pojedinačne rasprave, poštovani kolega Saša Đujić, izvolite. Dakle danas cijeli svijet a posebice EU prepoznaje problem zaštite okoliša, problem plastike prije svega i kreće svim silama i aktivnostima u borbu protiv tog problema i na tom tragu je upravo i Klub zastupnika SDP-a predložio ovo zakonsko rješenje budući da ga od strane Vlade u ovom mandatu nismo dobili unatoč najavama i ja se stvarno osobno čudim da je Vlada odbila ovaj prijedlog zakona, stvarno se čudim iako kolegica Mrak-Taritaš se čudi što se ja čudim, ali evo za mene ne postoji niti jedan jedini suvisli razlog zbog čega se ovo rješenje odbija i ovdje nema sad pitanja ideoloških, svjetonazorskih, ne bi trebalo biti politizacije, ovo je jedno zdravo, logično, razumsko rješenje. Kada su evo kolega Lončar iz HDZ-a, kad je govorio u ime Kluba zastupnika HDZ-a, sve ove probleme koje ste nabrojali i šta ste rekli, ja sam očekivao da ćete iza toga reći evo klub HDZ-a svesrdno podržava ovaj prijedlog zakona ali evo, iznenadili ste me opet.

S jedne strane, evo već je rečeno, predsjedamo EU-om sada prvih 6 mj., naš premijer odlazi u Bruxelles i tamo se hvali green dealom, podržavamo to, slikamo se, to su prioriteti ove Vlade i onda dođe jedan ovakav konstruktivan i dobar prijedlog i Vlada kaže ne može. S druge strane, mi smo zemlja mora, mi imamo prekrasno Jadransko more, mi imamo ribu u tom moru a najveći problem plastike je što završava u moru i svi jedemo tu plastiku i umjesto da smo prvi i da kažemo ne može, čuvat ćemo naše more, čuvat ćemo budućnost naše djece, mi to ne podržavamo, evo meni to nije jasno. A koliko je ta odbijenica nesuvisla i nelogična svjedoči da danas i ovdje predstavnici Vlade se uopće nisu usmeno osvrnuli na ovaj prijedlog zakona. Evo kolega Horvat, ja bi volio čut vas šta mislite o ovom zakonu, da branite to što Vlada ovo ne podržava.

Evo ja to tako iščitavam da oni koriste svoje pravo jer oni znaju sami da ovaj prijedlog zakona dobar. Kako će kolega Horvat sad ovdje govorit prijedlog, evo ko kolege iz HDZ-a? Plastika u moru, ekologija, zabrinutost budućnosti i svijeta a ne podržavamo ovaj prijedlog i sada ono što je najtragičnije, dakle kada je EU najavila u budućnosti plan potpune zabrane plastičnih proizvoda, upravo su mladi inovatori iz Hrvatske našli rješenje zamjene plastike sa ekološki prihvatljivim materijalima. Iz Hrvatske, dakle naši ljudi. S druge strane, mi možemo biti prva zemlja koje to uvela, ne, mi ćemo sad to odbiti onda će Europska komisija dat nekakvu direktivu za godinu, 2, 3 ili 5 i onda ćemo mi to uvodit ovdje ko P.Z.E. obaveza evo i moramo se uskladiti sa Europom, sa cijelim svijetom, mi to uvodimo umjesto da budemo prvi. I stvarno ne znam evo koji je suvisli razlog jer je ovo obrazloženje koje Vlada dala sa su od 1.1.2019. poduzete neke mjere pa ćemo vidjet dogodine učinke u toku ove godine ili za godinu dana učinke toga pa ćemo onda razmišljati o nekim koracima ili Vlada priprema novi zakon, to ne može meni biti obrazloženje nikako za ništa. Evo ovo ide u prvom čitanju, do drugog čitanja imate prijedlog, imate mogućnost vi predstavnici iz Vlade reć popravite ovo, evo vam ovi amandmani, evo vam oni amandmani, u konačnici, prepišite zakon i potpišite gore Vlada RH, predložite ga sutra, mi ćemo ga podržati, evo. Baš me evo zanima što će kolege iz HDZ-a iza mene govorit i kako će branit odbijanje ovog zakona, evo kolega Borić koji je na Loparu jednom prekrasnom hrvatskom otoku jede ribu tamo svaki dan jel to radimo mi Primorci i uživamo u tim plodovima mora, kako ćete vi sad meni objasnit da ovaj zakon ne valja i da ovo ne treba, ne treba ovoga podržat, evo baš veselim se i čekam tu argumentaciju, sigurno ćete počet govorit kako je prije 5-6.g. sve bilo loše i kako SDP onda nije to donosio i kako to tako ne valja i to je to, to je vaš obrazac, al evo danas vam SDP predlaže, predlaže jedan dobar prijedlog, pa dajete ga podržite u interesu, pa sigurno će vas podržat vaši tamo otočani na Rabu, sigurno će vam svi ljudi tamo pljeskat i reć evo Boriću bravo, a doduše možda i podržite, evo ja očekujem podršku velikog broja HDZ-ovih zastupnika, znači HDZ-ovi zastupnici su imali snage recimo reć neki Istambulskoj konvenciji ne jer se nisu slagali s politikom Vlade. Ja vjerujem da je većina, pogotovo zastupnika s mora podržava ovaj prijedlog zabrane plastičnih proizvoda upravo zato da bi sačuvala naš biser Jadransko more i da će se oduprijet ovoj faraonskoj čizmi Andreja Plenkovića i da će glasat za ovaj naš prijedlog, evo ja to vjerujem da će to tako bit, pogotovo sada u ovom trenutku ovoga oslobađanja od tih faraona kako se govori, toga više neće bit u HDZ-u za mjesec dva dana, pa sad vam je prilika to podržat ili barem u drugom čitanju očekujem nagli obrat ovoga u HDZ-u što se tiče podrške ovog zakona. Uglavnom, ovo je jedan dobar prijedlog i ne vidim niti jedan jedini razlog zašto ga nećete podržat, evo to ću reć 10 puta i ponavljat ću stalno jer mi to stvarno nije jasno, evo dajte me razuvjerite, dajte mi to nekako probajte obrazložiti. Dakle, cijeli svijet to vidi i RH umjesto da bude tu lider, da budemo prvi, ne mi uvijek moramo slušat drugog koda je drugi pametniji od nas, a nije, nije i evo gospodo iz HDZ-a imate priliku podržat ovaj prijedlog zakona, gospodo iz Vlade imate do drugog čitanja priliku, ne znam, popravit, dat prijedloge, mi ćemo sve to razmotrit, vjerojatno ćemo usvojiti i razgovarat ćemo još jednom o ovom prijedlogu. Ali ovoga, evo apeliram na vas jer ovo je stvarno jedna stvar koja nema veze ni s ideologijom, ni s ničim drugim, razmislite, podržite, prepišite, predložite, nije bitno, al idemo zabranit plastiku i ne treba govorit primjere Kauflanda koji je dobar primjer, ali to je individualna odluka, većina ljudi, većina tvrtki u RH i dalje koristi tu plastiku, ne slijedi primjer Kauflanda, ja se nadam da će slijedit i nažalost tu država mora reagirat, tu država mora reć dosta i ne može i to nije dovoljno, to je mali kamenčić u zaštiti okoliša i našeg mora, al je barem ono nekakva simbolička poruka i idemo krenut u tom pravcu i svi vi znate da je to dobro i nadam se da ćete nadvladat stranačku stegu, evo još jednom to kažem i apeliram na vas. Hvala lijepo. Dakle, etiketa ekološki ili ne ekološki ne bi trebalo lijepiti uz sve materijale kao plastika je ne ekološka, nešto drugo je ekološko, nego uz pojedine. Jednokratno korištena plastika sigurno može lako nositi etiketu ne ekološki, međutim mnogi drugi proizvodi kad bi ih razmotrili u njihovoj interakciji s okolišem onda bi oni imali prednost u odnosu na druge materijale, samo toliko da, jer onda zvučite previše populistički, a ne mora biti jer borba protiv jednokratne plastične ambalaže je dobra i legitimna i poželjna. Hvala na ispravku i slažem se s vama kolega Dobrović, dakle i ovaj zakon je upravo dobro razrađen, mislim, mislim da je dobro razrađen, dakle točno razdvaja taj dio obnovljivi odnosno jednokratni, jednokratni proizvodi od plastike koji završavaju u okolišu, mislim da recimo ove boce su dobro riješen model, znači kroz otkup nazad u biti uz ovu naknadu, dobro okej, ali mislim da je puno manje tih plastičnih boca danas u, u, u prirodi, ali to je evo primjer kako se plastika može koristit ako se skuplja nazad na neke stvari i ova obnovljiva da ne pričam o tome. Dakle, ima primjera, ima primjera ovoga i pogotovo danas i u centrima, ali evo tu je apsurd opet, dakle dođete kupit voće u šoping centar onda ako uzmete onu običnu vrećicu, to, to možete uzet ono cijelu rolu stavit u džep i odnest doma, ali imaju i bio vrećice koje su razgradljive, koje onda morate ekstra platiti, koje onda niko ne koristi jer košta, ne znam, 20-30 lipa, e to su te stvari, al kad bi ove zabranili, a ove propisali ko obavezne, to je recimo jedan od modela rješenja. Hvala lijepo uvaženi potpredsjedniče. Pa evo želim nešto reći o Zakonu o održivom gospodarenju otpadom koji je Klub zastupnika SDP-a pripremio nama za raspravu jer ipak se ta rasprava na kraju svela na to da govorimo o ljubiteljima plastike koji su van SDP-a i onima koji mrze plastiku, a oni su u biti u SDP-u i nema šanse zamisliti nekog Nenada Stazića koji u ruci drži plastičnu čašu s gemištom ili možda s kavom i možda to negdje ispije i onda ne spremi tamo di treba ne kao odgovoran ekološki osviješten zastupnik ili, ne znam, možda da ne možete zamisliti nekog člana SDP-a koji će negdje na autoputu stati u nekakvom odmorištu itd. popiti kavu uz koju će mu bit servirana plastična žličica on će rađe to prstom zamiješati ili tako dalje, nego će upotrijebiti tako jednu plastičnu jednokratnu žličicu, a to vjerojatno rade i u saboru, ne dao da im itko donese nešto što se tiče plastike, oni jednostavno nju ne podnose, oni su klub ljubitelja svih ekoloških proizvoda i koliko smo čuli, papirnatih vrećica. Nema šanse da ih ne sretnete kad odu u dućan ili tako dalje da oni ne uzmu obavezno ovu drugu koja se može ovaj lakše negdje spremiti, ona je veća, otpornija i nećete ih nikad vidjeti sa nekakvom plastičnom vrećicom da šetaju bilo gdje po bilo kojem gradu jer su to kažem ljubitelji svih ekoloških proizvoda i naravno prije svega papira i takva je bila i rasprava, domoljubi koji su protiv plastike i domoljubi koji vole plastiku, ja sam to tako doživio u jednom dramskom izričaju kolege Stazića. Tako da jednostavno ja tome ne mogu parirati ali evo pokušat ću nešto i ja reć na ovu temu s obzirom da kad govorimo o donošenju zakona ili raspravama recimo oporbenih prijedloga, čuli smo već ne znam na desetke puta s obzirom da raspravljamo stalno te oporbene prijedloge, ja se sjećam vremena gdje sam oporbeni zastupnik, klub HDZ-a je u tom mandatu imao negdje 30-ak prijedloga zakonskih a na početku smo odmah dali kad je bio problem Pelješkog mosta i jednu deklaraciju o Pelješkom mostu koju smo stavili odmah na dnevni red i proteklo je 4 g., ništa od toga nije raspravljeno, nijedan zakon HDZ-a nije raspravljen. Tada je predsjedao g. Stazić ovdje, on je bio potpredsjednik, nikako se nije moglo desit da nekakav oporbeni prijedlog uopće dođe na raspravu. Moglo je doći na dnevni red i uredno je dočekao završetak mandata, bačen, onako recikliran u otpadu na dnevnom redu. Tako da možemo reći ko ga više sluša ili ko na koji način doživljava demokraciju u Hrvatskoj. Tako da oko tih stvari, oko prijedloga zakona koje se raspravljaju i kad se raspravljaju itd., mislim da ne biste trebali ništa iz vlastitog iskustva reći nego pohvaliti ovu većinu koja raspravlja gotovo sve vaše zakonske prijedloge. Što se tiče iskustva SDP-a u upravljanju ili organizaciji upravljanja otpadom na području čitave RH, proteklo je 4 g., žao mi je što nije ovdje bivši ministar koji je ostao upamćen po tome gdje se preselio, da li je njegov kabinet imao tuš kabinu ili nije, uglavnom donijeli smo samo Zakon o gospodarenju otpadom i ništa više poslije toga, čuli smo u nekim raspravama da su svi podzakonski akti bili spremljeni negdje u ladicu, čekali su nekakvo novo vrijeme da se donesu, jednostavno u 4 g. ništa od toga, 2013. je donesen zakon, znači još slijedeće 2 g. ništa. Uglavnom su se ugovarale energetske fasade, barem kroz Fond za zaštitu okoliša i tamo je bilo nekih 50-ak milijun, a neko je ugovorio valjda je promašio brojku, ne, pa je ugovorio 500. Jednostavno se dodala nula i malo više nula i došla je neka druga vlast koja je to morala sanirati. Sanirati, gospodo, sanirati. To su ostavštine tog ekološki osviještenog SDP-a koji sada zamjera ovoj Vladi da ne čini ništa po pitanju zbrinjavanja plastičnih vrećica. Ništa. Ja koji jedem ribu gotovo eto, ne mogu reći da sam naišao ni na kakvu plastičnu žličicu u bilokojoj ribici ili većoj ili manjoj ali da se tu i tamo nađe nešto u moru vjerojatno da, pogotovo ako se digne mreža itd., zaluta nekakva vrećica i u to. Međutim mene više brine nešto drugo s obzirom da imamo neposredno iskustvo upravljanja sa cijelim sustavom zbrinjavanja otpada na jednom otoku kao što je moj, pa što smo mi to napravili u protekle 4 g. a što se nije napravilo u proteklih 15? E o tome bi mogli pričat. Isto smo imali odlagalište kao i u prošlom vremenu.

Gdje je problem dalje? Ja živim o županiji koja je to riješila. Župan kaže evo vam ovaj centar, što će to meni, lijepo vi njega uzmite, to je meni samo problem, to je meni samo problem. I nama je problem, zašto? Jer očito tamo nešto ne funkcionira. On upravlja sa tim centrom i taj centar kako čujemo proizvodi neugodne mirise, nešto se događa. Što on poduzima kao župan, ne znam iz SDP-a? Kriv je netko drugi. Napravit ćemo sve ono što nam je dopustio zakon i država sa svojim mogućnostima i sufinanciranjem. U tom trenutku ostaje onaj najveći problem koji imamo a to su cijene odvoza onog selektiranog otpada. Mi danas možemo dobiti jedino 50 kn za čistu tonu čistog kartona i još za to moramo platiti transport. Sve ostalo plaćamo transport i 1000 ili 2000 kn za staklo, za papir koji nije čisti karton, za plastiku koja je najskuplja 2000 tona, taj koji je uzima barem plati transport itd., došli smo u troškove s obzirom na to da nemamo onog krajnjeg korisnika koji bi to otkupio, reciklirao ili pretvorio u nešto novo i tu država mora učiniti po meni najveći iskorak. Mora naći načina jer to postaje teret svim komunalnim društvima a onda se on prelijeva na građane. Što nam je župan najavio? Dosad smo plaćali 470 kn tonu koju prevozimo prikolicom Eko plusa sa otoka Raba na Marišćinu, sad nam je najavio poskupljenje na 1200 kn, samo 3 puta više. Zbog čega? zato što netko upravlja sa tim centrom, ne upravlja s tim poslom ili bi ga se najradije riješio neovisno o politici, rekli smo da ovo nije politika, ali smo čuli da postoje domoljubi koji vole plastiku i domoljubi koji su protiv te plastike. Kako spriječiti rast cijene tone ili kako učiniti da ta tona bude što manja? Jel vam to dođe onda jeftinije. Ako ćemo gledati poslovanje komunalnih društava, ali i plaćanje računa. Tu države od Vlade a također slijedeće razdoblje, očekujem iskorak da vidimo što će. Tu fond svakako treba pomoći i ja vjerujem da hoće s obzirom na sredstva koja sad imamo na raspolaganju. A to da se sada krenuo raspisivati svi mogući natječaji i vjerujem da ćemo najprije i obnoviti ono što trebamo, i komunalnu infrastrukturu u smislu vozila, svih potrebnih oprema itd., ali i da nas čeka onaj kraj. To su one tone koje su ostale negdje još nezbrinute a tiču se najviše plastike, staklo još nekako ide, ali kažem opet nas košta, karton ide, čak nešto možemo i naplatiti ali više-manje više plaćamo i naravno tu je sada krupni otpad. Krupni otpad koji se neće voziti bez da se prije toga smanji njegov volumen, to je ono što čeka ovu državi a priča o tome kako su sve vrećice ili 23 000 tona plastičnih vrećica u moru, ne stoji. Ima očito nečega i to je prvenstveno više-manje i odgovornost onih koje je nose. Ako nije zabranjeno a nije zabranjeno onda se može uvesti i kartonska vrećica. Piše ovdje Vlada, postoji i pravilnik koji to omogućuje, pa neka se događa. Što sad zakon koji je netko rekao da je veća briga SDP-a o gospodarenju otpadom u RH, čin domoljublja koji je predstavljen na ovakav način, dramaturški kako bi se to reklo, ne, srceparajući, kažem, ne mogu zamisliti nijednog SDP-ovca sa čašicom plastičnom u ruci i od danas to više neću moć nikako, nikako, samo papir, kartonska kutija ili kartonska vrećica i kartonska čaša, to je obilježje SDP-a danas.

Evo razuvjerili ste me, čak ste nadmašili i Vladu u svom obrazloženju. Evo ja sad stvarno znam da ovaj zakon ne valja zato što SDP-ovci okolo hodaju sa plastičnim vrećicama kad dođu iz Konzuma što na nekakvoj Rapskoj fijeri recimo neko pije gemišt iz plastične čaše a tamo ga služe, pa ne možeš pit iz ruke, u čemu ga služe i to je problem i zato ga i želim zabraniti. Zato što ne znam, miješaju na autoputu plastičnom žlicom čašicu, to je vama razlog zašto nećete prihvatiti ovaj zakon. Ajde dobro iako da znate da stajete na autoputu, tamo su drvene žličice, nisu plastične, nema više, nađite mi jednu pumpu koja ima plastičnu žličicu. Evo to su meni stvari ali u biti šta me najviše privuklo? Kad ste rekli da će bivši ministar ostat upamćen po tome gdje se preselio, u koju zgradu, da, da, to ste rekli i po tušu koji je imao u uredu, a po čemu ostat upamćen vaš ministar koji je taj prostor produžio ugovor za tri puta veću cijenu od bivšeg ministra? E sad je to ok.

Znači, prvi put kad nekog sretnem, ne znam što da napravim. Da li da mu otkinem tu vrećicu koju nosi, da ga upozorim da će bit suspendiran kao nekoliko članova koje je suspendirao vaš šef pa još uvijek uredno dolaze na posao ili da mu kažem da nije slušao kolegu Stazića kad je donosio svoju nekakvu domoljubnu deklaraciju o tome kako SDP brine o hrvatskom okolišu zbrinjavajući jednokratnu plastiku koja se eto, zbraja u tisućama tona, znači jednostavno je nekakav po meni rezime ove naše rasprave danas. Vi ćete vjerojatno ako budete ikada na vlasti, vjerojatno odmah donijeti taj zakon kao što ste donijeli i sve one druge koje ste najavili 2010. i 2011. pa ste došli na vlast, nijednoga niste donijeli, vjerojatno ne biste ni donijeli ni ovoga u nekim promijenjenim uvjetima ali naravno dobra priča. Zahvaljujem. Slijedeća replika, poštovani kolega Arsen Bauk, izvolite. Prvo, da nije g. Bulj pokrenuo a onda svih nas navukao da cijelu noć se tu borimo za promjenu Poslovnika, ne bi mi ni o ovome raspravljali, uzeli bi naše prijedloge u plastičnu vrećicu i bacili ih negdje. … [[Upadica sa strane, ne razumije se.]] Da, da, dakle dali smo par stotina amandmana pa onda na kraju je donesena ta izmjena Poslovnika, za nju smo i glasali, većina članova kluba SDP-a, onda nas je g. Bulj nepravedno optužili da smo se to s vama dogovorili ali ovo je dokaz da je to bilo na obostranu svekoliku korist, tu i tamo ga ponese. E a što se tiče 7. saziva Sabora i prijedloga Kluba zastupnika HDZ-a kad smo mi bili na vlasti, dakle, ukupno e-DOC Hrvatskog sabora bilježi 14 vaših prijedloga od kojih je 3, 4 imenovanja i 2, 3 ono šta smo zajedno predlagali oko referenduma za EU, ostalo je samo 5 vaših prijedloga koja su 2 raspravljena, 1 ste povukli i 2 nisu raspravljena. Evo tu imamo ovdje popis. Hvala. Zahvaljujem. Kolega Bauk uvijek pokušava bit uvjerljiv i onda on na brzinu tu nešto pogleda i onda kao on je uvijek tu. Mi znamo da je kolega Stazić ovdje predsjedavao, puno puta je bilo ovdje sve ovo prazno ali smo raspravljali o otočki, koliko se ja sjećam, nije bilo bitno da li je predlagatelj ovdje, nije predlagatelj ovdje, jednostavno je to išlo onakvom nekakvom inercijom. Puno se toga promijenilo, morate priznati da vam se zakoni raspravljaju, nema veze kada, popodne ili ujutro, Poslovnik to dozvoljava ali i ovo što sad raspravljamo nije baš samo radi Poslovnika koji je takav nego vjerojatno i radi nekih norma koje smo postavili, nadam se da se neće mijenjati nikada. Znači volimo čuti što govorite ali ove vaše priče da ste vi neki veliki ekološki osviješteni zastupnici, pa to nema veze s ničim, gospodo draga, s ničim, to su vaše nekakve izmišljotine kojima želite bilokakav trud koji se događao oko tog otpada, dovesti do te razine da ništa nije važno, tj. vama je to sve bezveze i onda evo spas Hrvatske u smislu gospodarenja otpadom.

To je vaša borba za kružnu ekonomiju koju je i sam predsjednik Vlade objeručke prihvatio. Jer centar, kažete 470 na 1200, to neće, nije to kraj, bit će to i 2000 možda kuna po toni a što se tiče sadašnje cijene za odvojeno prikupljanju plastiku gdje uzimaju po 2000 kuna po toni traže, to vam je posljedica tržišnog nereda koji je ujedno i posljedica nečinjenja Vlade jer treba organizirati novu djelatnost koja ne postoji. Kolega Dobrović, namjerno sam spomenuo centar zato jer je on u vlasništvu županija, županija u kojoj je vlast SDP s njime upravlja i nije problem ponuditi komunalnim društvima povećanje od 3 puta, znači, nije problem ako je SDP u pitanju. Znači, a da li netko tamo upravlja, ne upravlja, mi imamo primjer i otoka Krka, sada i mi i Cres i Lošinj, mi smo svi i zatvorili odlagališta, uredno odvozimo na Marišćinu, uredno, plaćamo to, podmirujemo, samo će nam narasti troškovi za trostruko. Ako sam sad odveo 800 tona i platio, ne znam, 350 000 kuna, sad ću već morat razmišljat o milijun kuna samo što me košta odvoz miješanog komunalnog na taj centar ali oni upravljaju s time i u tome je problem, što oni taj problem doživljavaju na način da je to bilo čiji problem samo ne njihov, razumijete? Zahvaljujem. Slijedeća replika, poštovani kolega Miro Bulj. Hvala lijepo.

Mislim da i ova priča oko uredbe je bila na inicijativu i tih ljudi koji su ipak razumjeli šta se to događa i dobro da je to stavljeno sa strane i nek se vidi što tu treba popraviti da to funkcionira bez obzira kažem što mi svi pojedinačno mislili o tome kako se danas ne znam, zbrinjava otpad u Zagrebu, u bilokojem mjestu ili nekoj županiji. Taj je problem iznad politike i nije pitanje domoljublja kao što neki ovdje govore nego razuma i dobrog razgovora onih koji su stručni i razumiju što treba učiniti. I nadam se da ćemo nać taj dio u nekom vremenu ispred nas da se stvarno stvori sustav koji će biti održiv i koji neće biti preskup kao što to sada već pomalo postaje i to treba rješavati, to će Vlada morati rješavati i svaki budući ministar, nitko ne može pobjeći od toga jer je smeće dnevna politika tj. dnevno se događa i dnevno treba biti zbrinuto i vjerujem da će se to dogoditi zato jer mora se dogoditi. Zahvaljujem. Slijedeća replika, poštovani kolega Davor Lončar, izvolite. Hvala potpredsjedniče. Kolega Boriću, maloprije sam tu ime kluba govorio međutim moram nešto istaći jer su me potaknuli kolege iz oporbe. Radi se o slijedećem, u svom govoru ste istakli cijenu odvoza komunalnog i krupnog otpada. Sve dotle dok centralna država ne bude se uključila u sufinanciranje odvoza jedne i druge vrste otpada, mi nećemo dostići razinu prikupljanja otpada onako kako zakoni zapravo predviđaju.

Kolega Dobrović je bio ministar nekoliko mjeseci i zna što je naslijedio kad je naslijedio fond i opet šte se naslijedilo kad je to preneseno dalje, to su bile stotine milijuna kuna naslijeđenog duga obveza koje je netko trebao riješiti jer je on bio rezultat komoditeta bivše Vlade koja se zaigrala sa onim što joj je jedino bilo interesantno a to su energetske, učinkoviti, energetski učinkovite fasade koje su ugovorene sa 10 puta više nego što je bilo dozvoljeno i to je nešto što treba govoriti i sada taj fond ima sredstava i vjerujem da će se to desiti, mora se desiti, neće biti moguće zbrinjavati otpad, odvoziti ga sa velikih daljina u centre ako nije moguće da dobiješ sufinanciranje od države. Mi smo to ugradili u Zakon o otocima i to očekujem da se provede, Zakon o otocima. Negdje se to provodi već na nekim otocima, hoćemo za svih jer jednostavno to guši komunalne firme a onda se prelijeva i na građane. Zahvaljujem, kolega Borić. Prelazimo na slijedeću raspravu, poštovani kolega Miro Bulj, izvolite. Ja ću odmah na početku kazat da ću podržati ovaj prijedlog zakona jer jednostavno i ovaj jedan, ovakvi prijedlozi nisu rješenje veliko ali daju mogućnost, ne mogućnost nego jednostavno pokaziva da se borba i kroz ovaj način može protiv tih plastičnih vreća, protiv jednokratne upotrebe tih vreća koje stvaraju ogromne štete na prirodu i okoliš, one nisu razgradive ili kad se razgrade tj. kad se raspadnu onda su također opasne i na zdravlje flore i faune poglavito u vodama tj. u našem moru, u morima je li ali evo, mi možemo to pokazati i primjer, ja nemam s tim nikakav problem da podržimo ovaj prijedlog zakona i smatram da je pohvalno razgovarati na ovaj način i ovakve prijedloge davati u fokus javnosti jer jednostavno vidim da i premijer naglašava borba zbog klimatskih promjena, borba za održivi razvoj i okoliš, to je naglašeno i sad predsjedamo EU-om, kružno doduše kao što je kružno i gospodarenje ne zbog ničijeg uspjeha nego jednostavno trenutno predsjedamo EU-om pa bi bilo možda i pozitivno da se prihvati ovaj prijedlog bez obzira od koje političke opcije dolazi jer ovdje bi iznad svega morao biti interes održivoga razvija i opstanka ljudi i flore i faune na našem području ali ja bi ovdje malo i proširio vu temu, u biti govorio bi o ovom gospodarenja otpadom, a poglavito što se tiče CGO-a, u biti načinom gospodarenja otpadom. Maloprije sam spomenuo otok Krk a Slave Dobrović je čovjek koji je, jedan od, to je njegov projekt u kojem je sudjelovao, tj. projekt kojega je on izrađivao je način gospodarenja otpadom.

I onda kad je odem na Zrmanju, vidim šta se događa kad vidim u Krki šta se događa, kad vidim na Cetini štetne projekte koji se događaju, guraju, kad vidim na Lečevici, ljudi plaću na Lečevici, ljudi koji znadu šta će se događati od struke da će završiti u izvorištima, izvorima pitke vode, da će završiti taj otpad i to nije način gospodarenja otpadom.

U mojoj Splitsko-dalmatinskoj županiji, u Lečevici do sad je potrošeno 30 milijuna kuna za koga? Za zaposlene. Apsolutno se ništa nije pomaklo. I sada imamo problem da uz Vrgorca sve te vreće najlonske, te vreće i se to što govorimo o toj plastici se prevozi iz Vrgorca do Sinja, iz istih sanitarnih uvjeta u Vrgorcu, odlagalište kao i u Sinju sa starim kamionima koji autoputom idu 120 km, ugrožavaju i okoliš i promet, stara dizel auta su to, ti kamioni koji nisu adekvatni za takav prijevoz, ispadaju vreće, ... [[Govornik se ne razumije.]] tu je naravno brza cesta A1, naša cesta, državna ova A1, autoput i sve to završava di? U moru, I tri puta skuplje je Vrgorčanima prijevoz, znači to moraju platiti građani Vrgorca i to i dalje to gone u Sinj. I naravno da smo mi to spriječili, ja sam stao ispred kamiona i opet ću. I i dalje ministar vaš, uvaženi tajniče ne povlači tu odluku zajedno sa inspektoratom, i dalje se on drži ko pijan plota te štetne odluke koja će donijet ogromne štete i Vrgorčanima a poglavito na štete na okoliš, na zrak s tim starim kamionima i na džepove ljudi. Pa bolje da ste taj novac uložili tamo u kompostane, u sortirnice jer kroz kompostane bi pomogli taj dio, razgradivi otpad bi završio u Sinjskom polju, u Vrgoskom polju, vinogradima ili sl.

Nikoga nije briga što po Marišćini im sada letaju i tako će na Lečevici, tako da na mojoj Mojanki ili dole u drugim odlagalištima, kad vidim one vreće kako galeb leti sa kesom oko vrata, onda mislim to je činjenica. Jednostavno mi ako se ne uozbiljimo, ako ne budu to stručni napravljeno kao što je Slaven Dobrović to odradio uz prof. Uršića i sve te ljude koji su tu radili, kao što je na otoku Krku, čini mi se u Osijeku da se nešto pomiče, nešto u Međimurju, tako da se te stvari miču. Ako mi ne možemo usmjeriti sve to da zaštitimo našu prirodu a cilj je kako kažu i ove Vlade, ciljevi su Vlade za klimatska, zaustavljanje klimatskih promjena, očuvanje okoliša, mislim, a ništa se ne poduzima nego se nastavlja istim smjerom koje su veće štete nego ne znam, ogromne štete. I sad se postavlja ovdje ključno pitanje. Koji je razlog da se ne podrže ovi zakoni tj. ova izmjena zakona o zabrani jednokratne upotrebe plastičnih vreća? Koji je razlog? Ideološki? Ovdje je bitno da mi govorimo o našoj zemlji i borbi protiv uništavanja okoliša i očuvanje naše flore i faune poglavito naših voda, mora i svega, i tu moramo jednostavno naći model da budemo složni.

Znači ja ne vidim uopće problem i ovdje ne bi trebalo biti nikakva ideologija i te različitosti koje nas u nekakvom demokratskom društvu i pokazuju naše različitosti, na ovim stvarima, ekološkim, na stvarima boljega života, održivoga razvija, stvaranja boljih uvjeta življenja za naše građane, očuvanje mora i živih bića u moru, mislim, ja ne vidim nikakav tu problem koji može biti problem da se ne podrži ovaj zakona bez obzira što ću ja reći za kolegu Zmajlovića da možda nije bio najbolji ministar ili ne znam, neko će reći za mog kolegu da nije bio najbolje i to je u ovome slučaju najmanje bitno. Ako nas ideologije ovdje dijele i stranački dresovi, onda smo mi ljudi nismo apsolutno narodni zastupnici, u svemu drugome mogu prihvatiti u stavovima oko nekih stvari, naravno da će biti različito, različitost je dobra, iznošenje mišljenja je dobro ali oko ovih stvari bi morali tražiti kompromis a poglavito po pitanju održivoga razvoja i gospodarenju otpadom.

Ako ne možemo se tu zajedno naći, oko te zelene priče, oko priče budućnosti naše RH koja još uvijek je očuvana bez obzira na velike ekološke rane koje imamo, zbog nebrige poglavito štetočina unutar Ministarstva okoliša koji su umjesto sanirali recimo Zrmanju kao šta su bili, kako li se zvali, znam imao sam problem i ja u svom kraju, ti koji su vodili te fondove za okoliš, pokupili su te pare u džep svoj a nisu ulagali recimo u Zrmanju, rijeke, Krku, lagune također. Imamo nekoliko replika, poštovani kolega Slaven Dobrović, izvolite. Uvaženi kolega Bulj, vi se čudite zašto se vode nerazumne politike, nelogične, čudne, pa zato što ustvari sektor u dobroj mjeri vodi klijentela i zbog toga su projekti CGO-a netaknuti, praktički netaknuti. Zamislite vi za grad Zagreb da 30 milijuna kuna je evo kad, ima već godinu i pol dana da je potpisano, za projektnu i studijsku dokumentaciju, 30 milijuna kuna. Pa za te novce napravite ja neću reć pola ali dobar dio sustava i to odmah. Dakle, dok oni na prave dokumentaciju, mogao se sustav uspostaviti, slično je i drugdje. 500 milijuna kuna Dubrovnik, 330 Lečevica, 280 Zadar. Zahvaljujem kolega Dobrović. Odgovor, kolega Bulj. Pa složio bi se, znam da je vodio čini mi se Mladineo Fond za okoliš i to je ogroman novac i da je trebalo sanirati određene stvari kao što je sanacija problema mazuta i problema laguna dole koje se nalaze uz Zrmanju ili drugih projekata štetnih ili projekat dole troske u Dugome ratu, tvornice ferolegura ali ti novci su potrošeni a di su? Znači da je novce neko poplašio. Ukrali su novce a nisu sačuvali za ono što su bile namijenjene. Znači mi imamo problem šta su štetočine koje bi trebale skrbiti u okolišu u biti taj novac popapale, te interesne skupine. I sad imamo ogroman problem, imamo problem da smo ugrozili RH po pitanju održivoga razvoja i sad ako nismo sad mi složni, ako ćemo sad na osnovu ko je predložio SDP, MOST, HDZ, nemam pojma ko sve ne, ako se na taj način budemo razgovarali, onda nam nema kraja i vjerujem da će se jednoga dana netko sjetiti što prije da ne bude kasno, da se ovaj problem mora riješiti i zakonski što prije. Kolega Bulj, imao sam priliku vidjeti nekoliko centara diljem Europe. I djelom se slažem s prof. Dobrovićem međutim onako kako su oni posloženi a možemo otići tu u Celje, vidit ćete o čemu se tu zapravo radi. I nakon tog procesa se sve to, komunalni otpad melje u frakciju i iza te frakcije se ta ista frakcija vozi kamionima za elektrane za proizvodnju cementa.

Izvolite, kolega Bulj. Hvala lijepo.

30 milijuna kuna već 2009. je rekao Ante Sanader, tadašnji župan da će se otvoriti početak radova u Lečevici na reciklažno dvorište gdje tu i speleolozi kažu jame koje su povezane dubinski sa raznim izvorima, tokovima, i bez obzira na to, imamo problem Jadra, imamo problem Splita koji sad nema vodu često kad padne kiša ali oni i dalje guraju taj projekat. Znači održivi razvoj, kompostane rješavaju poljoprivrednike, ono šta se u Splitu proizvede može završiti u mom Sunjskom polju kod poljoprivrednika ili Zadru može u Ravnim kotarima ali u nas se tako ne razmišlja. ... [[Govornik se ne razumije.]] zarada.

Evo kolega Borić recimo ne prihvaća ovaj zakon jer SDP-ovci nose plastične vrećice kad idu uz trgovine ili neće prihvatiti ovaj zakon jer SDP-ovci kad stanu kad stanu na autoputu imaju plastičnu žličicu pa miješaju kavu ili na nekoj fešti piju iz plastičnih čaša vino ili gemišt, evo, vjerojatno sad i vi s obzirom da podržavate ovo mu je problem jer ne znam, na Sinjskoj alci možda pijete dalmatinsko vino iz plastične čaše pa evo, to su recimo razlozi nekih. Neki imaju razloge različite, evo treba se pitat sad koliko su ti razlozi uvjerljivi, koliko nisu, ja moram priznat da su ovi razlozi kolege Borića vrlo čvrsti i to je teško oborivo da čak sam si postavim pitanje da možda ovaj zakon stvarno nije tako dobar. Pa kolega Đujić, složio bi se, u biti svi smo mi grešni i svi mi vjerovatno, ne odnosimo smo se od svoje kuće, svog domaćinstva najbolje prema okolišu i najprije ne bi se trebao niko na nikog ovdje bacat kamenom ali mi je neshvatljivo, stvarno razlog zašto ne podržat nešto što je dobro za prirodu. Znači mislim da bi trebalo, da je došlo vrijeme da oko ovih ključnih stvari poglavito što se tiče ekologije, održivoga razvoja, da je krajnje vrijeme da zaštitimo taj naš resurs.

Završna riječ u ime Vlade, poštovani državni tajnik g. Mile Horvat, izvolite. Uvažene zastupnice i uvaženi zastupnici. Apsolutno podržavamo određene vaše stavove vezane za bojazan odnosno signaliziranje opasnosti koje u okolišu predstavlja odlaganje, odbacivanje ovih vrećica posebno laganih vrećica za jednokratnu upotrebu ali cijenimo i ovu inicijativu za donošenje ovih izmjena iz Zakona o gospodarenju otpadom međutim što je ovdje prema viđenju našem a to je potvrđeno i kroz odluku Vlade. Dakle, mi se odluka Vlade odnosno mišljenje Vlade je mišljenje koje je i mišljenje Ministarstva zaštite okoliša, dakle kroz ove vaše dopune ste predvidjeli samo odnosno ugradili ste samo djelomično preuzimanje odredbi Direktive 904 o smanjenju utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš odnosno tzv. subdirektive a da pritom niste pružili dakle informaciju niti ste predvidjeli kojim će se drugim nacionalnim propisima izvršiti preuzimanje i preostalih odredbi te subdirektive jer to, ta subdirektiva je kompleksna stvar dakle ona nije tri članka kako smo ovdje to pokušali ovim izmjenama i dopunama reći, ona kompleksno predviđa i rješava problematiku vezano i za smanjenje potrošnje, zahtjeva u pogledu izrade, sastava i označavanja suproizvoda, isto tako vrlo bitno ona rješava i način rješavanja proširene odgovornosti proizvođača što je kompleksan instrument. Prema tome, mi nismo prihvatiti ovaj prijedlog, istovremeno smo u izradi novog, potpuno novog teksta Zakona o gospodarenju otpadom, on će najvjerojatnije do kraja 3., početkom 4. mj. biti u prvom čitanju, dakle proći će javnu raspravu, u njega će biti implementirana ova direktiva sa svim svojim elementima. Po čl. 17. direktive koji definira rokove primjene odnosno prenošenje u nacionalno zakonodavstvo, mi nismo u nikakvom vremenskom kašnjenju, naša obveza je da nju implementiramo do krajnjeg roka a to je 3. srpanj 2021. g., mi ćemo naravno prije toga to uraditi i naravno da ćemo se odlučiti da li ćemo ići sa zabranama vrlo lakih plastičnih jednokratnih puno prije ovog roka što je predviđen direktivom. Dakle stvar je kod nas u pripremi i mi ćemo vjerojatno vrlo brzo izaći sa svim ovim rješenjima i sa popuno novim prijedlogom Zakona o gospodarenju otpadom. I samo jedna digresija, dakle ovdje se stalno govori o CGO-ima sa velikim upitnikom njihovog značaja i važnosti i funkcioniranja, ja moramo podsjetiti, ova Vlada nije izgradila ni Marišćinu ni Kaštijun, ova Vlada nije ni potpisala financiranje ni Biljana Gornjeg ni Bikarca, ova Vlada je tek nedavno potpisala financiranje Babine gore, Lečevice i Dubrovnika prema tome, mi nismo ti koji smo isfinancirali, to je radilo prethodno ministarstvo kao što je prethodno ministarstvo donijelo i plan gospodarenja otpadom koje mi sad naravno moramo izvršiti i ponašati se prema sadržaju plana gospodarenja otpadom. Hvala. Zahvaljujem. Kolega Đujić, povreda Poslovnika. … [[Upadica Đujić, ne razumije se.]] Hvala lijepo. Imamo repliku, poštovani kolega Miro Bulj, izvolite. Tajniče Horvat, državni tajniče, kažete da direktive nisu sve ispoštivane tj. nisu unesene u ovu izmjenu zakona, prijedlog kolega iz SDP-a. Pa mogli ste vi to kroz amandman dat, vjerovatno bi kolege to prihvatili kao predlagatelji i nikakav ne bi bio problem da vi sve to što ste sad rekli naravno da pa u tome u je problem nego vi to striktno i samo odbijate i to je ključni problem.

Uvaženi zastupniče Bulj, dakle Direktiva 904/2019 o smanjenju utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš se mora u cijelosti ugraditi i implementirati u nacionalno zakonodavstvo i ono će biti, u ovom prijedlogu nije. Dakle mi ćemo to uraditi na način da ćemo donijeti novi Zakon o gospodarenju otpadom, on će biti vrlo brzo na javnoj raspravi i mi očekujemo kao što sam rekao, da će on u prvom čitanju ovdje pred vama biti za očekivat negdje u 4 mjesecu. Zahvaljujem na odgovoru državnom tajniku. U ime predlagatelja poštovani kolega Nenad Stazić, izvolite kolega.

Zahvaljujem poštovani potpredsjedniče. Zahvaljujem se svima koji su sudjelovali u raspravi o ovom našem zakonskom prijedlogu, zahvaljujem se i predstavniku Vlade g. Horvatu koji je evo sada u završnoj riječi rekao da osobno on podržava inicijativu ovoga zakona ali ne može Vlada prihvatiti zakon jer Vlada će to kompleksnije riješiti kroz cjelovit Zakon o gospodarenju otpadom. Ovaj naš prijedlog već nekoliko mjeseci stoji u proceduri i Vlada je imala priliku pozvati predstavnika kluba SDP-a, ministar, potpredsjednik Vlade, ne znam tko i reći gledajte, dali ste jedan zanimljiv i vrlo dobar prijedlog u proceduru, ajde zajedno sa Vladom da napravimo, izradimo jedan prijedlog zakona a onda kad to napravimo, usvojimo taj zakon pa će Vlada u 4 mj. napraviti cjeloviti zakon u koji će biti inkorporiran i ovaj naš prijedlog. To bi pokazivali zrelost Vlade. I mi bismo da ste vi nas pozvali, mi to objeručke prihvatili i danas ne bismo morali voditi ovakvu raspravu jer bi ta rasprava vjerojatno bila puno, puno ugodnija. Meni bi bilo draže da ste rekli evo, zakon je dobar ali ga Vlada neće prihvatit zato što ga predlaže SDP, eto. ... [[Govornik se ne razumije.]] onda ja bi bio mirniji jer to da ga Vlada neće prihvatiti zbog toga što ga preslaže SDP, pa na to smo navikli i to nas ne vrijeđa previše.

Zahvaljujem se gđi. Mrak Taritaš iz GLAS-a, ona je ovdje rekla vrlo značajnu rečenicu. Možda najznačajniju u ovoj raspravi. O ovakvim temama ne samo da moramo surađivati, tu moramo biti jedinstveni. Ako ima teme oko koje možemo biti jedinstveni, onda je to ova tema. Ona nije uperena ni protiv koga, ona štiti našu zemlju i štiti zdravlje ljudi, pa kako netko može biti protiv toga? Pa kako?

G. Dobrović je ovdje najmanje govorio o ovom zakonu. nego je govorio općenito o gospodarenju otpadom, o reciklažnim dvorištima itd., to nije tema ovoga zakona, to da smo htjeli, mi bismo onda napravili takav prijedlog zakona ali mi smo htjeli djelovati što brže, da zaštitimo more od plastičnih vrećica, ne samo more, i tlo, i rijeke, i jezera. To je bila intencija ovoga zakona. Što reći? Čovjek ne može naći zamjerku nikakvu u ovom zakonu jer da može, on bi ju našao. Nisu mu mogli ni kolege pomoći u tome jer da su mogli, pomogli bi mu. Nego on govori ovdje 15 min o svim štetnim aspektima plastike i upotrebe plastičnih vrećica a onda kaže ali to HDZ neće zato što je tako dobro, HDZ to neće podržat. E sad g. Borić, on je otišao, kaže on SDP je odbijao zakonske prijedloge HDZ-a, pa jesmo jer su bili loši. Zato smo ih odbijali, da su bili dobri, ne bi ih odbijali. Ko što su i sad neki loši koje Vlada daje kao onaj danas o popisu stanovništva, broj živorođene djece, pa šta će im broj živorođene djece u popisivanju stanovništva, pa to imaju u maticama rođenih, tamo nek uzmu podatke pa će imat nego će ovdje skupit posve krive podatke a zakon su stavili u hitnu proceduru i on će sad u petak biti izglasan i to tako blesav, tako blesav kakav jest, da se ljudi smiju. G. Borić osim toga ne zna, on isto ne može osporiti zakon pa onda govori o svemu i svačemu, o ministru Zmajloviću, o zgradi za koju je njegov ministar produžio ugovor tri puta skuplji od onog koji je potpisao Zmajlović, tri puta skuplji, pa ja ne znam, pa ja da sam na njegovu mjestu, pa ja ne bi Zmajlovića spominjao, pa ne bi ga uzimao u usta, pa je ne znam što je Borić, jel on misli da smo mi totalni idioti da mu to nećemo vratiti? E koji kaže da, to je najsmiješnije da, on očekuje da sad SDP-ovci neće nositi plastične vrećice. Pa to nije intencija ovoga zakona jer da smo to htjeli, mi bi predložili zakon o zabrani SDP-ovcima da nose plastične vrećice, točno bi ga tako nazvali. Ali intencija ovog zakona je zaštita okoliša a ne drugačije ponašanje SDP-ovaca. Zašto sam govorio o domoljublju i zašto stvarno smatram da je prihvaćanje ili neprihvaćanje ovoga zakona izraz domoljublja? Mi ovdje govorimo o zaštiti mora, pa more imamo u himni, to je doduše Slaviček popravljao Mihanovića ali neka ga je popravio, dobro da ga je popravio jer stvarno možemo biti ponosni na to naše more i sad mi ga hoćemo zaštititi i ne nalazimo tu potporu Vlade i potporu vjerojatno nekih klubova jer da HDZ ostane sam, onda bi ovaj zakon bio izglasan. Ovdje se radi o našoj budućnosti, o budućnosti naše djece, o njihovom zdravlju. Pa kako možete prema tome, kako neko može biti ravnodušan prema tome? i zašto biti ravnodušan? Pa gledajte, ovo ima i nekakve gospodarske efekte ili može imati. Mogli bismo proizvoditi ove predmete od drva pa kada dođe ta europska direktiva, kad svi u Europi budu morali prestati upotrebljavati plastične proizvode, da mi imamo gotovo drveni proizvod. Pa umjesto da smo spremni da idemo unaprijed, ne, mi ćemo biti valjda zadnji. Pa ja se ne čudim Austriji, ne čudim se Njemačkoj, ne čudim se Mađarskoj što se ne žure pa oni nemaju mora, nemaju šta štititi iako bi i njima bilo u interesu da mi to štitimo jer dolaze ljetovati na naše more i kupat se u njemu i jesti našu ribu koja će biti zatrovana. Veli HDZ doći će pameti, a doći će, možda će doći, možda neće doći, ko to zna, ko to zna.

Replika, poštovana kolegica Branka Juričev Martinčev. Pa poštovani kolega Stazić, u više navrata ste tu prozvali kolegu Borića, on je samo želio reći kad već ovim zakonom želite štititi okoliš, da onda kad se toliko borite za čisti okoliš bez plastike, da onda ćete se barem u svom životu svi odreći plastičnih čaša, žlica, vrećica i sl.

Nije zakon o tome da SDP-ovci ne nose plastične vrećice, nego je zakon o tome da se zaštiti Jadransko more, pa to nije bar teško shvatiti, pa ja sam mislio da će i g. Borić čak to shvatiti. Zaključujem raspravu. Zahvaljujem se još jednom predlagateljima kolegama iz SDP-a i državnom tajniku g. Mili Horvatu sa svojom suradnicom. Glasovat ćemo o ovoj točci kada se za to steknu uvjeti. Poštovane kolegice i kolege, sutra nastavljamo s radom u 9 i 30 sati sa točkom dnevnom reda Konačni prijedlog Zakona o proglašenju Vukovara mjestom posebnog domovinskog pijeteta, drugo čitanje, P.Z. br. 808.